Poštovane kolegice i kolege, sad ćemo nastaviti sa pojedinačnom raspravom. Javilo vas se prilično veliki broj, čini se da ćemo ostati negdje do jedan, dva u noći ako ne bude puno replika, ali krenimo redom. Uvažene kolegice i kolege. Kriza je u svakom slučaju loša vijest, a višestruka kriza je jako loša vijest, ali mislim da je prilika da mudrom politikom nevezano sad za koja stranka vladajuća, opozicija da mudrom politikom ili politikama mobiliziramo sve stručne, sve znanstvene, sve ljudske naše potencijale i ne samo da što brže saniramo ovo stanje i mislim sad damo na potres nego i sve što je posljedica tog potresa pa i korona virusa nego da budemo puno, puno spremniji za sve izazove koji su u sljedećim godinama i desetljećima pred nama i pred našom djecom. Svima je jasno da bi se i puno, puno bogatiji i puno razvijeniji od nas teško nosili svim ovim izazovima u isto vrijeme i jasno je da je pred nama ogroman posao, ali kako kaže narod „Na muci se poznaju junaci“, a do sada u ovih 30 godina ja mislim da smo se osvjedočili da i naš narod i naša Vlada su na najvišoj razini zadatka kada je to i najpotrebnije. Već sam u dijelu govora kada sam govorio u ime kluba govorio o onako kako se meni čini da bi bile tri ključne stvari kada je u pitanju oporavak, izgradnja, ali i budućnost pa ću ih ovdje ponoviti samo malo razrađeno. Dakle, te tri ključne točke po meni su učinkovito i potpuno transparentno upravljanje Gradom Zagrebom, drugo je snažno partnerstvo sa Vladom RH i treće ne najmanje važno, a to je iskreno, pošteno, ozbiljno partnerstvo sa srednjim i malim poduzetnicima i obrtnicima zagrebačkim, ali iz cijele Hrvatske s obzirom na nadolazeću krizu. Kada je u pitanju ovo učinkovito i transparentno upravljanje, mislim da nam digitalizacija daje danas i apsolutno sve alate u ruke da sve možemo učiniti transparentno. Ubrzana modernizacija, a ne samo upravljanje nego i procesa, procesa odlučivanja i svih procesa u gradu, ali i u mnogim drugim gradovima u RH i borba protiv korupcije i klijentelizma. Pod broj dva, spomenuo sam snažno partnerstvo sa Vladom RH, tu ne mislim samo na novac iz državnog proračuna, tu je ključno i partnerstvo vezano za europske novce. Dakle, u dosta teškim uvjetima izboreno je preko 22 milijarde eura novca za različite programe što za oporavak od krize, što redovnih strukturnih fondova EU i tu sigurno treba tražiti odgovore na ne samo za jedan dio oporavka, sanacije i izgradnje grada nego ono što je pred nama, a to je prije svega osigurat budućnost za nas i našu djecu u Zagrebu, u okolici i cijeloj RH, dakle to znači i više novaca za socijalne politike i za obrazovanje i za znanost i za sport. Ali želim naglasiti još samo jednu stvar kada smo kod novaca, puno se priča o novcima, kud novci ovako i kud onamo, međutim novac je jako važan, jako važan naglašavam, ali i dalje novac je samo alat. Alat u rukama, a te ruke trebaju imati viziju, treba biti odlučnog vodstva i trebamo imati nekakve temeljne političke ljudske vrijednosti. I treću točku sam već pojašnjavao u ime kluba, a to je iskreno, pošteno, transparentno partnerstvo sa srednjim i malim poduzetnicima i obrtnicima. To je zaista prilika i ova obnova Zagreba i okolice je prilika za sve male građevinare, obrtnike zagrebačke i iz cijele Hrvatske s obzirom na zaustavljanje ili usporavanje investicija, posebno u turizmu što će nam u sljedećim mjesecima i godinu, dvije dana biti od presudne važnosti. Zagreb danas jest posebno središte Hrvatske, to nema uopće dileme, ne samo statistički nego po broju firmi i sveg što se zbiva u Gradu Zagrebu, međutim ja bih želio i ne vidim razlog zašto bi Zagreb zaostajao za Bratislavom, dakle želim da Grad Zagreb bude i poslovno središte Srednje i Jugoistočne Europe, samo tako i privlačeći nove investicije u grad i okolicu Zagreb može i mora postati i kulturno, i znanstveno, i obrazovno, i sportsko središte tog istog prostora prije svega Srednje Europe i Jugoistočne Europe. Zato na kraju mislim da koliko god bila teška situacija, puno teža od onog potresa 1880., a koje je tadašnji potres bio zamašnjak razvoja Grada Zagreba, obnove, ako smo danas ponosni dobrim dijelom na te vizure iz tog vremena, ja očekujem od svih nas ovdje u sabornici i vlasti ili opozicija, a to je da budemo jači, brži i bolji s obzirom na sve što nam je na raspolaganju i nadmašimo uspjeh taj iz kraja 19. stoljeća. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Miloševiću. Vi ste u svojoj raspravi naveli da obnova treba biti učinkovita, transparentna s čime se apsolutno slažem. A da bi nešto bilo učinkovito i transparentno najprije treba snimiti stanje. A trebalo je vremena da se obiđe svih tih 25.000 objekata, snime oštećenja i naravno da se procijeni šteta koja je ogromna 86 milijardi kuna. I upravo ovaj cijeli postupak smatram da je jedna dobra osnova da se donese zakon u kojem mogu u čijim prijedlozima mogu sudjelovati svi kako bi bilo poslije što manje mogućnosti za manipulacije.

Ja ću vam samo odgovoriti, dakle ja mislim da je ovaj zakon o kojem raspravljamo danas i još ćemo raspravljati i još ćemo pozivati kolege iz opozicije da daju svoje prijedloge pa i kritike najkompleksniji zakon s kojim smo se suočili od Domovinskog rata s obzirom i na okolnosti i na sve što se oko nas zbiva nakon potresa. Ovaj zakon, naglašavam, nije zakon čija je ideja da se pokupe jeftini politički poeni, da se bavi formom, ideja je da se bavi samom suštinom obnove i da se bavi zaista problemima naših sugrađana u Zagrebu i okolici koji su brojni, a naj, mislim da smo svi najosjetljiviji kad nam je u pitanju dom. Ovdje se radi o domu, domovima naših sugrađana i mislim da svatko tko, tko nije shvatio da je nužna solidarnost ili koji ima kritiku na ovaj 60:20:20 omjer mislim da je promašio, ne znam da li geografsku širinu, dužinu ili nešto drugo.

Mene evo što se tiče samog zakona zanima u odnosu na privatne kuće koje su, pogotovo u epicentru, a onda i šire u Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji, mislim da će se dodatnim pravilnicima i vjerojatno programima propisati i čl. 35. i 36. gdje će se ukoliko pojedini vlasnici kuća žele novčanu pomoć umjesto izgradnje da to onda bude puno jasnije definirano jer s obzirom na sam zakon vidi se da postupak koji će recimo ti građani obnavljati svoje kuće ili graditi nove, neće biti oslobođeni recimo davanja komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa [[Upadica: Hvala]] i ostalog. Prema tome, evo

Pa ja bi želio samo naglasit ovdje za sve nas, ne postoje savršeni zakoni koji će riješit sami po sebi sve naše probleme, da postoje takvi zakoni na svijetu donijeli bi ovi, dogovorili bi se svi zajedno o nekom zakonu i mi bi postali Švicarska. Dakle, ljudi rješavaju probleme, postoje podzakonski akti i ljudi koji provode neke programe i, i, i provode zakone mogu bit pošteni, nepošteni, pametni, nepametni, glupi, kakvi god oćete, međutim tu je ključ. Dakle, nemojmo očekivat da sad će apsolutno zakon moć dati odgovore na apsolutno sva pitanja. Međutim, jasan je cilj i jasan je smisao i mislim da sad uz sve detalje i … [[Govornik se ne razumije]] koji smo čuli danas između vlasti i opozicije, svi smo tu na istom brodu, svi imamo isti cilj, a to je što brže, što efikasnije, potpuno transparentno uključujući i domaće male poduzetnike i građevinare, ljudima osposobit njihove kuće, zgrade, domove za normalno življenje i bit spremni za ne daj Bože jednog dana neki potres za naše praunuke. Uvaženi kolega, nažalost često kulturna dobra stavljamo u fokus javnosti u trenucima ugroza, a i to je i ovim nemilim potresom. Posebno su hrvatsku, ali i europsku javnost pogodile slike razaranja kulturnih dobara u Zagrebu, ali i pitanje njihove obnove. Naravno da se nameće pitanje kako ubuduće prevenirati takve događaje odnosno kako ih ubuduće ublažiti kad znamo da su uz stambene uništene i stotine objekata koje su kulturološke, znanstvene, zdravstvene, obrazovne i drugih institucija? Čujte, prije svega za to sve skupa uvijek u životu pomaže da imate novac, a novac je posljedica prije svega gospodarske aktivnosti. Dakle, s jedne strane svi računamo tu i borit ćemo se svi, to sam siguran da naši prijatelji iz Europe i svijeta što više pomognu bespovratnim sredstvima ili jeftinim zajmovima, to je već krenulo, sad, danas smo ovdje čuli i ja sam spominjao otprilike govorimo tu, već prvih milijardu EUR-a pola bespovratno, pola vrlo jeftinog zajma ispod 1% samo kada je u pitanju obnova Zagreba i okolice. Ali naglašavam, ključno je zapravo koliko ćemo brzo u slijedećim mjesecima i godinu dvije dana, ja sam tu siguran da će vlada napraviti odličan posao košto je napravila sjajan posao proteklih 6 mjeseci spašavajući stotine tisuća radnih mjesta, da ćemo i to, pokazuju analize stranih analitičara, ne samo domaćih, da ćemo imat brzi oporavak iduće godine, onda u tom pozitivnom zamašnjaku ćemo i doć do novca koji će bit potreban i ne samo za sanaciju od, od potresa u Zagrebu i okolici. Poštovani g. dopredsjedniče HS, iščitavajući ovaj prijedlog zakona moglo se vidjeti da preko 25 000 jedinica u Zagrebu, Sesvetama i okolici Sljemena je trajno ili manje oštećeno i da od tih 25 000 otprilike 5000 stambenih jedinica otpada na uži centar Zagreba i ovaj problem stanova, kuća, to je čak i ovaj prijedlog koji je ovdje predložen i dat, dobrim dijelom razumljiv, prihvatljiv i sa nekim doradama moći će bit upotrebljiv. Također za zgrade javne namjene, što se mislim na očito škole, dječje vrtiće i muzeje i sve ono što je osnivač ili vlasnik država. Država će sufinancirat odnosno financirat vjerojatno u 100% jer će se dogovorit sa Gradom Zagrebom, a stambene zgrade su također se dotakle u ovome prijedlogu zakona međutim kad se gleda vidi se da je to vrlo mali broj objekata tako da vjerojatno ne predstavlja problem. Ono što po meni predstavlja problem, to su ovi stanovi koji se nalaze u centru grada, preko 5.000 jedinica. Naime, mi znamo da su, možemo gledati sa raznih strana dali su to bogati vlasnici po tome što imaju tu nekretninu ili su siromašni zato što nemaju sredstava za to obnovit, da li su oni bili odgovorni ili neodgovorni u svome životu i bivanju u tim stanovima, ali je neosporno da najčešće pričuve nema i da najčešće nema sredstava za obnovu tih jedinica.

U zakonu se predviđa da se radi konstrukcijski zahvati, međutim kako iza toga neće biti vjerojatno mogućnosti da se uredi unutrašnjost zgrada postoji opasnost da imamo jedan krasan grad lijepo obnovljiv, obnovljen ali da su nam zgrade prazne. I postoji još jedan drugi problem u vezi toga, šteta što nema ovdje resornog ministra ako treba ja mu mogu to i u pisanom obliku predati, naime u cijelom iščitavanju ovoga zakona, prijedloga zakona nigdje se ne spominje da je u centru grada preko 5.000 stanova u postupku povratka, ti su stanovi bili '45. oduzeti, njihovi stanovnici su bili izbačeni van iz tih stanova uselili su se neki drugi i pitanje za predlagatelja zakona tko je sugovornik za proces obnove. Da li su to stvarni vlasnici koji pokušavaju dokazati svoje vlasništvo, ali ti procesi još nisu završeni ili su to najmoprimci koji stanuju u tim stanovima i pretpostavka je prema onom drugom prijedlogu zakona da ti najmoprimci u nekom trenutku dobiju obeštećenje i mogućnost ako ne prihvaćaju tržišnu vrijednost najma stana da dobiju zamjenski stan što je zakonom regulirano i proces je u tijeku. Mi ćemo kao Domovinski pokret to podržati, ali ovaj treći, četvrti dio koji se tiče vlasništva na tim stanovima molim da ministar resorni se jasno očituje, a mi imamo tu i dokaz jednog nepravilnosti u izbornom zakonu o kome sam ja govorio zadnjih dana gdje vidite da mi danas cijeli dan raspravljamo, evo imamo naše kolege HDZ-ovce koji u cijeli dan nisu našli ni jednu potrebu da spomenu da postoji u centru Zagreba 5.000 stanova gdje su vlasnici istjerani iz tih stanova i gdje su oni vlasnici gdje oni pokušavaju dokazati svoje vlasništvo, evo ni jedne riječi potpore tim ljudima. Kad bi ovaj sabor bio transparentan i kad bi bio stvari pokazatelj svih slojeva i svih ovaj političkih opcija u Hrvatskoj onda bi se vjerojatno još netko spomenu i tražio riječ [[Upadica: Hvala.]] mi želimo reći da će ovaj naš, isteklo je vrijeme, bit će prilike u drugoj raspravi.

Vrkljana, naime u potpunosti treba ubrzati i učinit sve što je u našoj moći da se sakralni objekti što prije dovedu u funkciju. Oni su ta dimenzija ta dimenzija obnove je obuhvaćena od strane predlagača međutim imamo strahovito velike štete u župnim crkvama osobito u Podsljemenu od Čučerja, od Markuševca, Remeta itd. gdje su takve štete koje narednih 10 godina vjernici neće moći sudjelovati u duhovnim obredima i u tom smislu predlagača svakako obvezujemo da iznađe rješenja u skladu sa postojećim ustavnim i zakonskim ovaj odredbama kako bi se [[Upadica: Hvala.]] nesmetano održavali duhovne potrebe. Zahvaljujem se na ovoj replici, ja ću samo reći da podržavam ovo što je kolega rekao, međutim isto tako treba biti ova planirana obnova sa ovim prijedlogom zakona planirana mora biti poštena, mora biti transparentna, mora biti transparentna i za poziciju i za opoziciju. Bilo bi najbolje kada bi se zakon donio jednoglasno, kad bi svi u saboru podržali, a mora biti pravno slijediva. Mi smo imali katastrofe zadnjih 30 godina gdje smo trebali raditi obnove širom Hrvatske, prema tome i taj zakon je tada donesen i ljudi su obnavljali svoje kuće po jednom zakonu i kad ga usporedite sa ovim prijedlogom zakona on se baš puno ne poklapa. Ja bih pozvao isto tako predlagatelja zakona da ne pravimo svaki puta od stoljeća 7-mog svaki put novi zakon koji će svaki puta za svaku novu situaciju biti ponovno primjenjiv ili neće biti primjenjiv. Znači jako je važno da imamo zakon koji će biti primjenjiv u situacijama elementarnih nepogoda i općih katastrofa.

Drugo je sigurnost u slučaju požara. Treće je higijena, zdravlje i okoliš. Četvrto je sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe. Zašto govorimo o tome? Naime, svaki projektant ako želite odnosno ako morate napraviti, ishoditi građevinsku dozvolu svaki projektant mora uvažavati ovih 7 točaka. Izvođač također se mora njih pridržavati, a i na kraju krajeva i uporabna dozvola će biti konačna ako se zadovolji ovih 7 uvjeta.

Riječ je o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti. I drugo, onaj dio sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe što praktično spada u taj dio. Naime, jučer na Savjetu ga graditeljstvo smo čuli da je riječ o velikom paketu od 42 milijarde kuna investicija i obnove tako da se ušlo u bilo koji drugi dio bilo bi znatno više. Pitanje i ova vrijednost koliko ćemo uspjeti i na koji način dobiti. Međutim, s obzirom ti ljudi koji žive u tim stanovima ili žive u tim kućama imaju situaciju takvu da nije samo ako dođu do promjene konstrukcije, naravno da ta promjena već sad se reflektiralo na čitav njihov dom, na njihov stan jer nemoguće je da je došlo do loma konstrukcije ili do problema u statici, a da nije narušeno sve ovo ostalo na kraju krajeva. Nama će biti jako žao ako dođe do oporavka konstrukcije ili do obnove, ali da fasade ili pročelje će ostati jednaka, uništena, da će neke druge stvari biti takve kakve jesu. Jedna je da se krene sa pripremom sufinanciranja kredita s povoljnim kamatama za upravo te ljude koji će ulagati u obnovu toga stana. Naime, ministarstvu je poznato, dobro je poznato i jedan i drugi model. Energetska obnova je na velikom odnosno o velikoj obnovi se radi. Znači, ta dva modela koje već ministarstvo radi da se poseban model pripremi za ove ljude koji su nastradali u potresnim zonama. S druge strane malo kada sam pročitao i kada sam zbrojio kao što je kolega Vrkljan rekao da je otprilike 6 tisuća 300 zgrada uništeno odnosno neuporabljivo ili privremeno neuporabljivo pa sam onako automatski pomnožio sa 4, pa sam dobio brojku od 25 tisuća 312 stanova.

Iseljen grad. Međutim, nije točno. To su zgrade. Taj broj je daleko veći. Mo moramo na žalost konstatirati da smo dobili jednu novu generaciju hrvatskih prognanika koji trenutno nemaju gdje, ili su kod prijatelja, ili su kod rodbine, ili su po studentskim domovima njih relativno mali broj. Zbog toga molim ministarstvo da uvede određene mjere jer ne može se čekati, ne može se raditi na tome da se pusti stihije što ne vjerujem da će biti, ali treba normirati, treba kontrolirati sve ove napore koji će biti rezultat ovoga zakona. Npr. stručni savjet za obnovu koji će voditi tu cijelu priču bitno je da njihov rad neću reći normiramo, ali da imamo određena izvješća za svakih mjesec dana da vidimo koliko je napravljeno projektnih dokumentacija, koliko je krenulo javnih nabava i koliko je realizirano od toga sve skupa. Jer za 3 mjeseca mi ćemo zaboraviti na ovu priču, a ovih 25 puta x tisuća ljudi će i dalje živjeti negdje drugdje.

Uvaženi kolega, ako sam dobro shvatio iz zakona a o tome je izrijekom govorio i predsjednik Vlade predstavljajući zakon, predviđeno je da se konstruktivni elementi zgrada obnavljaju do postojećeg stupnja odnosno da se zgrade obnavljaju i njihova konstrukcija obnavlja u onom obliku u kojem je bila prije oštećenja izazvanih potresom. Međutim, pogotovo kod starijih zgrada i pogotovo u centru Grada Zagreba to nije dovoljno, jer ta konstrukcija se i sada pokazala nedostatnom i potres je njenu stabilnost narušio. Međutim, predviđeno je ako hoćemo primijeniti nove standarde i nova dostignuća tehnologije da će to vlasnici morati platiti sami i time smo ako mene pitate napravili manjkav posao.

Praktično evo i cijelo dopodne odnosno cijelo vrijeme dopisujem se sa svojim kolegama statičarima koji također ne znaju. Pogotovo ne znaju o statičkom certifikatu. Taj dokument ne postoji jednostavno. Usmjerili su me na tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za građevne konstrukcije koji je potpisao ministar Štromar 26. lipnja 2020. koji uspoređuju gdje se definiraju određene statičke sigurnosti po HRNU po našim normama, ali ovaj sada dio je potpuno nepoznat meni nepoznat iako sa djelić te struke na kraju krajeva. Mislim da će se ipak ići na to da svaka zgrada se definira određena kategorija po normi i onda će se ići na tu kategoriju koja tako bi trebalo biti, tako kaže struka, tako kažu ljudi, e sada to ćemo vidjeti.

Evo nastavak na vaše mišljenje, ja se slažem da tu ima puno nepoznanica, ali ovo je prvo čitanje zakona i nadam se da i ministar resorni i ovdje nazočni njegovi ljudi da su pažljivo slušali što smo mi svi govorili i da će iza toga kroz ovu raspravu i do jeseni do drugog čitanja da ćemo dobiti jedan kvalitetan zakon. S druge strane ja bih htio reći da uobičajena praksa u demokratskim zapadnim civilizacijama u takvim situacijama kada je pitanje nekretnina, jedan od oblika zaštite i onoga ko investira i onaj kome je to investirano … založno pravo, tako da vi imate na zapadu uobičajenu situaciju da netko tko stanuje u stanu, a ne može urediti svoju fasadu onda mu dođe grad, pošalje mu račun, uredi tu fasadu za mjesec dana, cijeli grad je čist i uredan ko što možete vidjeti na bilo koji grad na zapadu, ali se kao založno pravo na teret toga stana trajno ostavlja vrijednost koliko je bila uređivanjem. Slažem se da ovaj prvi dio priče vezano za vraćanje na postojeću situaciju, ali mi moramo biti svjesni činjenice da je ta postojeća situacija dovela do destrukcije postojećih konstrukcija jel tako, znači uložit će ako to ostane na tom nivou, uložit ćemo 42 milijarde da vratimo na ovaj nivo i ne daj Bože da nas protrese ponovno 5, 6 Richtera opet ćemo vratiti se na početno stanje.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Meni su kolega Grbin, kolega Grgić i kolega Vrkljan ustvari ukrali raspravu. Ja nisam danas htio govoriti o tome da kasnimo i sam predsjednik Vlade je rekao da se nakon potresa Vlada sastala u roku od sat i pol, da su shvatiti da je ovo prioritet, međutim nisu osjećali potrebu da krenu odmah u realizaciju zakona ili zakonskih rješenja po kojima bi se pomoglo onima koji su tim potresom bili pogođeni, tako da razgovaramo o tome nakon 4 mjeseca, ali ja vjerujem da će druge kolege o tome više govoriti. Ja neću govoriti o činjenici da se u načinima financiranja očekuje jako puno toga iz sredstava EU i kako se osjećaju hrvatski građani kada vide da smo mi ustvari po svemu na začelju Europe i da mi kao država koji smo svojevremen i u onoj bivšoj lošoj državi pomagali drugima, sada čekamo da drugi pomognu nama. Neću govoriti o efikasnosti zakona jer i sami ste rekli u dosadašnjim obraćanjima mnogi od vas da se recimo obnova dubrovačkog područja eto razvukla i na preko 40 godina od katastrofalnog potresa koji je pogodio to područje, pa je samim tim pitanje koliko dugo će se razvući i obnova područja o kojem govorimo i kojeg reguliramo ovim zakonom. Ja sam naime htio upozoriti na jednu činjenicu da smo mi ovdje u Hrvatskom saboru kao što su i ljudi u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u skupštinama županija pogođeni potresom dužni donositi cjelovita rješenja, ne partikularna rješenja, a meni se čini da ovo dijelom je partikularno rješenje. I u samom zakonu odnosno u njegovoj preambuli stoje stvari koje ukazuju na tu jednu veliku nelogičnost. Naime, kaže se da je Medvednica i okolica Zagreba dio koji pripada širem seizmološkom aktivnom prostoru.

Ko kaže da se ponovo neće dogoditi potres? Svi se mi nadamo da neće, ali i sam zakon zaključuje da se nalazimo u seizmološki aktivnom području, ali isto tako zakon kaže i predviđa što su već kolege rekle da će se kod obnove voditi računa o tome da se zgrade dovedu u mehaničku stabilnost i to u najmanje jednakoj mjeri kao prije obnove, ako je moguće i pojačanjem konstrukcije. Međutim, ako neko želi, dakle ako suvlasnici zgrade ili vlasnik želi ojačanu konstrukciju sukladno suvremenim trendovima i mogućnostima onda on to mora platiti sam odnosno mora se obvezati da će to podmiriti sam. Kao da je Bog htio evo sad smo imali katastrofalne poplave u Gradu Zagrebu koje su posljedica činjenice da imamo prije svega u Gradu Zagrebu lošu kanalizacijsku mrežu. Dakle, umjesto da razgovaramo o tome da ovim zakonom donesemo jedno cjelovito rješenje po kojem ćemo i u cijeloj Hrvatskoj, a posebice u potresu pogođenom području dovesti zakon do te mjere da se u slučaju ovakovih ponovnih događanja spriječi katastrofa, mi ćemo to partikularno riješiti i raspravljat ćemo o tome koliko će tko imati pravo naknadu, kako će se to događati i koja je maksimalna cijena i otvorit ćemo vjerojatno mogućnost za mnoge spekulacije jer svaki naš zakon ima onu famoznu odrednicu da nekakav referent može individualno donijeti odluku o tome ispunjava li neko uvjete zakona ili ne. Do onog trenutka dok ne budemo razgovarali o tome da uistinu poboljšamo infrastrukturu u RH, da stvorimo uvjete da poduzetništvo, da svaki građanin može napraviti drastičan iskorak u kvaliteti svoga života, do tog trenutka mi ćemo rješavati to poput vatrogasaca, a paralelno dok Grad Zagreb pliva i dok se ne radi ništa na kanalizacijskoj mreži radimo žičaru koja vrijedi stotine milijuna kuna, prema nekim zadnjim izračunima 700 milijuna kuna, kao da smo Schladming. Prva je poštovanog zastupnika Peđe Grbina. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolega moram vas ispraviti. Nije pitanje hoće li se potres na području Grada Zagreba ponovo dogoditi već je pitanje kada će to biti? Dakle, Zagreb se nalazi na takvom području da sa 100%-tnom sigurnošću možemo reći da će tu prije ili kasnije ponovo doći do potresa. I upravo zato, a to sam naglasio i u replici kolegi Grgiću moramo inzistirati da se prilikom obnove zgrada koriste suvremena dostignuća građevinske struke, suvremena tehnička rješenja koja će osigurati viši stupanj stabilnosti konstrukcije, a samim time i veću zaštitu stanara. Meni je potpuno neprihvatljivo ono o čemu je govorio predsjednik Vlade da se konstrukcija obnavlja do postojećeg stupnja jer da je postojeći bio dobar ne bi ju trebalo niti obnavljati.

Hvala gospodine dopredsjedniče. Pa ja ću se ovdje načelno osvrnuti na govor gospodina Škore i reći da je u par sati naših rasprava on prvi rekao da je ovo nova prilika, da nije sve loše, da je to prilika za naše poduzetnike i da se Hrvatska pokrene kroz taj ciklus. Međutim, ono što me zabrinjava što sam slušao u ovih zadnjih par sati da su neki zastupnici prozivali naše poduzetnike vrlo ružnim riječima tako recimo zabilježeno je da su, da su oni lešinari. Možete zamisliti gospodo saborski zastupnici, nažalost nema ovdje kolegice koja je to rekla kad sad na televiziji netko tko plaća porez, plaća vas, plaća mene i sluša kako je on lešinar.

Hajdmo molim vas držati se vremena jer opet vam ponavljam ima toliko prijavljenih govornika da ako, da i bez replika i bez produljenja ćemo ostati do iza ponoći, a možda ćemo i do 1, 2. Prema tome, držimo se vremena. Upravo tako kolega Vrkljan ja kad sam djecu nešto malo učio o načelima ekonomije onda sam im znao govoriti o onim ključnim stvarima koje čini mi se političari u Hrvatskoj ne razumiju, a to je ona granica proizvodnih mogućnosti, to je ona činjenica da moramo napraviti infrastrukturalne pomake, to je ona činjenica da moraju ti pomaci nažalost s obzirom da kaskamo za cijelim svijetom, za Europom moraju biti skokoviti, međutim ono što je bitno, bitno je naglasiti da uistinu ovo može biti kvalitetna prilika iz jednostavnog razloga što država poput naše koja kontrolira tolika bogatstva, koja je vlasnik 60% svih gospodarskih aktivnosti koja generira to sve skupa treba biti u ovom slučaju i mora iskoristiti i ovu nevolju za to da generira rad i potiče rad hrvatskog gospodarstva, hrvatskog poduzetništva i da učini sve da ti novci koji će biti uloženi u obnovu Grada Zagreba i potresom pogođenih područja budu upotrijebljeni na najbolji mogući način. Kolega Škoro vi ste u svojoj raspravi jedan veći dio posvetili višem stupnju stabilnosti zgrada. Iz medija, portala, društvenih mreža vidjeli smo da su najviše stradale zgrade, kuće, objekti starije gradnje. Svaka jedinica lokalne samouprave mora donijeti prostorni plan. Prostorni plan definira sve uvjete vezano za gradnju gdje, kako, na koji način, do kojeg stupnja stabilnosti itd., pa ako netko želi više i bolje nego što je predviđeno tim prostorno planskim dokumentima, pa smatram da je normalno da si to doplati. Dakle, apsolutno se slažem da ako je to tako regulirano onda smo zato mi ovdje da to promijenimo iz jednostavnog razloga što definitivno je sigurno da se Grad Zagreb nalazi na seizmički osjetljivom području i da ono što vrijedi u nekim drugim dijelovima države ili u nekim drugim jedinicama lokalne i područne samouprave ne vrijedi ovdje i treba koristiti svaku prigodu, a posebice kad se ovakve stvari dogode da se dodatnim ojačanjima, suvremenom tehnologijom i otkrićima i razvojem građevinske i svake druge znanosti svekolike ovaj pomogne građanima i stanarima da stvore stambene jedinice i da stvorimo četvrti koje će biti otporne na potrese, konačno znamo da u seizmički aktivnim područjima poput Japana postoje zgrade koje mogu podnijeti i daleko veće potrese nego što je bio ovaj u Zagrebu. Poštovani kolega Škoro pomno sam slušao vašu raspravu i ne sumnjam da su vaše namjere pozitivne generalno, ja dolazim iz županije koja je dobro nastradala u ovom potresu, ali više puta ste jednu sintagmu upotrijebili, a to je da je zakon parcijalno i nepotpuno rješenje. Ako vi imate nekakav model ili znate kako doprinijeti da ovaj zakon ne bude parcijalno rješenje nego da bude cjelovito rješenje i nekako vi konkretno i vaš klub znate kako da recimo u godinu, dvije ili tri obnovimo 25.000 porušenih i nestabilnih objekata u Zagrebu, 500 objekata u Krapinsko-zagorskoj županiji, 700 u Zagrebačkoj županiji ili kako da namaknemo 86 milijardi kuna koje je za to potrebno, evo taj čudotvorni napitak ja bih uistinu htio vidjeti i svi ćemo ga zdušno popiti. Radi se o vrlo jednoj kompleksnoj temi i naravno da svi zajedno moramo unijeti i svoj angažman i svoj doprinos i svoj entuzijazam i politički rad kako bismo iz ovog stadija došli u stadij jednog rješenja koje bi eventualno bilo cjelovitije u kontekstu onoga o čemu ste vi govorili.

Dakle, jedini način da mi budemo učinkovitiji u ovakvim situacijama je da budemo kao država, kao gospodarstvo uistinu jači, da tako nešto možemo podnijeti. Nema čarobnog štapića niti će ikada biti situacija, niti može biti situacija da bilo tko od nas, na bilo kojoj funkciji bio uistinu dođe i čarobnim štapićem riješi bilo kakav problem. Moramo imati financijsku snagu, moramo imati dovoljno svakog drugog potencijala, ljudskog potencijala, znanstvenog potencijala, da takove situacije rješava. Nažalost, one se događaju i kada dobijete zakon koji čekate 4 mjeseca na stol i kad ga pročitate, ovo je prvo čitanje, ovo je moje generalno mišljenje kada je zakon u pitanju, a vidjet ćemo što će se dogoditi do drugog čitanja, možda ćemo napraviti jedno cjelovitije rješenje, što bi osobno volio ja, a vjerujem i vi.

Pa s obzirom na ove zadnje rasprave uvaženih zastupnika, mislim da će biti korisno da razjasnimo neke dijelove zakona da ne bi se dalje vodila rasprava u smjeru koji nije utemeljen na onome što je predloženo. Dakle u čl. 14 predviđeni su načini obnavljanja oštećenih zgrada popravkom nekonstrukcijskih elemenata, popravkom konstrukcije, pojačanjem konstrukcije, cjelovitom obnovom konstrukcije ili cjelovitom obnovom zgrade u skladu s tehničkim propisom. Tehnički propis je donijelo Ministarstvo graditeljstvo i prostornog uređenja i stupio je na snagu objavom u Narodnim novinama 1.7.2020., dakle prije nešto više od 3 tjedna i on vrlo precizno uređuje razine popravka nekonstrukcijskih elemenata, popravkom konstrukcije, pojačanje konstrukcije i cjelovite razine obnove, ovisno o kojoj se zgradi radi. Dakle, potpuno je netočno da iz ovog zakona proizlazi da bi se zgrade vraćale na razine otpornosti na kojoj su bile, iako se može dogoditi da je oštećena zgrada koja je imala dovoljnu razinu otpornosti, ali iz nekog razloga se, odnosno razinu otpornosti koja je predviđena i ovim propisom koji je usklađen sa Eurokodom pa će se onda na takav način obnavljati, ali cijelo vrijeme je komunicirano, a to proizlazi i iz ovog tehničkog propisa, da se radi o pojačanju konstrukcije. Ponovit ću, najveći postotak zgrada je u kulturno-povijesnoj cjelini grada Zagreba zgrade koje u najvećem broju slučajeva nikad nisu obnovljene na način da je ulaganjem u njihovu konstrukcijsku obnovu na način da bi se pojačavalo njihova protupotresna otpornost. Dakle ključan je ovaj tehnički propis koji je u međuvremenu donesen i provedba zakona će se nasloniti na taj tehnički propis.

Jučer je ministar, danas premijer izgovorio točno ovo na što kolege ukazuju. Kad pročitate zakon onako kako je napisan, iz njega proizlazi da će država sanirati do minimalnog uvjeta, taj minimalni… ja se slažem da ovo što vi govorite bi bilo ono što bismo mi svi željeli, ali ja vam kažem, poslušajte govor danas premijera, poslušajte jučer govor ministra na odboru. Ja sam još jučer ukazao na to. Pa valjda će država odabrati ono što je najbolje i to, ajmo reći sanirati ili platiti. Onda nema nikakve potrebe da građani dodatno plaćaju nekakvu dodatnu obnovu odnosno [[Upadica: Hvala.]] sanaciju konstrukcije. Ako mogu samo na to reagirati, dakle ta razlika se odnosi na činjenicu da je najviša razina sigurnosti predviđena za javne zgrade i to specifične javne zgrade, dakle, bolnice, različita postrojenja, itd. Vi ako želite podignuti svoju razinu konstrukcijske odnosno otpornosti sa one razine koja je tehničkim propisom postavljena za višestambene zgrade na još višu razinu, vi možete isprojektirati i to i na to se odnosi razlika. Međutim, sva konstrukcijska obnova koja će se provoditi sukladno ovom zakonu, provodit će se u skladu s tehničkim propisom koji predviđa razinu otpornosti za višestambene zgrade, koja će u pravilu biti viša od onoga što je sad slučaj jer se to nameće samim uvidom u stanje tih zgrada i to je potpuno jasno iz tehničkog propisa, tako da sugeriram da ga se pažljivo iščita, a u članku zakona se poziva na

Više od 4 mjeseca nakon potresa dobili smo ovaj prijedlog zakona, konačno. Zato što je vladajućima bilo važno iskoristiti onu za njih povoljnu situaciju i to važnije nego da se građanima grada Zagreba, ali i ove dvije preostale županije omogući normalan život. Ja sam žalosna jer su održane samo dvije sjednice stručne radne skupine za izradu zakona i to posljednja prije gotovo 4 mjeseca. Toliko o tome koliko smo brinuli o obnovi objekata pogođenih potresom. Ali, isto tako, zadovoljna sam, napokon imamo kakav takav prijedlog zakona. Međutim, moram istaknuti nedostatke zakona, barem one na načelnoj razini, a to su naravno transparentnost odnosno netransparentnost i zaštita okoliša. Što se transparentnosti tiče povučeni netransparentnošću trošenja javnih sredstava na državnoj i na lokalnoj, posebno lokalnoj razini, važno je u svakom, pa i u ovom prijedlogu zakona osigurati transparentnost trošenja i državnog i gradskog novca i to na način da se osiguraju informacije tko, kome, koliko, u koju svrhu, kad, iz koje proračunske stavke nešto isplaćuje u svrhu obnove. Ovo su poslovi ogromne vrijednosti i ne smiju biti poligon za pljačku građana RH. Zakon ne predviđa ovaj vid transparentnosti, a niti kontrolu namjenskog korištenja isplaćenog proračunskog novca ma koliko se premijer danas odnosno jutros kleo u transparentnost. Primjerice, za slučajeve iz čl. 35. i 36., a tiču se isplate novčane pomoći umjesto obnove. Time se riskira da se nenamjenskim trošenjem ovog novca od strane vlasnika oštećena nekretnina ostane zapravo neobnovljena i predstavlja opasnost za sigurnost građana. Što se zaštite okoliša tiče, čl. 10. propisan je sadržaj prvog programa mjera, a u tom sadržaju nisu propisane mjere zaštite okoliša koje bi detaljno propisale postupak i način skladištenja i postupak obrade i ponovna upotreba građevinskog otpada. Ovdje je važno istaknuti da se zanemaruje segment zaštite okoliša, nije propisan mehanizam kontrole pravilnog zbrinjavanja otpada s aspekta mogućeg stjecanja ne pripadajuće imovinske koristi od strane izvođača građevinskih radova ili treće osobe koja će taj otpad zbrinjavati, razvrstavati, reciklirati i ponovno upotrebljavati. Što se modela financiranja tiče prijedlogom zakona predlaže se financiranje troškova obnove u omjerima 60:20:20. SDP je predlagao sufinanciranje u omjerima kojima bi se udio Grada Zagreba i ove dvije županije, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije povećao budući se radi o štetama nastalim na upravo tim područjima i naprosto nije logično većinu troškova podmirivati iz sredstava kumuliranih davanjima svih građana RH. Ja podsjećam još jednom da je, jer je to izuzetno važno u ovim izvanrednim, ali i inače u redovnim okolnostima, da je Grad Zagreb godinama nenamjenski trošio milijune kuna proračunske zalihe namijenjene upravo ovakvim situacijama, što je mali udio kad se govori o potrebnim sredstvima za obnovu, ali je snažan pokazatelj ponašanja grada kao pijanog milijunaša, grada i njegovog gradonačelnika kao pijanog milijunaša, dok su druge jedinice lokalne samouprave odgovorno gospodarile novcem građana, a sada trebaju plaćati Bandićeve eskapade. Dakle, osim toga zakon je, u zakon je potrebno unijeti i obvezu plaćanja pričuve za obnovljene objekte temeljene na minimalnoj obveznoj visini iznosa po metru kvadratnog stana kako se u ovakvim ili sličnim slučajevima ne bi događalo da se zgrade ne održavaju jer time postaju daleko osjetljivije na ovakve situacije, pa onda u takvim situacijama svi porezni obveznici RH, pa i oni koji pričuvu plaćaju i svoje zgrade održavaju moraju skakati u pomoć. Da zaključim i ponovim, pozdravljam da se konačno 4 mjeseca od potresa donio prijedlog zakona, međutim prijedlog je potrebno doraditi i to na način da se osiguraju uvjeti obnove, ali temeljem prave mjere solidarnosti ostatka građana RH prema Gradu Zagrebu kojim se netransparentno i neodgovorno gospodarilo. Zatim na način da se osigura pravedniji odnos bogatih u odnosu na siromašne, odgovornih u odnosu na neodgovorne, vlasnike nekretnina naravno na njih mislim, unošenjem imovinskog cenzusa i bodovanjem plaćanja stambene pričuve. Isto tako na način da se vlasnike nekretnina obveže na plaćanje stambene pričuve i police osiguranja od potresa. Voljela bih da rezultat ovog zakona bude transparentna, pravedna i temeljita obnova Zagreba.

Poštovana kolegice, naveli ste kako se neće voditi briga o poštivanju načela ekologije, međutim moram vam reći da je u čl. 43. što se tiče skladištenja građevnog otpada o čemu ste u stvari i govorili, propisano u st. 2. da će se skladištenje vršiti sukladno posebnom propisu uz uvažavanje načela kružnog gospodarstva na prijedlog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša što znači da vaša konstatacija ne stoji. Isto tako što se tiče transparentnosti kada ste govorili o dodjeljivanju novčane pomoći, rekli ste da nigdje ne postoji propisano kako će i da li će to bit transparentno, moram reći da će se ta pomoć, kako je propisano ovim zakonom, dodjeljivati samo za opravdane troškove, a odluku o tome će donositi fond upravo u postupku u kojem će utvrditi da su ti troškovi zaista nastali. S obzirom da dolazim iz JLS gdje Ministarstvo zaštite okoliša itekako za posebno ima posla, znam jako dobro o njihovoj efikasnosti i kontroli odlaganja i građevinskog otpada između ostalog, a da ne govorim o svemu ostalome, tako da apsolutno stojim pri svome da nije u dovoljnoj mjeri pridana pažnja zaštiti okoliša, a posebno ako govorimo da se program, program mjera donosi kao prvi u kojem nema na popisu aktivnosti iz programa upravo te najvažnijeg segmenta zaštite okoliša, a da ne govorim o tome da je poligon za korupciju i netransparentnost upravo kod odlaganja otpada nesaglediv. Što se tiče transparentnosti i kontrole trošenja javnih sredstava, vi jako dobro znate na kakvu ja transparentnost mislim, a mislim na onu detaljnu da svaki građanin koji plaća, pa plaća i u svrhu obnove Grada Zagreba, treba znati što je platio, kome je platio, kad je platio, u koju svrhu je platio, bez ikakve dileme, sve ostalo za mene nije transparentnost i nemojte pokušavati obmanuti građane o transparentnosti kada je nema.

Prema tome, ne može se reći da ništa ne valja a potres je elementarna nepogoda koji bi i druge grade a možda i vaš ne daj Bože gradić toliko uništilo da bi se onda postavilo pitanje uopće što ste radili sve te godine. Prema tome, sve ovo ovdje gdje se kaže da će u roku od 30 dana će program mjera biti nakon donošenja zakona će se donijeti program mjera, isto tako nakon 15 dana će Vlada te programe iz članka 10. donijeti u roku od 15 dana od prijedloga programa više nego jasno da se pokušava na vrlo kvalitetan, brz i efikasan način upravo postići ono što mnogi drugi ne bi postigli u puno duljem vremenu.

A tome ste doprinijeli i podržavanjem gospodina Milana Bandića. Ne znam zašto se toliko protivite mogućnosti uvođenja transparentnosti trošenja milijardi, milijardi kuna novca hrvatskih građana. Onaj tko ništa ne skriva nema problem da informacije stavi na vidjelo. I na tome ću ustrajati i neću nikada od toga odustati. Ja nemam problem s tim. U mojoj jedinici lokalne samouprave svi građani, pa i vi možete vidjeti gdje se, kada, zašto, koliko i zbog čega potrošilo i iz koje proračunske stavke. Što se zaštite okoliša tiče danas u 21. stoljeću to je neodgodiva stavka prvog programa mjera i aktivnosti po pitanju ovoga zakona i ja bih voljela da ministar zaštite okoliša objasni zašto ono nije u prvom programu. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, mi bismo htjeli kao Klub zastupnika iznijeti neke od rizika koje vidimo vezano za zakon. Već smo dotaknuli prije svega model financiranja 60, 20, 20. Prije svega po nekakvim analizama i izvještajima stručnjaka ukupni nekakvi troškovi ovog cijelog projekta odnosno Zakona o obnovi Zagreba bi iznosili nekakvih 11 milijardi eura pri čemu bi 60% dakle nekakvih 50 milijardi kuna bi financirala hrvatska država, 16 Grad Zagreb i ostalo stanovništvo. Također nekakvih 16 milijardi eura. Prije svega iz izlaganja premijera našega predsjednika Vlade gospodina Plenkovića uvidjeli smo da je hrvatska Vlada uspjela pripremiti nekakav paket od 700 milijuna. Međutim, to je nedostatno s obzirom na to je nekakvih možda 7, 8 milijardi, 6,6 milijardi u odnosu na 50 milijardi koje bi država trebala isfinancirati. Dakle, govorimo već u samom startu za nekakvih 8 puta manje sredstava od onih što isfinancirala država u odnosu na ono što je sugerirano i što je pripremljeno. Međutim, to nije jedini problem koji vidimo u ovom modelu financiranja. Nešto smo već dotaknuli i za vrijeme izlaganja kluba. Dakle, 20% što se tiče financiranja od Grada Zagreba, Grad Zagreb to neće moći isfinancirati. Dotaknuli smo se i obveznice koje je Grad Zagreb uzeo za okolišnu infrastrukturu još davne 2007. godine, 2017. godine je ta obveznica reprogramirana. Znači da nije vraćena. A što se tiče same namjene te obveznice, namjena je bila proširenje plinske, vodoopskrbne i vodootporne infrastrukture. Vidjeli smo sada za vikend da smo dobili situaciju da su se naši sugrađani u Trnju kupali, igrali vaterpolo i na žalost plivali u fekalijama. Što znači da se postavlja pitanje gdje je novac od te obveznice nestao? I ono što se sigurno još može dogoditi, da ćemo na kraju 2023. godine se dovesti u situaciju da ćemo ostati i bez infrastrukture, a i bez samih novaca u iznosu od 2 milijarde kuna odnosno 300 milijuna eura koliko je bila inicijalno primarno izdavanje te obveznice na tržištu kapitala. Drugo ono što vidim kao još veći problem jest da iz nacionalne strategije naše Vlade je bilo vidljivo da potres kao takav do ove situacije nije ozbiljno bio ni uziman u obzir kao u smislu nacionalne sigurnosti što je jako zabrinjavajuće s obzirom da se mi nalazimo u dosta opasno seizmološkom prostoru i izloženi smo prostorima kao cijela regija. Imamo, prije godinu dana je bio ozbiljan potres u Albaniji. Zatim imamo potrese u Crnoj Gori iz 1979. godine kojim je stradao Dubrovnik. I nadalje imamo onaj potres u Stonu. Naše kuće na obali u Dalmaciji su kamene i stare i bio bi veliki problem ukoliko se dogodi nekakav potres i u toj regiji. Nadalje, Italija je pogođena sa velikim potresima i dosta me začudila izjava premijera Plenkovića kada je relativizirao Molize gdje je nekoliko desetaka djece morala umrijeti na žalost da bi Italija shvatila da je potreba povećanja svjesnosti razine svjesnosti o opasnostima potresa prijeko potrebna. I oni danas godišnje ulažu preko milijardu eura vezano i za svjesnost o potresima i obnovi cijele Italije. Htjeli bismo također još istaknuti opasnost grabežljivosti prema imovini i prema zemljištu i tu bi bilo jako dobro da se zaštite ta zemljišta tako da ne bi došlo do grabeži. Razmišljali smo isto tako kao klub, bilo bi jako dobro da se osnuje jedan institut na nacionalnoj razini. Nikako ne nikakvi regionalni zavodi iz razloga što je to pitanje nacionalne sigurnosti. Taj institut ne bi trebao djelovati isključivo post festum. Međutim, također i pri festum u smislu da bi kod određenih konstrukcija pri izgradnji bilo prijeko potrebno dobiti određene seizmološke certifikate gdje bi taj institut onda i valuirao i kalibrirao, da li su stvarno sve varijable po pitanju potresa uzete u obzir pri izgradnje određene nekretnine. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Ante Kujundžića. Hvala potpredsjedniče.

S obzirom da nećemo imati novce za obnovit sve stvari, razmišljali smo kao klub da se barem uzmu onda strateški objekti, primjerice naše nacionalne bolnice kao što je Sv. Duh, Petrova i Vinogradska koje se nalaze u derutnom stanju. Po nekakvim mišljenjima stručnjaka koji su podijelili te objekte koji su stradali u 4 kategorije, dakle od prve od reparacije do cjelokupne obnove tog objekta, razmišlja se u konkretnom smislu da li bi te bolnice trebalo reparirati, samo što je izrazito skupo ili s druge strane napraviti cjelokupnu obnovu tih bolnica.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege. Neću ulaziti u tehnička pitanja ovog prijedloga, to ću prepustiti drugima u klubu, međutim što se tiče cijelog ovog koncepta financiranja Zagreba, podsjetit ću da već stanovnici Zagreba izdvajaju popriličan novac svake godine za gradski proračun i vidimo ovih dana nažalost na koji način, na koji neodgovoran način se upravlja gradom. Sada imamo situaciju gdje se mora nešto poduzeti i to može biti prilika da se zaista obnovi stara jezgra grada, da se unaprijedi na moderan način ili ovo može biti prilika za nove zloupotrebe od raznih interesnih skupina jer nažalost iskustvo u Hrvatskoj pokazuje da često se novac poreznih obveznika troši na netransparentan i neodgovoran način. Tako da nažalost imamo razloga biti skeptični u provođenju budućeg zakona. Ja sam jutros postavio pitanje premijeru oko stavke iz čl. 39. spominje se znanstvena ustanova za graditeljstvo koja bi bila ovlaštena za provedbu tehničko-financijske kontrole projekata. Nije jasno o čemu se radi, kakvo će to biti tijelo, kakve će ingerencije imati itd. Isto tako podsjetio bih vas da postoji i problem otete imovine iz '45. godine. Koliko sam upućen i dalje postoji preko 5.000 zahtjeva za povrat te imovine i postavlja se onda pitanje da li će ti bivši vlasnici ovih stanova na bilo koji način uključeni u provedbu budućeg zakona, da li će npr. stanari moći samostalno sklopiti ugovore sa izvođačima za obnovu zgrada mimo bivših vlasnika, dakle da li je predviđeno na bilo koji način njih uključiti? Ovi zahtjevi su još kako se kaže u Hrvatskoj u postupku, to traje sad skoro 30 godina, ne znamo ishod, međutim treba uvažiti rekao bi i njihove interese jer na vrlo nezakonit način, nemoralan način je oteta ta imovina u Zagrebu 1945. godine, bilo bi dobro voditi računa i o tome. Dakle, na kraju rekao bih samo bez da ulazim u moguća tehnička rješenja, mislim da je dobro da neće se brzo donijeti ovakav zakon koji je toliko važan i uključuje ovakve iznose. Ako je podatak točan da obnova može koštati otprilike 11 milijardi eura, treba voditi računa i o interesima svih poreznih obveznika.

Mislim da se o tome treba raspraviti. I na kraju kažem, iskustva nažalost pokazuje ta često puta zbog klijentističkog modela upravljanja, određene skupine imaju puno veću korist od novih zakona i onda opće dobro onda ispašta.

Izvolite. Ja bih vas lijepo molio da stavite masku. Hvala na preporuci.

HDZ-a bez maske, a kolege zastupnici iz SDP-a su ga upozoravali da stavi masku vi ste upozorili oporbene zastupnike da ga ne ometaju, a njega niste, ne da ga niste opomenuli, nego niste mu ništa rekli, pustili ste ga da kaže do kraja bez maske na licu.

4 godine ove Vlade, svih vlada prethodnih mislim da je to nečuvena nepravda, da se ona mora ispraviti i ne samo uključivanje tih ljudi, može se postaviti pitanje tog civilizacijskog dosega na koji način možda i obeštetiti te obitelji. Hvala lijepa ja vas svejedno molim da stavite masku, uistinu danas smo imali i sjednicu predsjedništva i preporuka je sjednice predsjedništva sabora da svi imamo masku, jednoglasno. Prema tome ja vas lijepo molim da i vi jedini koji ne nosite masku stavite masku.

Samo ću ponovno potvrditi da ova nepravda koja se dogodila nije ispravljena i ovi postupci zaista predugo traju bez da ulazim sad u detalje. Međutim, cijelo vrijeme se govori o reformi pravosuđa, o učinkovitom pravosuđu, o provođenju pravednosti, međutim u, na djelo se to nažalost prerijetko događa. Kolega Bartulica vi ste rekli da je dobro da se neće brzo donijeti ovaj zakon. Pa prošlo je 4 mjeseca od razornog potresa, nadležno ministarstvo je osnovalo radnu skupinu, pa ta radna skupina je trebala svakodnevno se sastajati, izbrusiti zakon već smo ga trebali imati davno na stolu. Zar mislite da je ovim građanima koji su po podstanarskim stanovima i kod prijatelja ili posvuda svejedno što mi tu još nismo ni raspravili u prvom čitanju prijedlog zakona. Nisam doveo u pitanje dakle važnost donošenja ovog zakona, bilo bi dobro da se to raspravi što prije međutim s obzirom na opseg i o količini novaca o kojem se radi mislim da nije dobro da se on donese brzo jer mogu, možemo i svojim raspravama doprinijeti da se on poboljša. Nisam uvjeren da ovaj novac će se na transparentan način trošiti tako da moramo voditi računa o tome. Svjestan sam da je stanje teško mnogima i da ovo čekanje mnogim našim sugrađanima pada, nije lako, međutim trebamo voditi računa o interesima svih poreznih obveznika i donijeti što kvalitetniji i što jasniji, bolje definiran zakon. Poštovani potpredsjedniče sabora, zastupnice i zastupnici, pa zaboravili ste napomenuti da kad ste spominjali tu staru jezgru da prilikom izgradnje u tom starom dijelu gradu ako je zaštićeno kulturno dobro i ako postoje planovi recimo urbanistički planovi definiraju se detalji kao što su visina zgrade, funkcionalne cjeline. Da li će se izvođenjem zgrade recimo od 55 m2 biti ispoštovani svi navedeni uvjeti? Zatim, kako za zamjenski objekt ne postoji ishođenje građevinske dozvole, da li će se glavni projekti dostavljati javnopravnim tijelima na uvjete i da li će se ishoditi potvrde glavnog projekta?

Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Ja nisam iz Zagreba i presretan sam čovjek što donosimo Zakon o obnovi Zagreba nakon katastrofalnog potresa, no brine me jedna sintagma koja se ovdje nameće, a to je ta tko će maznuti pare na obnovi Grada Zagreba. Ja bi bio presretan da smo 2014. donosili zakon o obnovi Županjske Posavine kada je jedan dobar dio Županjske Posavine bio poplavljen i katastrofalno uništen u velikim poplavama, no nikada nismo raspravili o tome kako se onda vršila obnova i kako se onda provodila transparentnost oko trošenja državnih novaca. Nadam se da možemo nešto naučiti iz iskustva. Dakle, ova obnova koje vi spominjete isto nažalost je pokazala razne zloupotrebe te prilike te cijele nevolje za mnoge ljude, mnogi su iskoristili da bi zaradili ono što ne bi mogli u normalnim okolnostima na tržištu. Dakle, moramo biti svjesni da svaka neprilika otvara i tu mogućnost nažalost da pojedinci koji su dobro umreženi će iskoristiti priliku, radi se o velikim količinama novaca koji će se trošiti kroz ne znam koje razdoblje i moramo unaprijed spriječiti moguće zloupotrebe i osigurati što transparentniji način provođenja. Poštovani kolega, spomenuli ste problem stanara koji su u stanovima, dakle zaštićenih stanara koji su u stanovima nekih vlasnika kojima nisu vraćeni. Ovaj zakon taj dio ne definira, to definira Zakon o najmu stanova gdje je tada od kolovoza, čini mi se, 2018. definirano u kojim rokovima i kada upravo ti zaštićeni najmoprimci trebaju napraviti određene postupke da bi izišli iz tih stanova, da bi se oslobodili ili na adekvatan način se zbrinuli. Prema tome, ovaj zakon će definirati za sve, kao i za sve druge načine kako će se intervenirati u konstruktivne dijelove zgrade i sve ono što treba napraviti, a čini mi se da je tamo po onom važećem zakonu do 2023. definira, dakle da se ti i takvi stanari [[Upadica: Hvala]] odluče na koji način će riješit svoje stambeno pitanje. Dakle, da li će se uopće uključiti na bilo koji način ova skupina bivših vlasnika ili ne?

Dopustite mi prvo jednu opservaciju koja se tiče samog temelja ovog zakona, a to je način na koji će se financirati obnova. Poštovane kolegice i kolege, neki od nas ovdje smo zaboravili da smo prisegnuli na Ustav RH koji u čl. 1. kaže da je RH socijalna država, a socijalne države nema bez solidarnosti i bez pravde. Solidarnosti koju su primjerice Zagrepčani pokazali kada je trebalo obnavljati ratom razorena područja, pa i privatnu imovinu stradalu u ratu. Solidarnosti koju su Zagrepčani pokazali kada je trebalo obnavljati imovinu, kada je trebalo obnavljati kuće stradale u poplavama uz obalu Save. Solidarnosti na koju Zagrepčani danas imaju puno pravo i solidarnosti koju sutra ili prekosutra imaju pravo očekivati Splićani, Puležani, Fjumani i svi treći kojima će se, a ne daj Bože da se to dogodi, jednog dana dogoditi nekakva prirodna ili kakva druga katastrofa. Bez solidarnosti nema socijalne države. Bez socijalne države nema sigurnosti svih nas koji u njoj živimo. Država u kojoj je svatko prepušten isključivo tržištu i tome da se brine sam za sebe bez pomoći drugih je država koja ne može opstati. E sad dopustite da se vratim i samom konkretnom sadržaju ovog zakona. Kao što smo rekli u prvom čitanju, mi iz SDP-a podržat ćemo ovaj zakon jer ovaj zakon treba donijeti, ali to ne znači da na njega nemamo primjedbe i usvajanje tih primjedbi će u konačnici rezultirati i našim stavom u drugom čitanju odnosno hoćemo li podržati konačan prijedlog zakona. Pa krenimo redom. Prvi problem, tijela predviđena zakonom, stručni savjetni fond, oni moraju biti jasno definirani ovim zakonom, ne može osnivanje fonda biti prepušteno ugovoru, a ne može isto tako na čelu savjeta biti osoba koja ima neku drugu državnu dužnost. Na čelu savjeta mora biti osoba kojoj će to biti jedini posao jer će posla za savjet biti previše.

Slijedeći problem, program obnove povijesne urbane cjeline Zagreba, prepušten gotovo isključivo Gradu Zagrebu bez jasnih sustava kontrole i nadgledanja od strane drugih državnih tijela. Ured Grada Zagreba će ga donositi, de facto obnovu centra Zagreba vodit će Zagreb, znamo da se program mora donijeti u kratkim rokovima, nemojte se ljutiti, ali baš to pustiti pod šapu Milana Bandića i nije nešto čime bi trebali se ponositi. Hipoteke, upisuju se na čitavu zgradu čime se stanarima bitno otežava skupljanje sredstava, pogotovo se dovode u nepovoljnu situaciju oni stanari koji su možda osigurali sredstva, ali drugi njihovi susjedi neće, a po ovom zakonu se hipoteka upisuje i na njihov dio. U zemljišnim knjigama je vrlo jasno što je posebni dio nekretnine, onaj koji nije osigurao sredstva, na njegovu nekretninu se treba upisivati hipoteka, a ne svih stanara pojedine zgrade. Također, nisam siguran da je baš jasno u zakonu ko će onda privremeno osigurati tih 20% koje bi trebali snositi vlasnici, da li grad, da li država odnosno da li županije i država, to treba biti potpuno jasno naznačeno. Problem srodnika, preusko su definirani zakoni. Svi možemo zamisliti situaciju gdje se recimo djed i baka nalaze u domu, a unuci žive u nekretnini. Ta nekretnina neće moći biti primjenjiva za čitav niz situacija obnove predviđene zakonom. Srodnike za potrebe ovog zakona treba definirati po uspravnoj liniji i do prvog stupnja tazbine, tako da vas molim da to korigirate, posebno je to problem ako pogledate tamo kod zamjenskih nekretnina. I za sam kraj, zaštićeni najmoprimci, kategorija koja je ovim zakonom u potpunosti diskriminirana. Prvo, nastavlja im rasti njihova najamnina. Drugo, za njih se ne predviđa trajno rješenje već 2023. idu ća, idu iz nekretnina u kojoj će biti privremeno smješteni, potpuno neprihvatljivo, za njih se mora osigurati trajni program stambenog zbrinjavanja koji po Zakonu o najmu stanova uopće nije zaživio. I posljednje pitanje nadležnima, kada možemo očekivati početak hitne gradnje [[Upadica: Hvala]] za privremeni smještaj? Replicirao bih samo na čini mi se zamagljivanje pojma solidarnosti i jednu usporedbu koja ne stoji. Nesumjerljiva je solidarnost sa gradovima koji su bili razoreni ratom jer je rat nešto što se ticalo svih da je pao Karlovac, da je pao Vukovar Zagreb bi doživio ili Pula istu ili sličnu sudbinu razaranja. Mislim da nitko danas u ovom Saboru, a pratio sam sve rasprave, nije govorio o tome da našem sugrađaninu čiji je to jedini krov nad glavom u središtu Zagreba ne budemo solidarni. Ja ne mislim da je zdrava i normalna solidarnost to da ljudi koji uzevši u obzir položajnu vrijednost tih nekretnina koji su u prosjeku siromašniji od stanovnika centra Zagreba, … plaćaju za podizanje vrijednosti njegove zapuštene nekretnine koja mu je druga, treća, četvrta ili peta. Dakle, ne govorim o ljudima kojima je to jedini krov nad glavom. Mislim da ne treba u tom smislu zamagljivati pojam solidarnosti, nego jasno razlučiti socijalne kriterije od nečeg što je ne fer povećanju vrijednosti Kolega, namjerno ne kažem poštovani jer nakon ove rasprave to za mene niste.

Koja je razlika?

Solidarnost znači pomoći onima koji su u situaciji potresa nastradali bez svoje krivnje, bez svoje krivnje.

Mislim da ovim zakonom je izuzeta solidarnost što se tiče građana Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske ako građani moraju plaćati 20% da bi im se obnovila nekretnina ili će im sjesti zalog na tu nekretninu, što je sa onim ljudima koji su već kreditno zaduženi a ta im je nekretnina u potresu urušena kako će oni doći do novog kreditnog zadužena ako su već sada kreditno zaduženi? I što je sa onima koji će moći podignuti taj dio kredita, da li će dobiti povlaštene kamatne stope, povlaštene kredite što je s njima? Kao da ste znali da taj dio zbog ograničenja od 5 minuta nisam uspio spomenuti i hvala vam što ste mi omogućili da kažem upravo ono što je problem vezan uz ne samo hipoteku, nego i uz iznos od ovih 20% Naravno da kada nešto odredite paušalno kao što je 20%, a to je naravno paušalno određivanje, ali nekog određivanja mora biti onda morate uspostaviti određene korektivne kriterije kojima ćete pomoći onima koji iz vrlo objektivnih razloga tih 20% ne mogu ni na koji način skupiti. Jer u protivnom ćemo otvoriti mogućnost da se u centru grada, prvenstveno u centru grada gdje su objekti i najviše stradali dođe do špekulacija sa nekretninama koje će se otkupljivati bud zašto samo zato što ljudi ne mogu sufinancirati njihovu obnovu.

Dozvolite da vas ispravim jer socijalne države nema bez visokih poreza.

Pokušavajući shvatiti vašu repliku ne mogu reći ništa drugo nego da porezi i služe da bi se novac redistribuirao prije svega a to je još jedna ustavna odredba preporučujem da pročitate vrlo zanimljiv tekst, a to je ustavna odredba koja kaže da je svatko dužan doprinositi sukladno svojim mogućnostima. To znači da oni koji imaju više trebaju plaćati više kako bi država osigurala jednaku šansu za sve, kako bi država na neki način i kompenzirala to što je netko imao lošije početne pozicije iz bilo kojeg razloga. Ovdje su lošije početne pozicije to što vam je potres srušio kuću. I ako u situaciji kada vam potres sruši kuću ne možete očekivati solidarnost onda vas pitam kada možete, kada.

Jedan kojeg su propagirali vladajući, a to je da postoji nekakav silni novac i da novac nije problem. Kao treba smo donijeti zakon i sve će biti u redu. Moglo se i trebalo se učiniti više temeljem postojećeg Zakona o gradnji i Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih katastrofa. Moglo se ljude smjestiti u državne, gradske stanove, mogle su se očistiti ruševine, mogla se izvršiti demolicija, zaštita od urušavanja i puno drugih stvari. Mogla se dati jednokratna novčana pomoć ljudima koji su sami izvršili prve popravke. Na koncu u međufazi vidjeli smo nesporazume između važnog dijela struke. Tu govorim i o akademiji i strukovnim udruženjima arhitekata prije svega koji su odbili ulazak u razno razne ad hoc odbore i savjetovanja. Kasnije je došlo do nekakvog polupomirenja, ali još uvijek visi sumnjičavost struke. Jedina novost ovog zakona je fond. Fond koji će postati državna firma s najvećim budžetom u RH. Nije jasno tko nadzire rad fonda i kako. Nisu jasne njegove ovlasti, njegove odgovornosti i njegova struktura. Tko će odabirati izvođače? Jedan mali primjer ću dati nekakvih nejasnoća i mogućih manipulacija koje mogu proizaći iz zakona, a to je čl. 41. st. 2. gdje se kaže kako će se odrediti najviše cijene radova i usluga i roba. Međutim, to ne jamči efikasno i ekonomično trošenje javnih sredstava jer je moguće najjeftinije materijale i najjeftinije radove obaviti po toj maksimalnoj cijeni. Moje kolege danas iz Mosta su govorile o proaktivnom pristupu, dakle, može li se stvoriti dodatna vrijednost, odmrznuti zamrznuti kapital, koji je prije svega, Donji Grad u Zagrebu i tom dodanom vrijednošću financirati obnova. Čini se na koncu da se sve pomalo u ovom zakonu podregulirano tako da nas, će nas u budućnosti čekati puno izmjena, dopuna, provedbenih pravilnika i sl. stvari. Budući da je Alan Ford postao relevantna literatura u zadnje vrijeme i na višim instancama od saborskog zastupnika, evo i ja ću iskoristiti primjer Superhika. Neki već govore o Superhik zakonu koji bi dijelom uzimao siromašnima da bi davao bogatima. On ne obuhvaća imovinsko-pravnu problematiku koja se čini ključnom, pogotovo u središtu Zagreba i ono što je najveći problem je da nema strateškog pristupa. Fali urbanistički pogledi i pregledi jer Donji Grad nije samo jedan gradski kvart, on određuje dinamiku života cijelog Zagreba, u njemu su najznačajnije kulturne i druge institucije RH, dakle to treba promišljati puno šire. Od svih ljudi s kojima sam se savjetovao u tom smislu, najviše mi se dojmilo ono što mi je napisala jedna iskustva urbanistica pa ću je citirati. Voditi obnovu Zagreba po ovom zakonu, trajanje od najmanje 10 godina, bez vrednovanja ukupnosti njegovog urbanog sistema, bez vizije i strategije razvoja u promijenjenim uvjetima i svesti priču o obnovi na obnovu konstrukcija i upravljanje novcem kroz provođenje javnih nabavku je veliki grijeh. Grijeh ne samo u stručnom, nego, rekao bih i u moralnom i u građanskom smislu. A što se tiče uvaženog kolege Grbina koji je napustio sabornicu, time što mi je uskratio epitet koji je formalni, poštovani ili uvaženi zastupnik zato što se ne slaže s onim što sam rekao, dovoljno govori o njegovom kućnom odgoju. Dakle, ja nisam govorio o jedinom krovu nad glavom, tu je potrebno apsolutna solidarnost. Ja sam samo rekao da postoje ljudi koji imaju niz nekretnina u središtu Zagreba, nisu plaćali neki od njih osiguranje, nisu ih održavali, a sad, da bi se kroz poreze koji bi se odbirao od ljudi koji lošije stoje od njih diljem Hrvatske, trebala plaćati de facto povećanje vrijednosti njihove privatne imovine. Možda za kolegu Grbina, on je rat doživljavao, domovinski kao neku prirodnu nepogodu, eto, došlo, nema ni krivaca ni odgovornosti, itd., ja ne gledam na to, ali čak kad bi se to moglo i uspoređivati, primjer o kojem ja sam govorio je otprilike ovakav, pogodila granata susjedov „Stojadin“ i uništila ga. I sad se uzima novac od nas svih koji vozimo „Fićeke“ da bi se njemu kupio Mercedes, a imao je „Stojadina“ To je od jedne derutne zgrade u koju se nije ulagalo desetljećima, sad da je napraviti po svim seizmološkim standardima na način da je 80% dolazi iz javnih sredstava.

Poštovani kolega, rekli ste da vam nije jasno tko će nadzirati Fond jer da to nije propisano ovim zakonom. Ovim zakonom propisano je tko osniva Fond, a onaj tko ga osniva, u odluci o osnivanju će propisati sve ono što je vezano i uz osnivanje i uz nadzor rada te institucije koju osniva.

Ministarstvo samo po sebi nema tog kapaciteta jer to je toliki opseg posla da jednostavno jako puno kontrola će trebati da se to sve iskontrolira.

Zakon koji je danas predstavila Vlada je definitivno bolji od onog što smo do sada vidjeli, ali evo, iz ove rasprave se već vidi da je u nekim elementima manjkav i uostalom, kao što je i premijer rekao, postoje još uvijek područja gdje bi se on mogao poboljšati. Radi se o velikom iznosu sredstava, moram se osvrnuti na taj financijski dio zakona, gdje ukupan iznos je znači nekakvih 86 milijardi kuna, a kad govorimo o ovom dijelu koji se odnosi na konstrukciju je to 42 milijarde kuna ili 10,5% BDP-a koliko je iznosio 2019. g. Ako na taj manji iznos primijenimo 60%, to je 25 milijardi kuna ili 6% našeg BDP-a. I to dolazimo do tog famoznog koncepta solidarnosti o kojem je govorio uvaženi kolega Grbin, s kojim ja nemam nekakvih prevelikih problema, mada dolazim iz Slavonije za koju je Vlada još u prošlom mandatu pokrenula projekt Slavonija i gdje je BDP po glavi stanovnika na 35% prosjeka EU, što je značajno manje nego što je to u RH. I postavlja se to pitanje znači solidarnosti koja u ovakvim situacijama je uistinu nužna, ali u kojoj mjeri i na koji način. Čuli smo i kod predstavljanja programa Vlade za naredne 4 godine da su te razlike između hrvatskih regija velike i da će se pokrenuti i novi programi i za neka druga područja zato što oni imaju problema i nisu na onoj razini razvijenosti na kojoj bi trebali biti. Činjenica je da u ovom modelu veliki dio hrvatskih građana će sudjelovati u obnovi Grada Zagreba. Naravno postavlja se pitanje da li to treba biti u tom omjeru ili možda u nekom drugom? Podsjetit ću vas da je proračun Grada Zagreba 11,5 milijardi kuna. Prihodi su još famoznog holdinga još 3 milijarde kuna, 8 milijardi kuna ide na plaće i na materijalne troškove. Što znači da ako pogledate prihode, znači proračun Grada Zagreba i prihode holdinga to je otprilike 2 milijarde EUR-a godišnje što nisu mala sredstva. Često smo ovdje sada čuli da se uspoređuje ova situacija sa onom koju smo imali kod poplave u Gunji. Mislim da te usporedbe nisu na mjestu jer fiskalni kapacitet Gunje i Grada Zagreba definitivno nije isti. Naravno da Grad Zagreb ovo ne može iznijeti sam, ali isto tako ne treba ni podcijeniti ni fiskalni kapacitet Grada Zagreba. Puno se govorilo o transparentnosti mene više ovdje zanima da se ugrade domaći proizvodi što više u, tijekom obnove i da se na taj način pokrene naš građevinski sektor koji definitivno će pokrenuti i ostale konjukturne cikluse pogotovo u ovom vremenu gospodarske krize koji je već ovdje, nije pred nama, nego je već ovdje. I treba vidjeti znači što sa tom cjelovitom obnovom. Ovdje govorimo samo znači o obnovi konstrukcije jer sjetimo se kada je bilo ponuđeno građanima Zagreba obnoviti njihove fasada udio sufinanciranja je bio 80% pa opet i onih 20% je mnogima bilo previše. I naravno moram se na kraju osvrnuti i na tu socijalnu komponentu koje nema ovdje u ovom zakonu.

Poštovan kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče u zadnje vrijeme odnosno zadnjih par sati se počela na neki način dijelit javnost na jedan ja bih rekao ružan način, kome nešto pripada, kome treba pomoć, kome ne treba pomoć i širit se nekakva čak bi rekao netrpeljivost prema građanima koji su nastradali u ovom potresu. Ja bih pozvao evo sve nas ovdje da pokušamo što je više spriječit takvu raspravu odnosno odmaknut se od nje. U Gradu Zagrebu istini za volju živi jedan dio ljudi koji imaju, ali isto tako živi i jedan veliki dio ljudi koji nemaju i mislim da slušati ovakvu raspravu njima nije ugodno. Niti je cilj ove rasprave bi trebao biti nekakav pojedinac. Ali sad ajmo se vratiti samom zakonu. Ono što je u dijelu u kojem je promašen smisao ovog zakona je djelomična obnova o kojoj se ovdje govori. Gospođa Obuljen je pokušala u jednom trenutku objasniti da to što svi mi smo pročitali, a i struka ne piše tako, ja bi stvarno volio dobiti onda napisani odgovor točno kako su onda to zamislili pa da ga evo i prezentiramo dalje. Ono što mislim da je veliki problem je problem činjenice da cjelovitu obnovu donjogradskih blokova na neki način treba sustavno voditi jer obnova donjogradskih blokova koji su zaštićeni nije samo pitanje konstruktivne otpornosti tih blokova odnosno zgrada nego je i nekakav turistički potencijal Grada Zagreba. Ono što je u stvari na neki način najspornije u samom zakonu to je socijalna komponenta zakona, je nekoliko kolega je u svojoj raspravi spomenulo da postoje ljudi u ovom gradu koji niti ovih 20% koje bi trebali osigurati su u stanju osigurati, tako da bi predlagač zakona trebao razmisliti o tome da se uvede određeni socijalni cenzus da kažemo koliko obnavljamo svima, a da onda kažemo da određeni dio građana je izuzet do određene granice ili u cijelosti od svog sutroška u toj obnovi. Jučer sam napomenuo, nakon toga sam išao još jedanput čitati zakon i moram priznati ne mogu se složiti nakon toga, to je rušenje temeljem inspekcijskog rješenja, prvo se kaže za suglasnost za rušenje za zamjenske objekte treba suglasnost svih, a onda ako se ne dobije suglasnost svih onda se objekt može srušiti temeljem inspekcijskog rješenja. Meni to liči na jedan onako mali marifetluk gdje neko kome će odgovarati da se određena zgrada sruši će jednostavno zatražiti inspekcijski nadzor, dobit inspekcijsko rješenje za rušenje, a da svi suvlasnici neće biti na jednak način obeštećeni. Isto tako i zamjenski objekt koji ne treba tehnički predmet. Gradimo zamjenski objekt, gradimo ga po svim pravilima koja imamo odnosno koja trenutno važe, a onda na kraju toga procesa ne trebamo tehničko rješenje jer je jučer bilo obrazloženo da je ovako jednostavnije. Mislim ta jednostavnost se može riješiti drugačije tako da se tehnička rješenja jednostavno ubrzaju. I zatim još jedna stvar, uplata u državni proračun uz fond koji postoji. Sam smisao uplate u državni proračun je besmisleno, ako ćemo imati fond koji će skupljati novce i onda raspoređivati te novce onda uplata da li dobivenog novca od osiguranja ili udjela od 20% građana koji će sudjelovat u sufinanciranju obnove svog objekta, ne bi trebala ići u državni proračun nego u fond.

Imam repliku, citiram vi ste govorili o „širenju netrpeljivosti prema ljudima koji su stradali u potresu“ Tko je širio netrpeljivost prema ljudima koji su stradali u potresu, kojim ljudima? Ponovit ću, ni od koga nisam čuo danas u raspravi da je rekao da ne treba pomoći i puno više od onih 60+20% rekao bih 100% ljudima kojima je to jedini krov nad glavom i koji nemaju druge solucije. Mi smo govorili o ljudima koji imaju više nekretnina u koje nisu ulagali, za koje nisu plaćali osiguranje i kojima će ispasti da ljudi koji u prosjeku imaju puno manje od njih će kroz poreze plaćati povećanje njihove privatne imovine. Poštovani kolega RAspudić ne znam zašto ste se našli prozvanim, nisam mislio na vas. Ja se u potpunosti slažem i to sam rekao u svojoj raspravi da treba uvesti socijalnu komponentu, da onima koji ne mogu bi trebalo praktički pomoć 100%, a onima koji mogu sudjelovat u obnovi svojih objekata odnosno konstrukcija u tim objektima bi to trebalo jednim dijelom naplatiti ko što je predviđeno zakonom.

Kada pričamo ovdje o pravdi vrlo je bitno probati posvijestiti si dimenziju da moramo ići konkretno na čovjeka. Bit ću vrlo plastičan napose radi građana RH. Ne bi smjeli dopustiti da npr. dođe neki naš poduzetnik koji ima 50-ak milijuna kuna, vozi automobil, napravi neku kaznu prometnu i onda dobije čovjek 1.000 kuna kazne. I onda dođe čovjek koji radi u trgovini za 3.000 kuna istu kaznu napravi i dobije 3.000 kuna kazne. Dakle, definitivno svakome treba pomoći i svakome treba u svakoj nepogodi kao što je i ova bila država treba izaći u susret, država treba biti majka, a ne zločesta maćeha, a posebice ne smije biti zločesta maćeha prema siromasima.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja bih vas lijepo molio da stavite masku.

Gospodine potpredsjedniče hvala vam, ja vam želim reći da po preporuci gospodina ministra Beroša da je marama prema njemu adekvatna zamjena. Isto tako moramo znati da smo mi ovdje zakonodavno tijelo i da su ljudi u Hrvatskoj prilično zbunjeni, ja ovo nisam pokrenula ni ovu raspravu niti mi je želja bila voditi ovakve rasprave, ali legalist sam i argumentacija to rade svi me jako podsjeća na nešto što mi nije drago i nisam sklona takvim stvarima. Očito samo radi vas ćemo sazvati Predsjedništvo pa će to biti odluka onda.

Ako nisam zaražena od čega da štite.

Poštivat ću odluku kada bude donesena iskreno i poštivat ću zakon koji se god donese i uvijek ću paziti na druge i štiti druge i njihovo zdravlje, to mi nikada nije bilo sporno i to ću uvijek činiti.

Izvolite poštovana vam g. potpredsjedniče. Pred nama je zakon koji ako ga promatramo u smislu efikasnosti, u prenesenom smislu možemo opisati ovako, da je Franjo Tuđman 1991.g. bio ekspeditivan kao Plenković 2020. crta bojišnice bi bila između Salzburga i Munchena. Potres je bio u ožujku 2020. i sva logika je nalagala da se već drugi dan 23. ožujka formira radna skupina sačinjena od predstavnika svih relevantnih struka i ministarstava i da rade iz dana u dan. Ovaj zakon dolazi prekasno, ali dobro, imamo što imamo. Temeljni problem u RH je neprovođenje zakona tj. zlouporaba sa zakonskim utemeljenjem. Problem kod provedbe ovog zakona je činjenica što na čelu Zagreba imamo potpuno devastiranu gradsku upravu, te korupciju takvih razmjera da će se vjerojatno jednom znanstveno istraživati njezin nastanak i opstanak. Svaki i najbolji i najstroži zakon nema svoju svrhu ukoliko se ne primjenjuje dosljedno. Evo vam primjera kako se u Zagrebu zakoni zlouporabljuju. Uzmimo primjer Zakona o javnoj nabavi. Za usporedbu njemačka inačica tog zakona daje puno veći manevarski prostor, tako da primjerice institucije, gradovi i općine mogu nakon provedenog javnog natječaja pregovarati s ponuđačima kako bi postigli što bolje uvjete. U RH je pak situacija takva da je naočigled sve jako rigorozno, ali se onda među 150 članaka u zakonu pojavi jedan članak koji predviđa tzv. izvanredne situacije. Iako znamo kako su izvanredne situacije prirodne katastrofe, ratni uvjeti itd., u Gradu Zagrebu se upravo te izvanredne situacije konstantno provode. Primjerice, 2007.g. je 90% kupnje i prodaje zemljišta provedeno zamjenom, a ne prodajom putem javnog natječaja. Predmet jedne od tih zamjena bilo je zemljišta pored tvornice Kraš u zagrebačkom Maksimiru. To je jedna od elitnih zagrebačkih lokacija. Procijenjeno je na 310 EUR-a po kvadratu, a zemljište u Sesvetskom Kraljevcu na 270 EUR-a s tim da zemljište u Sesvetskom Kraljevcu nije čak bilo ni uz glavnu prometnicu nego na tzv. B lokaciji, stvarna vrijednost zemljišta je oko 30 EUR-a. Vezano uz ove zamjene zemljišta aktivist protiv korupcije g. Tomislav Jelić podnio je kaznenu prijavu DORH-u 2007.g. Međutim, našem DORH-u je unatoč kompletnoj priloženoj dokumentaciji trebalo 10.g. da podigne optužnicu po kojoj je šteta za Grad Zagreb procijenjena na 161 milijun kuna. Nažalost, u tih 10.g. DORH je konstruirao takvu optužnicu prema kojoj se Bandića za ništa ne tereti kao da gradonačelnik nije upoznat i kao da nema veze s onim što se u Zagrebu događa, DORH ga u ovom slučaju nije ni optužio. Ovo je samo jedan od slučaja zamjena zemljišta. Što je sa svim ostalima? Jesu li oni ispitani? Milan Bandić i korupcija u Zagrebu nisu djelo pojedinca. Bandić je svoju karijeru počeo kao komunist. Za vrijeme spomenutog slučaja Bandić je bio uvaženi član SDP-a, a sada je ljubljeni koalicijski partner Plenkovićevog HDZ-a. Kada bi pravosuđe funkcioniralo sprječavala bi se korupcija i ovakvi slučajevi ne bi bili mogući. Čiji je to novac koji se otuđuje od grada ili od države? Čiji je to novac kada se nešto ne naplati, na što grad ili država imaju pravo? To je dame i gospodo naš novac, novac naših medicinskih sestara, prosvjetnih djelatnika, poljoprivrednika. Mi svi plaćamo i to pravosuđe koje bi trebalo sprječavati korupciju, oni ne rade svoj posao. Milan Bandić je zajednički pothvat SDP-a i HDZ-a i u ovom slučaju je na djelu zlouporaba i blokada institucija koju te dvije stranke provode. Zato se svima nama koji sjedimo u saboru, ali i svima nama u cijeloj RH mora postaviti pitanje, podržavamo li korupciju i nered koji uzrokuju siromaštvo i nepravdu ili se borimo protiv tog zla? Za mene pravda i vladavina prava nemaju alternativu. Dok je ova struktura na vlasti u Zagrebu, a u hrvatskoj državi ova vlada potpuno upitnog legitimiteta svaki, pa i najbolji zakon bit će i dalje izigran, te neće služiti općem dobru.

Čini mi se da ste digli povredu Poslovnika, izvolite, poštovana zastupnica Benčić. Poštovani zastupnici i zastupnice i poštovana gđo. Ja zaista, ovo je već 10-ti puta kada vas svi zajedno molimo da stavite masku. Bez obzira na vaše uvjerenje ili bez obzira na to što je rekao jedan epidemiolog ili drugi epidemiolog, minimum kolegijalnosti da ako svi pristajemo na zajedničko pravilo i tu se pozivam upravo na povredu Poslovnika u smislu da svojim ponašanjem odstupate od nekakvih općih pravila na koje smo sada zbog epidemioloških mjera pristali. Znači nikome od nas nije ugodno nositi masku cijeli dan. Ja se zaista osjećam povrijeđeno kada vi zbog vaših osobnih uvjerenja ili zato što vam je netko rekao ovo ili ono smatrate da ste bolji od svih nas ostalih [[Upadica: Hvala]] i da si možete to priuštit. Nije u redu [[Upadica: Hvala]] To zaista nije u redu. Ovaj, to nije povreda Poslovnika, ali nažalost, sve što ste rekli je točno i ja sam zamolio poštovanu zastupnicu Krišto da nosi masku sukladno preporuci predsjedništva. Ja nemam mogućnost ju natjerati na to, poslovničku, ali slažem se da bi bilo korektno zbog zaštite drugih zastupnika, kako svi mi to možemo raditi, nikom od nas nije ugodno ovaj, ali radimo to. No, evo nemam poslovničku mogućnost da ju na to natjeram ili da ju uvjerim u to. Imamo repliku poštovanog zastupnika Škore. Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena zastupnice Vidović Krišto, kada ste govorili o transparentnosti upravo je transparentnost jedna od ja bih rekao rak rana i ponajveći generator koruptivnih događanja u Republici Hrvatskoj i ja znam da ovaj zakon je u prvom čitanju i da postoji puno stvari koje treba ispraviti i definirati. Međutim, u puno članaka se spominje isplata novčane pomoći za tzv. opravdane troškove što bi trebalo u svakom slučaju zakonski definirati na način da bi potrošnja i tih novaca trebala biti transparentnija i trebala biti u svakom slučaju lakše objašnjiva onima koji pune državni proračun. gospodine potpredsjedniče. Hvala i uvaženom zastupniku Miroslavu Škori.

Ovaj zakon će po svemu sudeći se provoditi na način pola HDZ-u, pola SDP-u, a pola Milanu Bandiću. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Kako je jedan poznati umjetnik u Hrvatskoj u jednoj svojoj pjesmi napisao „Nije život ko u knjigama“ tako niti mi nismo mogli predvidjeti sve ono što se dogodilo jedno nedjeljno jutro u Zagrebu i okolici. Dakle, oni koji su to doživjeli vjerojatno to ne bi htjeli ponovo doživjeti. Svatko od nas tko je to doživio ima neko sjećanje gdje je bio toga dana i sasvim sigurno i jasno je da se radilo o jednoj velikoj prirodnoj katastrofi. I smatram da treba podržati i donijeti zakon ovakvog naslova i da treba učiniti sve da i sadržaj toga zakona bude takav da svatko od nas tko ga i ako ga bude podržao bude potpuno svjestan da je napravio dobru stvar za građane, za državu i za gradove i općine i županije koje se nalaze na području koje je najviše stradalo u potresu. Ipak red je i sam sebi postaviti nekoliko pitanja i možda dobiti odgovore. Prvo, činjenica je i to je ona dilema koju svi više-manje imamo treba li državnim novcem popravljati privatnu imovinu? I u kontekstu te dileme što se tiče ovakvih katastrofa mislim da bi to trebalo napraviti u onoj mjeri u kojoj to država može napraviti. Je li izabran najbolji model i omjer, jesu li svi detalji tog zakonskog rješenja dobri o tome raspravljamo danas cijeli dan. Drugo pitanje koje sam sebi postavljam. Trebaju li građani Dalmacije, Slavonije, Međimurja, Istre i ostalih krajeva Hrvatske sudjelovati u popravljanju štete na privatnoj ili gradskoj imovini Grada Zagreba i okolice. Ali onda i tu imam odgovor. U ovom slučaju da kao što sudjeluju u financiranju trajektnog prometa za otoke, kao što sudjeluju u poticajima za poljoprivredu građani Grada Zagreba ili kao što sudjeluju u poticajima za razvoj turizma građani Grada Zagreba gdje to ide u druge regije, a ne samo u Grad Zagreb. Treća dilema koju imam je, što s onim ljudima koji su a usluga osiguranja od potresa … na tržištu uplaćivali osiguranje, redovno ga plaćali? Ja mislim da su oni sada ispali recimo to tako da se osjećaju malo glupo jer su oni godinama nešto plaćali, a onda to što su oni plaćali država će onima koji nisu plaćali to obnoviti u neku participaciju. I treba napraviti to da ti ljudi ne ispadnu, da se ti ljudi ne osjećaju glupo i da im se na neki način i refundira ono što su u određenom vremenskom razdoblju unazad radili jer inače više neće uopće biti usluge osiguranja od potresa na tržištu jer će svatko računati ako dođe, ako bude takav potresa i nešto se dogodi onda će mi to država obnoviti što bi onda plaćali osiguranje. Dakle, oni koji su gradili bespravno su ispali nešto pametniji od onih koji su se držali pravila. To je nešto što mislim da u Hrvatskoj treba ipak, dakle oni ljudi koji se drže pravila ne bi trebali biti u lošoj poziciji od onih koji se ne drže pravila pa tako i ovdje. Naravno da postoje velike dileme oko omjera 60:20:20. Postoje velike dileme recimo priča o roku da će se u 30 dana potpisati ugovor za osnivanje ove ustanove to mi se čini da je instruktivni rok u zakonu. Dakle, 30 dan se neće ništa dogoditi ako se ugovor ne potpiše. Ima li novaca za obnovu u tolikoj mjeri? Bit će koliko bude. Dakle, mi ne znamo kakva nas jesen čeka, koliko novaca ima. Ali u svakom slučaju to treba biti jedan prioritet u onoj mjeri u kojoj treba biti prioritet Vlade, prioritet hrvatske politike da se dio onoga što je stradalo u ovom razornom potresu obnovi. Izražavajući sve dileme koje su ovdje napravljene, koje su ovdje izrečene želeći donijeti najbolje i najpravednije rješenje za one kojima će se nadoknaditi šteta kao i za one koji će platiti tu štetu nekom drugom a to su hrvatski građani odnosno hrvatski porezni obveznici.

Nema tu žara, ali svijesti ako to ne napravimo, da 6 mjeseci ne možemo uopće raspravljati o tom zakonu.

Uvaženi kolega Bauk, ja sam kao poduzetnik u Hrvatskoj imao više puta osjećaj da mi rastu one velike uši, ne samo ovom prigodom jer sam cijeli život se trudio plaćati upravo to osiguranje, nego i prigodom činjenica da sam uvijek poštivao zakone RH, plaćao sam poreze na vrijeme, a onda bi se dogodilo da bi se nekim neobjašnjivim odlukama Vlade opraštali ti porezi, onima koji su činili veliku štetu hrvatskom gospodarstvu. Međutim, slažem se s vama i s onim tko je rekao da život nije kao u knjigama i zato smo mi danas ovdje i zato raspravljamo i zato, vjerujem, možemo doći do kvalitetnih rješenja na boljitak hrvatskih građana, a posebice onih koji su najpotrebitiji. Tu treba biti oprezan i treba definitivno socijalni cenzus biti jedan od najvažnijih mjerila kada govorimo o ovom zakonu. Uvaženi zastupniče, moram priznati da se od 1. do 59. sekunde slažem s onim što ste rekli, neće to biti uvijek takav slučaj, ali ovdje se radi o tome. dakle prvo slažem se da oni koji poštuju zakone i žive i rade po pravilima se ne bi trebali osjećati loše kada zbog toga što jedan drugi dio ljudi to ne radi pa da se ne bi napravila još veća šteta, mora im se ponekad progledati kroz prste da se oni osjećaju loše, to je i ja sam dosta puta bio u takvoj situaciji. Drugo, što se tiče socijalnog cenzusa, apsolutno podržavam tu ideju jer naravno, nije svejedno hoće li radnik sa prosječnom plaćom iz svog poreza platiti nekome da on može prodati nekretninu u centru Zagreba koji mu je obnovila država, to isto nije neka velika fora.

Međutim, spomenuli ste jednu stvar, a to je građani RH plaćaju poticaje poljoprivrednicima, jasno mi je da nije tema, ali spomenuli ste, pa moram iskoristiti priliku i reći ne, građani RH ne plaćaju, iako bi trebali jer od kad smo ušli u EU poticaji koji se isplaćuju poljoprivredi si isključivo iz EU proračuna iako se Hrvatska obvezala isplatiti razliku do 100%-tne omotnice. Ona to ne čini, to je veliki problem i to naše poljoprivrednike čini nekonkurentnima. Ponavljam, ovo nije tema, ali želim iskoristiti priliku da se i to čuje. Zahvaljujem. Razumijem što govorite kolegice Vukovac. Ja sam ovo spomenuo u kontekstu da ovaj zakon ipak korisnici ovi zakona se nalaze u jednom malom dijelu Hrvatske i onda sam postavio pitanje sam sebi, trebaju li ljudi iz drugih dijelova Hrvatske to plaćati i onda sam se sjetio da postoje nekakve odredbe zakona koje se također, odnose na neke druge dijelove Hrvatske i gdje građani Zagreba također to plaćaju. Što se tiče ove vaše opaske, pa i europski novac je novac između ostalog, i hrvatskih građana.

Kolega Bauk, čini mi se da ste spomenuli ove ljude koji su samoinicijativno krenuli ili sam ja loše čuo koji su samoinicijativno krenuli već u obnovu svojih zgrada, stanova, kuća, a što da rade ljudi? Očigledno su imali dobro iskustvo s državom do sada pa su shvatili da će do donošenja zakona i njegove objave u Narodnim novinama proći 6 mjeseci. A onda ćemo ući u jesen, zimu, a zimi nema baš nekih velikih radova, skela i građevinskih poduhvata i onda će doći neko proljeće, znači otprilike godinu dana, znači još 6 mjeseci. Znači godinu dana će trebati državi da krene u ovu veliku akciju i zapravo sam danas jako, jako malo slušao o tome. Kolega Grčiću, govorio sam o ljudima koji su plaćali osiguranje od potresa i kojima je šteta nadoknađena sukladno polici koju su imali i da ti ljudi sada se osjećaju malo glupo jer su oni plaćali to vjerojatno godinama prije, a na kraju će imati isti učinak od toga kao oni koji uopće nisu plaćali. Što se tiče onih koji su sami krenuli popravljati jer nisu imali izbora, dakle mi možemo istaknuti samo primjer poplave i u Gunji kada je sa vlada 2014., 15. godine reagirala brže od Vlade i ipak se nešto tu napravilo i pomoglo ljudima. Prema tome, imamo već iskustava, treba primijeniti dobra iskustva, državni tajnik Uhlir je i tada bio u Ministarstvu graditeljstva, čini mi se, tako da on u tom smislu i može s dobrim iskustvima nam pomoći i vjerujem da možemo u drugom čitanju dobit jedan bolji zakon.

Dakle, danas ovdje više puta provlačila tematika dakle iz oporbe, iz pozicije, da li trebamo biti solidarni sa građanima Grada Zagreba. Ja dolazim iz Istre gdje svaki stanovnik Istre kada gledamo na godišnjoj razini uplaćuje gotovo 4.000 kuna viška u državni proračun, to je nekakvih milijardu kuna više. Za to smo od 2003. godine kad se počela graditi pulska bolnica mogli izgraditi 17 bolnica, ali unatoč tome svejedno smatram apsolutno da moramo biti solidarni sa građanima Grada Zagreba, da trebamo podržati ovaj zakon iako je manjkav u puno toga. Najveća manjkavost ovog zakona je zapravo što se tim zakonom neće definirati cijela financijska konstrukcija, neće se definirati nadzor provedbe ovog zakona. Iako su kolege tvrdile iz pozicije da će se taj fond za obnovu ovoga nadzirati u samom ugovoru o osnivanju nažalost mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru dobro znamo da ne možemo izravno i neposredno utjecati na podzakonske akte. Stoga dakle to je jedno od najvećih manjkavosti u samom zakonu, dakle što neće biti pravog nadzora ono što su kolege danas već govorile, dakle o netransparentnosti, tko provodi, na koji način, kako će se provoditi javna nabava, kako će se izabrati izvođači, kako će se izabrati stručni nadzor nad tim građenjem. Još k tome dakle dodala bih izjave novoizabrane ministrice Tramišak, ministrice regionalnog razvoja i fondova EU koja je u nacionalnom dnevniku prije nekoliko dana ustvrdila kako je Hrvatska evo povukla dobre poteze i pravovremeno smo se uspjeli prijaviti u fond za solidarnost, te da ćemo iz tog fonda dobiti 500 miliona EUR-a od čega 89 miliona EUR-a će ove godine biti samo za obnovu Grada Zagreba. Ono što se ja pitam, a vjerujem i dobar dio mojih kolega koji kao i ja već dugi niz godina rade dakle u povlačenju i provedbi sredstava i projekata dakle iz EU fondova, mene zanima kako i na koji način, s kojim kadrovima. Ne vjerujem u onaj mit, a vjerujem nit ostale moji kolege da će se naprosto taj novac netko doći sa helikopterom iznad Grada Zagreba i da će nam bacati 89 miliona EUR-a, stoga me zaista zanima na koji način i kako se to planira provesti. Također, sve su glasnija šuškanja iz redova Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a i u unutar samog Ministarstva graditeljstva kako će se novac planiran za energetsku obnovu višestambenih zgrada u iznosu od gotovo 150 miliona kuna i novac koji je planiran za energetsku obnovu zgrada javnog sektora u iznosu preko 300 miliona kuna, jedan poziv je trebao biti raspisan sa zaključkom 30.6., lipnja ove godine, a jedan je trebao biti raspisan u listopadu ove godine. Sve su dakle glasnija šuškanja kako se upravo taj novac planira uzeti potencijalnim korisnicima i uložiti u obnovu Grada Zagreba. Moram reći da s time nisam suglasna zbog toga što velika većina naših sugrađana, dakle putem svojih upravitelja zgrada i oni sami već su u velikoj i visokoj dakle razini provedbe tih projekata pa moram reći da ću biti glasno protiv toga da se novac za energetsku obnovu Gradu Zagreba, da se novac za energetsku obnovu višestambenih zgrada i zgrada javnog sektora pretoči u obnovu Grada Zagreba jer kao što je rekao i sam premijer Plenković, a i novoizabrana ministrica novca ima na pretek, pa evo zato je ne vidim nikakvu potrebu da se uzima novac za energetsku obnovu Grada Zagreba. Imamo i na vaše izlaganje jednu repliku poštovane zastupnice Vesne Nađ. Kolegice Radolović rekli ste da ne možemo utjecati na provedbene akte. Točno je, Člankom 57. navedeno je da će Vlada ugovore iz Članka 37. stavka 3. ovog zakona sklopit u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona. Što ako gospodin Milan Bandić kao gradonačelnik u svom stilu bude ucjenjivao i ne bude sklopljen ugovor u 30 dana, što će se desiti, ništa se

Nisam htjela direktno prozivati gospodina gradonačelnika kako nisam iz Zagreba i htjela sam to ispoštovati, međutim također moram reći da je novoizabrana ministrica Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU evo lijepo najavila da kako smo povukli novce za obnovu koji se dogodio zbog potresa da ih isto tako vrlo lako možemo povući dakle za saniranje poplava. Da se nešto razumijemo i da razgraničimo dvije stvari dakle, ove poplave koje su se dogodile neki dan u Zagrebu smatram dakle direktno odgovornim gospodina gradonačelnika Bandića zbog toga što građani Grada Zagreba uredno plaćaju naknadu za slivne vode u sklopu koje su se dakle trebali i očistiti slivnici, a dakle izvidima na terenu se jasno vidlo da se ti slivnici nisu očistili, dakle ovo je bila nekakva prirodna nepogoda na koju se direktno moglo utjecati, a to se nije učinilo.

Poštovane uvažene kolegice i kolege zastupnici evo budući da mi danas ovdje imamo čitanje i to prvo ovog prijedloga zakona koji u svojem nazivu spominje ne samo Grad Zagreb o kojem naravno kao glavnom gradu naše domovine i najviše pripovijedamo, spominje i Zagrebačku županiju, ali spominje i eto Krapinsko-zagorsku županiju. Pa evo ja bum vam sad nekaj rekel malo i u njihovo ime svima vama drage kolegice i kolege. Dakle i Krapinsko-zagorska županija naročito onaj njen podsljemenski dio pretrpjela je, ispričavam se, znatne štete i oštećenja tijekom ovog katastrofalnog potresa, najveće su štete na području općina Gornja Stubica i Stubičke Toplice, nešto nažalost i u Mariji Bistrici tj. u općini Marija Bistrica, dok su izuzetno velike štete u naseljima Slani Potok i u selima Donja Podgora i Karivaroš. Ispričavam se još jednom, trema očigledno čini svoje. Dakle, po službenim podacima šteta prelazi iznos od 30 milijuna kuna ali to je vjerujem samo tek početni iznos. Po nekakvim brojkama u Krapinsko-zagorskoj županiji oštećeno je 409 zgrada, a ponajviše se tu radi o obiteljskim kućama, 53 su proglašene privremeno neupotrebljive, a 28 obitelji moralo je biti iseljeno iz svojih domova, dakle trenutno se nalaze smješteni u bungalovima na području Termi Jezerčica i eto ja bi želio ovdje reći nekoliko stvari u njihovo ime iako je lijepo bilo danas slušati o činjenici da smo socijalna država, da smo osjetljivi i da možemo, znamo i hoćemo pomoći jedni drugima, a dokazalo se stvarno da smo mi Hrvati eto najjači kada je najteže, pa bi vam zato eto želio skrenuti pažnju na činjenicu da u tim selima, podsljemenskim selima sa zagorske strane ljudi žive poprilično teško, naročito eto otkad je i ova kriza uzrokovana covidom ugasila ili u potpunosti onemogućila rad njihovih OPG-ova, onda je još došao i taj nesretni potres, dakle ljudima su kuće gotovo u potpunosti uništene, posla i ovako nema, OPG-ovi su, znamo sami zbog kakve i čije politike, dovedeni na rub propasti, ali vjerujem da je to tema za neku drugu raspravu. Ovdje u Zagrebu, često eto spominjemo Zagreb i govorimo o tome treba li državnim novcem popraviti ili sanirati nečije privatno vlasništvo. Gledajte, ovdje u ovom gradu, znamo i sami o njegovom centru, mnogi su ili dobili stanove po političkim linijama, kupili ih po niskim cijenama ili ih otkupili, ali u Krapinsko-zagorskoj županiji žive ljudi koji su svoje kuće izgradili svojim rukama na svojem zemljištu, neki su ih gradili godinama, neki i desetljećima. Pa eto ja bi predložio, budući da je prvo čitanje, da stavimo i jedan imovinski cenzus ovdje jer vjerujem da u Krapinsko-zagorskoj županiji ima ljudi kojima i tih 20% sudjelovanja u troškovima predstavlja apsolutno nemoguć iznos, dakle razmislimo molim vas lijepo o tome. Naime, evo i u prijedlogu zakona u čl. 5. st. 1. stoji da su sredstva iz državnog proračuna, proračuna Zagreba odnosno spomenutih županija, a spominju se i sredstva iz drugih izvora pribavljenih sukladno posebnim propisima i drugim oblicima financiranja. Pa eto, predložio bi da svi mi porazmislimo koja bi to mogla biti sredstva financiranja koja bi obiteljima slabijeg imovinskog stanja, kako u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a posebno u Krapinsko-zagorskoj omogućilo da im se obiteljske kuće obnove i da ponovno žive život dostojan čovjeka u možda i 100%-tnom trošku odnosno sudjelovanju državnog proračuna ili županijskih sredstava. Naravno, znamo i sami da je kod nas korupcija jako, jako, jako prisutna i da se svi jako vole tu uglaviti, pa bi zato predložio da se u zakonsku regulativu ugradi i obveza objavljivanja financijskih planova i naravno utrošenih sredstava iz proračuna, a na čelo institucije koja bi se po mogućnosti i mogla, je li, stvoriti, koja bi pratila transparentnost takvog trošenja novca poreznih obveznika, postavi osoba ili osobe iz oporbe jer znamo da je naravno jako lijepo uzeti puno novaca od države koja vrlo često te novce daje baš i ne brinući previše o njima, eto. Nadam se da ćemo to uspjeti svi zajedno napraviti, hoćemo li na taj način derogirati Zakon o javnoj nabavi, pa potaknuti novu epizodu korupcije, razmislite i o tome. I eto za kraj samo rekao bi da je i nažalost Krapinsko-zagorska županija mjesto gdje ima jako puno starih ljudi, možda da razmislimo da im pružimo i neku savjetodavnu funkciju kroz neko tijelo jer pretpostavljam da će i papirologija kako bi ju nazvali za takav jedan projekt biti vrlo zahtjevna.

Dozvolite mi prvenstveno samo kratku digresiju na uvodno predavanje našeg premijera koje smo, kojem sam postavio repliku, ali naravno kao uobičajeno nisam dobio, ne ja nego općenito iz oporbe niti jedan odgovor. Dakle, ako se možete sjetiti on je uvodno govorio o svim dometima svoje vlade i svog ključnog strateškog partnera koji se zove Milan Bandić. Ključne riječi koje govorimo već nekoliko godina je HDZ i Bandić su u sinergiji i ne daj Bože da ponovno interferiraju, a znate šta je interferencija iz fizike, možda je upravo ta interferencija i dijelom doprinijela, doprinijela našem potresu. Ono što je ključno značajka prve vlade Andreja Plenkovića su propuštene prigode, propuštene prilike. Okej, narod im je to aboliro, narod je uz minimalnu izlaznost dao njima 66 mandata, ali ključna prigoda, kolega Ćelić će se sa mnom složit, vidim daje repliku, je 245 milijuna EUR-a koji su iz Europskih fondova bili namijenjeni RH, između ostalog za smanjivanje rizika od katastrofa. Po javno dostupnim podacima iskoristili su nepuna 2%, to je moje pitanje premijeru. Kolega Troskot je raširio priču na istome tragu, pa to je sigurnost, to je sigurnost RH 21. stoljeća. Epidemija i pandemija, potresi i klizišta, poplave, onečišćenja mora, zastranjenje vode, to svaka normalna država, osobito zapadne demokracije kojoj pripada i RH, stavlja u svoje programe, povlači sredstva i naravno na taj način prevenira razvoj. Stoga je bilo pitanje da li se uistinu netko iz Grada Zagreba Milan Bandić ili Andrej Plenković osjeća za ovu poplavu koja se desila odnosno posljedice poplave, pa spojite to, potres, poplava.

Nema potpredsjednika našeg sabora, ali sam ga maloprije naglasio, potpredsjednika Antu Sanadera, predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice. Pozicija, Hrvatska vatrogasna zajednica je mogla povući kao i HGSS koji je povukao, Hrvatska gorska služba spašavanja, su mogli povući stotine tisuća i milijune EUR-a, povukli nula i onda naš premijer odgovara svima nama slijedeće, država postoji s razlogom.

To je bilo moje pitanje, o sigurnosti urbanih rizika 21. stoljeća, ne nekih drugih ugroza, nego urbanih rizika 21. stoljeća za koja su postojala i sredstva a nisu iskorištena ništa. Ponovit ću još jednom požar, poplave. Citirat ću ponovo premijera: „Ovo je bio potres bez presedana“

Rekao je sada za Zagreb bila je poplava bez presedana. Ali sve se to poštovane kolegice i kolege moglo prevenirati. I stoga još jedanput stvarno, tu je državni tajnik, imat ćete potporu za sve ali počnite raditi. To je ključno. Ovo je druga prigoda dobili ste, ne valja se vraćati u prošlost. Tko god mene zna, poznaje da se ne vraćam u prošlost jer prošlost se ne može promijeniti ali iz prošlosti možemo naučiti. Imali ste cijeli niz prigoda. Evo, došao je potpredsjednik naš koji je od 245 milijuna eura vjerojatno iskoristio jedan promil eura Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. Dakle, ključno je zašto taj novac nije iskorišten. Da li je time došlo do ugroze nacionalne sigurnosti u širem smislu riječi? Ne od unutarnjih i vanjskih neprijatelja da se ne vraćamo u neka mračna vremena. Hvala vam lijepa. Prva je poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Ostojić od vas sam više očekivao u pojedinačnoj raspravi o ovome zakonu. Za vas je evidentno gospodin Milan Bandić trajna frustracija. Vi stalno preispitujete koalicijski odnos HDZ-a i stranke Milana Bandića i ne samo vi, nego i ostale kolege iz SDP-a Grada Zagreba. Dobronamjerno vam savjetujem nemojte se skrivati iza kandidata iz druge stranke. Predložite kandidata za gradonačelnika na idućim izborima iz redova SDP-a. HDZ-e nije Milan Bandić.

Znam za brain gut axis osovinu koja nas nosi, ali ne ufam se tako govoriti u ovome Saboru. Vi ste u koaliciji sa Bandićem HDZ-e već godinama, vi i vaš mentor gospodin Andrija Mikulić, nemojte se toga sramiti i gospodin potpredsjednik Sabora kako se zvao, već ste vi njega zaboravili, Brkić mislim da ima neki nadimak. Prema tome, što se tiče Milana Bandića ok ja imam zadovoljštinu. Dobio sam 7 puta više od njega preferencijalnih glasova i to je to.

Znači 30 milijuna kuna smo povukli za nabavku 3 tisuće radio uređaja, 210 milijuna eura smo povukli za 95 vatrogasnih vozila velikih i evo 7 milijuna eura smo sada prekogranične suradnje povukli za vatrogasni centar, plus socijalni fond gdje smo povukli 100 milijuna.

Visoko vjerojatno ste u pravu ali ja sam govorio o 245 milijuna eura kao fond za smanjenje rizika od katastrofa o tome govorim. Ne o ovim drugima kohezijskim fondovima. Primjerice ministar Horvat je mogao povući znate za što kolega Sanader? Za industrijske nesreće. To je urbani rizik. Ponovit ću oslanjivanje vode, onečišćenje mora, za održivi razvoj, zaštitu okoliša i slične stvari nismo povukli dovoljno i posljedice se sada vide. Ali ponovit ću, to su propuštene prigode.

Kolegice i kolege, poštovani građani narode hrvatski raspravljamo o lex specijalcu o Zakonu o obnovi Zagreba o kojemu se treba raspravljati. Hrvatski narod j e uvijek bio solidaran, human u brojnim nepogodama i ugrozama i ja bih sa ovog mjesta prije svega pohvalio one koji daju najveći doprinos našoj sigurnosti, našoj nacionalnoj sigurnosti a također sigurnosti od ugroza to je hrvatskom vojniku, Hrvatskoj vojsci koja se dokazala u to vrijeme pravovremenim i brzim akcijama kao i u vrijeme Domovinskoga rata i činjenica da je hrvatski vojnik i ovaj put bio onaj koji je pokazao brzinu i snagu uz hrvatske vatrogasce naravno, policajce, medicinsko osoblje, sve ono što je bilo civilnu zaštitu i to je način na koji moramo funkcionirati i na koji način moramo gledati.

Međutim, ove ugroze govore kako trebamo čuvati nacionalnu sigurnost. Naravno, kada govorimo o Gradu Zagrebu ja kada dođem u Zagreb iz svoje Dalmatinske zagore onda me ova svjetla tvarno zabljesnu, međutim trebamo biti solidarni. Ali trebamo kazati Grad Zagreb sjećam se donirao sve i svašta svakome, da bi se pokupio koji politički poen, zbog toga što je država centralizirana i šta je sav novac ostajao u Zagrebu, od institucija Vlade tj. ministarstava ove Vlade tako da su ruralni krajevi dvije trećine Hrvatske prazni. Čovjek ima brojnu obitelj, ne radi supruga ni on i naravno ne more se riješiti taj problem jer mu je kuća ugrožena zato što je privatno zemljište, sirotinja. Kada donosimo zakon onda trebamo gledati širu sliku, znamo ovo što se dogodilo u Zagrebu da tribamo biti solidarni, ali također moramo biti solidarni od Slavonije do Dubrovnika, od Prevlake do Vukovara. Zbog čega? zbog toga šta određene ugroze koje se dogode u Dalmaciji kao što je požar bio, kao elementarna nepogoda puno teže se rješaju stvari na tim područjima, ja bih volio da je drugačije. Imamo tako probleme, kolege prije mene je spominjao ekološke katastrofe, vidimo da je u Hrvatskoj za vrijeme ove stožerokracije moramo čuvati zdravlje, evo kroz moj Sinj otvoreno je iđu fekalije gradom, imamo čak i novac namjenski, ali Hrvatske vode nije briga ni za kanale, je da je javna nabava u biti pokazala da je podcijenjen troškovnik za izvođenje tih radova, ali u sred grada gdje je vrtić, gdje je škola, gdje je hotel u sred grada Sinja otvorena kanalizacija i ulazi ravno u Cetinu. Gdje su tu Hrvatske vode? Pa se pitamo što rade te institucije gdje građani plaćaju milijarde kao što su Hrvatske vode. Neka kažu koliko su kanala očistili. U mom selu u Cetinskoj krajini vrlo malo čiste, a građanima uredno šalju račune, ako ne plaćaju ovršuju. Ja nisam vidio, doduše naplate to nekakvi koncesionari ili sve ko ne u biti ali vrlo malo se radi, mi smo u provedbi zakazali. Mi moramo raditi isključivo da oni šta građani ih plaćaju bilo kroz račune, bilo kroz poreze da odrađuju svoj posao. Ušli smo u NATO, ušli smo u EU mi smo imali staru Strategiju nacionalne sigurnosti. Pa mi od dječjega vrtića moramo djecu učiti kako se obraniti od određenih ugroza, a neka nam se pojavi određena ugroza da nametnuta tijela prisilno kažu da saborski zastupnik može glasat ovdje ako je u samoizolaciji, a poljoprivrednik koji gnoji svoju njivu 3km nikoga nema oko njega, njemu iđe kazna od 8.000 kuna bez obzira što se nema s čime prehraniti.

Direktor Hrvatskih voda je u Slavoniji, a ovaj iz HNS-a je dolje, a treći im je Bandić što kaže Ćorić. I sad Bandić kaže danas da će tužiti te iste Hrvatske vode da su mu ukrali 450 milijuna kuna. Raspala se koalicija ko rakova djeca, zaboravljaju na mentore i slične stvari. Kolega Bulj, bolest bilja, bolest životinja, afrička kako se zove ova kuga, to su sve ugroze 21. stoljeća nije pitanje samo vojske. Živimo u vremenu globalizacije gdje naprosto zahvaljujući infrastrukturi postoje potpuno druge ugroze, a to je danas covid.

Pa ja mislim da je središte problema u biti što oni koji bi trebali raditi svoj posao mi saborski zastupnici smo slijedom logike i izloženi, međutim direktori Hrvatski voda, agencija, ovih agencija, onih agencija, ne zna im se broj koliko agencija meni se čini 20-ak milijardi kuna pozoblju novca, ne znamo koliko prostora koriste sada iselit te ljude, mogli bi privremeno riješiti sve ove ljude koji su sada ostali bez krova nad glavom i u Zagrebu i u drugim krajevima. Ali je činjenica na koju moramo posvetiti se znači da usmjerimo, da maknemo unutar uprava ključnih ljudi te stranačke iskaznice jel je vidljivo da je ovaj stožer ispolitiziran sad trenutno i to je ono što najviše boli naše ljude i to je ono zbog čega imamo danas ovoliki broj iseljenih mladih Hrvata koji su mogli raditi u RH, to je ključ problema.

Vi ste i u prošlom sazivu mandata bili na neki način pučki tribun, uvijek ste pozivali na pravednost i to je dobro.

Tako i ovdje ta solidarnost koja bi trebala biti danas na djelu i koja je u većini rasprava sadržana. Ona zapravo čini jednu povezanost i međusobno zajedništvo ljudi koji su unesrećeni i društva kao takvoga. U Hrvatskoj je došlo do problema zbog toga što se je izgubila solidarnost i što se učilo svoju djecu, ako je netko u problemu, npr. ako jedna tvornica propadne, nije bilo čak ni sindikalne solidarnosti, dok je propadala tvornica Dalmatinka u Sinju, dok su radnice štrajkale, drugi su sa strane gledali i čuvali svoj posao. Znači mi smo izgubili tu osnovnu ljudsku solidarnost koju je hrvatski narod ipak pokazao ugrozama. Hrvatski narod, kad su najveće ugroze, kad je bio Domovinski rat, svi smo bili zajedno, bez obzira bili kršćani, mali, veliki, bili agnostici, atei .../nerazumljivo/... to je nebitno, najmanje bitno bilo je ne znam koje vjere, ja mislim da je bitno da ta solidarnost bude dobro usmjerena, a da državne institucije rade svoj posao i da se odmalena uči, u biti implementira Strategija nacionalne sigurnosti, obrane od bilo kakve ugroze.

Kolega Bulj, replika, zaboravili ste da u toj teškoj nesreći koja je zadesila grad Zagreb su puno pomogli i momci Bad Blue Boysi, iako ja pripadam drugoj navijačkoj skupini, rođeni sam Riječanin, ne smijemo zaboraviti njihov doprinos i budući da ste spomenuli fekalije, da 'prostite, mene su ovdje poslali prvenstveno građani Istre i Kvarnera, ogromno trpi Raša gdje u doslovnom smislu, Anka se zove gđa., želim da je zapamtite, ja ću itekako govoriti o ovoj temi, 30 m od kuće gdje živi sa svojom obitelji u otvorenom kanalu, to je priča prema kolegama IDS-a, ali pitat ću ja njih otvoreno, mnoga pitanja ću im postavljati teču fekalije, povučena su sredstva iz EU fonda i niz drugih stvari, ali to ćemo sve dovesti ovdje u pitanje na ovom mjestu.

Meni je žao što oni u svečanim ložama, koji glume ukravaćeni pod svjetlima reflektora dok se nazdravljaju šampanjcima, zbog čega se oni tako ne iskažu u tim trenucima jer jednostavno i te skupine se mogu usmjeriti u nacionalnu sigurnost, u sigurnost naših građana jer tim ljudima trebamo dati na važnosti, a ne ih podcjenjivati iz svečanih loža gdje se nazdravlja uz obor, gdje se ide oborita riba i ne znam šta i nazdravlja se uz najbolje šampanjac i najbolja vina. Dobar dan, lijep pozdrav svima i prije svega, slažem se s kolegom Buljom da nažalost i velike nepogode, ali i velike pobjede ujedine ovu zemlju i sve građane ove zemlje i zato moram reći da mi je malo žao da je ovaj zakon došao 4 mjeseca nakon samoga potresa. Možda smo mogli neke stvari napraviti prije, bez obzira na pripremu za izbore, a možda se moglo malo i sačekati na raščišćavanje koalicijskih odnosa sa kolegom Bandićem koji evidentno postoje. Bez obzira kako pričali ili kao o tome raspravljali ili u kojem smjeru farbali. Da se izgubilo previše vremena govori i podosta rasprava od predstavnika Vlade koji su danas bili ovdje. Mi ih danas još nemamo jasno postavljene hodograme, nemamo jasno postavljenu strukturu i nisam siguran da ni nakon što donesemo zakon ćemo moći ljudima reći i u Krapinsko-zagorskoj i u Zagrebačkoj županiji i u Gradu Zagrebu, tada i tada ćete se useliti nazad u svoje stanove. Ono što bih svakako volio posebno dodati i reći je da unatoč tome što ne postoji jasna institucionalna podrška, a o tome pričam kao gradonačelnik i mogu reći da sustav civilne zaštite u RH nije posložen na adekvatan način. Još jedanput moramo zahvaliti i našim vatrogascima i policiji i vojsci i zdravstvenim djelatnicima koji su doista u ovoj krizi odradili velik, ogroman posao. Ono što me veseli iz rasprava premijera Plenkovića je najava da će se dati jako puno truda da se nađe konsenzus oko ovog zakona i mislim da je to doista jedan dobar put jer ovim zakonom pokazujemo svoju solidarnost, pokazujemo koliko smo spremni doista zajedno zaboraviti na političke boje i donijeti zakon do kojeg nas je dovela prirodna nepogoda, pokazati ljudima da su sve saborske stranke, svi saborski zastupnici, i vladajući i oporba, spremni puhati u isti rog i zaštiti građane koji su se našli na ulici, koji su se našli u prognaništvu, velika većina, najveća većina ne svojom krivnjom. Ono što bih volio apelirati kroz daljnju raspravu o ovom zakonu kojeg smo i rekli da podržavamo na prvom čitanju je da vidimo kako da dođemo do transparentnog modela i javne nabave i izbora onih koji će raditi na samom projektu jer nam se ne smije dogoditi da opet imamo raspravu za godinu, dvije, 3 dana kako su nečiji kumovi, građevinari, gradili i kako su ostali repovi za nečega što mora biti pokazano kao ruka pomoći našim sugrađankama i sugrađanima. Isto tako, naravno, nekoliko puta je spomenuti socijalni cenzus, mislim da tu isto trebamo imati jasne kriterije kako ćemo pomoći ljudima jer ne bi doista bilo fer da se dogodi da neka baka u Krapinsko-zagorskoj županiji je na ulici, dok mi na brzinu idemo graditi nazad stanove banaka i velikih institucija u centru grada Zagreba. Tu mora postojati jedna jasna socijalna komponenta kako i kojim tempom i kojim redoslijedom će se obnavljati domovi onih koji su se našli u ovoj nemiloj situaciji. I ono posljednje što bih volio napomenuti i reći je da, ovo je prilika koja možda nekad je i pokazatelj poruka koje nam priroda šalje i mislim da ima dovoljno pameti u Hrvatskoj i na arhitektonskom fakultetu, fakultetima, i na građevinskim fakultetima, naravno i ljudima koji su jako uspješni u svojim karijerama u privatnom sektoru. Ovu situaciju trebamo prihvatiti kao nešto što nam omogućava da grad Zagreb dignemo i stvorimo kao jednu europsku metropolu za 21. stoljeće. Može se napraviti i novih zahvata u prostoru i ova poplava pokazuje da su potrebni zahvati i u komunalnoj infrastrukturi, ali sigurno je kao što je kriza u 19. stoljeću kolere promijenila dramatično Pariz, kao što se Zagreb mijenja u 19. stoljeću da možda ovu situaciju trebamo shvatiti kao veliku šansu za promjenu u životu, funkcioniranju pa i u samom stilu života u Gradu Zagrebu koji je centra i metropola RH.

Prva će biti poštovane zastupnice Dalije Orešković. Napokon smo čuli u jednom od izlaganja jednu ključnu informaciju, jedno ključno pitanje, da ne znamo kakvo je stanje financija u Gradu Zagrebu. Svi pretpostavljamo da se Zagreb nalazi u financijskom glibu. No bez problema smo predložili omjer sufinanciranja od strane Grada Zagreba. Također, tijekom dana sam slušala nekoliko replika na pojedinačna izlaganja gotovo ping pong s jedne i s druge strane sabornice čiji je problem Milan Bandić i tko je sve opterećen s njegovim korupcijskim aferama. Pa drage kolege i kolegice sa korupcijskim aferama Milana Bandića opterećeni smo svi mi, kako građani Grada Zagreba tako i čitave Hrvatske. I ne treba zaboraviti da će se obnova obavljati na njegovom domaćem terenu. Prema tome, ukoliko prije sve ne raščistimo ovaj problem nećemo obnoviti niti jednu jedinu ciglu nego ćemo ponovo imati jedan te isti kamen spoticanja. Prema tome, paralelno, a možda čak i prije upuštanja u provedbu ovog zakona [[Upadica: Hvala.]] trebamo riješiti ono [[Upadica: Hvala lijepa.]] što je do problema i dovelo. Zakoni o fiskalnoj odgovornosti u RH pogotovo koji se tiču jedinica lokalne i regionalne samouprave su više nego jasni samo je pitanje da li će postojati politička volja i snaga da se netko s njima ozbiljno pozabavi. Dakle, netko bi trebao podvući crtu, napraviti reviziju financija i poslovanja Grada Zagreba, izmjeriti stanje zaduženosti, vidjeti koji je izvorni prihod proračuna i nakon toga ćemo svi imati jasnu sliku. Nije to nikakva tabula rasa to je nešto što već u zakonima postoji kao što pričamo o jedinicama lokalne samouprave jako lako možemo vidjeti koliko nam općina, gradova i županija treba jer svi oni koji prolaze 20% plaćaju izvornim prihodima ne bi ni smjeli biti općina, grad ili županija, a imamo jako puno i takvih primjera. Pitanje je samo da li ćemo se držati zakona koje već danas i imamo.

Mislim da smo napokon na osnovu ove Covid infekcije shvatili u principu koliko ta civilna zaštita vrijedi.

Kolega Jakšić, nije svrha da svi pušemo u isti rog, svrha je da imamo dobrog dirigenta, da svatko svira svoj instrument, da svatko svira svoj instrument da to bude jedna fina glazba i da pomognemo građanima Zagreba. Ako svi pušemo u isti rog tu je potpredsjednik sabora, on najbolje zna, ništa od toga, neće biti glazbe, neće biti ničega ili kao što kaže ona stara narodna ako svi razmišljamo na isti način onda vjerujte kolega Jakšić netko apsolutno ne razmišlja, a ovdje smo da razmišljamo, da suprotstavljamo argumente i da iznjedrimo što je moguće bolji zakon. Dobro, potpredsjednik Škoro i ja ćemo se zbog kontinenta držati tambura, a vama ćemo ostaviti neke druge instrumente s obzirom na vaše porijeklo, ali ono što mi puno pričamo o civilnoj zaštiti i onom što moram naglasiti iz osobnog iskustva vođenja grada definitivno je da nije napravljeno dovoljno i da nismo institucionalno posložili tu priču. Sustav civilne zaštite funkcionira na način da 112 prespaja dal na gradonačelnika, dal na dogradonačelnicu, dal na zapovjedništvo javne vatrogasne profesionalne postrojbe i vele vam imate tu i tu takav problem. Doista moram reći uslijed korona krize pogotovo kad je bio lockdown kad se trebalo paziti koliko se mladih ljudi okuplja na otvorenim prostorima da nismo imali dobrovoljne vatrogasce u vatrogasnoj zajednici grada, da nismo imali javnu vatrogasnu postrojbu mi ne bi čak uspjeli ni iskontrolirati sve one mjere koje su se od nas tražile.

Kolegice i kolege ova današnja rasprava zasigurno izaziva veliki interes javnosti, posebno veliki interes svih onih građanki i građana Krapinso-zagorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba kojima je stradao dom tijekom razornog potresa 22. ožujka ove godine. Od tada do realizacije ovog zakona proći će najmanje 5 mjeseci, a građani imaju velika očekivanja od svih nas. Od sabora i od Vlade jer s pravom očekuju od države da im pomogne u rješavanju životnih i egzistencijalnih pitanja koje su ne njihovom krivnjom nastala nakon potresa. Zakon pozdravljam, podržat ću ga, ali se nadam da će do drugog čitanja predlagatelj odnosno predlagateljica uvažiti one konstruktivne primjedbe koje će doprinijeti da nužna obnova nakon potresa bude prilika za skok, za iskorak u poboljšanju kvalitete života građanki i građana prvenstveno u Zagrebu, a potom u Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji. Ovaj zakon treba postati prilika za veliku obnovu kulturno povijesne jezgre Grada Zagreba i njihovo urbano poboljšanje, nove zahvate u prostoru i interpelacije među objektima. Mislim da istovremeno ova obnova ne smije biti taoc nikakvih ograničenja, ali da ona mora biti provođena temeljem stručne podloge i potpuno transparentno u suradnji sa zainteresiranim dionicima. Odmah ću reći da su već do sada mnogi vrsni stručnjaci, urbanisti i arhitekti kroz javnu raspravu ponudili niz rješenja koja su primjenjiva u obnovi Grada Zagreba, a koja bitno poboljšavaju vizualni i funkcionalni identitet grada. Poslušajmo ih kada ukazuju na niz neiskorištenih potencijala velikih zatvorenih, ali i zapuštenih dvorišnih prostora među stambenim objektima u donjem gradu koji bi mogli postati prostor interpolacije polu ukopanih garaža na kojima bi nikle oaze za djecu i mlade primjerice. Tako bismo djelomično riješili i pitanje problema prometa u mirovanju u Gradu Zagrebu koji je slično kao i u većim europskim gradovima svakim danom sve složeniji. U ovom osjetljivom trenutku urbanisti prepoznaju tu novu priliku i za planski i infrastrukturni razvoj Zagreba jer postoje u gradskom središtu dovoljno veliki neiskorišteni građevinski prostori na kojima bi se mogao paralelno stvoriti novi moderan grad u gradu po mjeri 21. stoljeća. Nadalje, puno je objekata u gradu na kojima se obnavljaju ovojnice odnosno fasade ili krov temeljem drugih programa, najčešće energetske obnove ili su već odobrena sufinanciranja vlasnicima kulturnog dobra za korištenje sredstava spomeničke rente i provođenje zaštitnih radova i mjera. Mislim da bi bilo dobro, da ne kažem racionalno predvidjeti korištenje operativne infrastrukture i objedinjavanje radova koji se ne odnose samo na konstruktivnu obnovu objekata, kako to predviđa ovaj zakon. Odgovornost za elementarnu nepogodu ne možemo predbacivati nikome, moramo konstatirati da potres, njegovu pojavnost, snagu i razornost djelovanja nije moguće predvidjeti i na taj način preliminarno spriječiti žrtve i štetu. Sreća u nesreći je što nas je sve zajedno potres zatekao doslovno na spavanju, u nedjeljno jutro kada je poslovna, prometna i svaka druga aktivnost u centru grada bila na minimumu i vjerujem da je to glavni razlog što ne bilježimo veće žrtve. No, žrtva je ogromna, u potresu je izgubljen jedan mladi život i to nikad ne smijemo zaboravit. Nakon zagrebačkog potresa 22. ožujka zaprimljeno je preko 42 000 prijava i zahtjeva za pregledom zgrada i stanova na kojima postoje oštećenja. Procjenjuje se da se radi ukupno oko 24 000 zgrada. Gotovo sve zgrade u središtu Zagreba, posebice na području gornjeg i donjeg grada, ali i mnoge u širem gradskom području zidane su konstrukcije iz razdoblja 18., 19. ili 20. stoljeća. Od više od 13 300 zgrada u zaštićenoj povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba upisano je u registar kulturnih dobara RH oštećena je polovina. Kako su oštećenja prijavljena na više od 24 000 zgrada, pred stručnjacima je izrazito dugoročno razdoblje utvrđivanja njihove otpornosti, projektiranja obnove i pojačanja. Nadam se da ćemo u skorom vremenu imati konačan prijedlog ovog zakona na drugom čitanju i da ćemo za dobrobit obnove Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije učiniti ovaj zakon puno boljim.

Prije svega kao Slavonka, dakle kao osoba koja nije stalni žitelj Grada Zagreba želim izraziti suosjećanje svima kojima je unazad nekoliko mjeseci bila ugrožena egzistencija, što uslijed potresa, što uslijed poplava, što uslijed niza drugih događaja koji remete miran život čovjeku poput požara, onečišćenja zraka i slično. Uvažavajući činjenicu kao i potrebu da se novi Zakon o obnovi donese žurno i usmjeri u organizaciju pravednog i socijalno uravnoteženog sufinanciranja mišljenja sam kako se ipak trebalo pristupiti izradi prethodne procijene učinaka zakona i to iz razloga jer je evidentan utjecaj primjene zakona na rad i tržište rada, utjecaj na zaštitu okoliša, pa i na zaštitu ljudskih prava. Izradom prethodne procijene dobili bismo dalekosežniji pregled učinaka i efekata koje će primjena ovoga zakona prouzročiti. Vjerujem kako bi izradom prethodne procijene bilo daleko manje odbijenih prijedloga struke unutar postupka e-savjetovanja. Od ukupno 389 komentara koje su najvećim dijelom dala strukovna udruženja i institucije poput Društva arhitekata, Hrvatske komore arhitekata, Udruženja hrvatskih arhitekata, Arhitektonski fakultet, Hrvatski inženjerski savez, Društvo građevinskih inženjera itd., itd. Tek 20-tak posto tih komentara je uvaženo dok je veliki broj komentara ipak odbijen ili je odbijen kroz opasku „primljeno na znanje“ Inače ova opaska osobno smatram ne znači ništa jer uz takve opaske trebalo bi jasno biti navedeno hoće li se prijedlog uvažiti ili ne uz obrazloženje zašto je odlučeno onako kako je odlučeno. Kako ćemo u budućnosti razvijati socijalni dijalog između državnih institucija i struke ukoliko se praksa zatvaranja ministarstava prema struci i dalje nastavi? Vjerujem da se struka nakon što su se doista potrudili, odvojili vrijeme, dali svoj sud, svoj prijedlog, nažalost ipak osjeća poniženo. Da se primijetiti kako je bilo kvalitetnih prijedloga, no ipak odbijenih, vezanih primjerice uz dizalice topline kao suvremenije, ekološki, ekološki prihvatljiviji i u konačnici jeftiniji model grijanja kućanstva. Ugradnjom takvih rješenja smanjuje se udio fosilnih goriva, povećava udio obnovljivih izvora energije, povećava energetska učinkovitost. Potrebno je inzistirati na cjelovitoj obnovi, a ne samo na konstrukcijskoj, te bi zakon trebao stimulirati građane na cjelovitu obnovu, dakle i konstrukcijsku i protupožarnu i energetsku i druge. U suprotnom dogodit će se da se situacija na zgradama, da se zgrade konstruktivno poprave, ali neće biti uporabljive jer nema sredstava za ostale radove. Na taj način izgubit ćemo stanovnike, a i vlasnici se neće odlučivati na obnovu. Unutar odredbi zakona izostalo je i reguliranje odvoza građevinskog otpada, nadam se da će se i o tome povesti računa, te da, jel je građevinski otpad zapravo nova sirovina i vjerujem da se neće događati da završava po sesvetskim šumama. Za kraj mog izlaganja želim samo podsjetiti sve one koji sudjeluju u izradi zakonskih rješenja kao što je ovaj predloženi Zakon o obnovi da su još uvijek svježa gorka iskustva koja je doživjela Posavina, gdje je poplava mnogim obiteljima oduzela domove. Tada je izgrađen i u ovom Domu izglasan zakon, zakonski prijedlog koji je mnoge upravo ostavio bez krova nad glavom. Meni su osobno pisali pojedinci koji su samo zato jer su bili na privremenom radu u Zagrebu gdje su jasno prijavili svoj boravak ostali bez obiteljske kuće primjerice u Gunji jer je zakon rekao da pravo na obnovu nemaju. Unatoč dobroj namjeri predlagatelja Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom nadam se da se ovaj zakon u primjeni neće pokazati manjkavim i neće biti nepošten prema građanima kao što su to mnogi zakoni do sada ipak bili. Za kraj ću samo pročitati komentar jedne gospođe koja je starosjedioc Grada Zagreba koja kaže da se boji da će predloženi zakon ipak izostati, izostat će rješavanje suvlasništva, izostat će neplaćanje pričuve, izostat će rješavanje svih onih sporova koji su zapravo dugotrajni a radi se o imovinskopravnim odnosima i slično.

Kolegice Vukovac, iskoristit ću svoje pravo da govorim kao saborski zastupnik da bi možda upozorio uvažene kolege posebice one koji će odlučivati o donošenju ovoga zakona da ti zakoni moraju biti, upotrijebit ću jedan anlizam user friendly dakle da trebaju biti na neki način pristupačni onima koji će biti korisnici toga zakona. Sam sam koristio određene zakone i zakonska rješenja kao poduzetnik i znalo je biti da bi se ustvari trebalo završiti fakultet da bi takvo nešto čovjek mogao ispuniti. Letimičnim pregledom još jedanputa ovdje sam konstatirao da u cijelom procesu Vlada Republike Hrvatske, Fond za obnovu, ministarstva barem tri, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Stručni savjet za obnovu, Zavod za prostorno uređenje, projektanti, inspekcijski nadzor a da nam trebaju zakoni naravno o obnovi obrazac za popis štete, glavni projekt, stručni nadzor, projekt obnove, program cjelovite obnove, tehnički propis dakle jedna gomila papira gdje ne znam koliko će se naši korisnici uspjeti snaći nakon ovako kompliciranog zakona. Dakle da, naši zakoni doista izgledaju prilično komplicirani za obične smrtnike nazovimo tako naš narod i upravo iz tih razloga ja govorim o ovim proceduralnim propustima jer se nadam da ćemo i u budućnosti mijenjati zapravo pristup prema tom malom čovjeku, da ćemo ga uključivati u procese izrade zakonskih prijedloga a to recimo evo ni sa ovim zakonom nije slučaj.

Ovako imamo 389 primjedbi stručne javnosti i zainteresiranih građana. Imamo smiješnu situaciju da je primjedbu dao i Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, a predlagatelj navodi primljeno na znanje i djelomično se prihvaća. Kroz to se vidi da se ovaj prijedlog zakona nije radio u suradnji države odnosno ministarstva i Grada Zagreba, nego je tu bilo povuci, potegni, tko će biti veća faca u postupku obnove. Čak se u nacrtu prijedloga zakona koji je bio na raspravi na 1. sjednici Vlade navodi na stranici 9 – do sada su održane dvije sjednice radne skupine 31. ožujka i 7. travnja. U toj radnoj skupini bili su i predstavnici Grada Zagreba. Zato Prijedlog zakona izgleda ovako nedorečen uz obrazloženje da će se sve riješiti provedbenim propisima. A što će se desiti ako se u predloženim rokovima ne donesu ti provedbeni propisi ili se pak ne sklopi ugovor o osnivanju fonda? U ostalom zakonom se ne predviđa rok za osnivanje fonda. Ništa se neće desiti jer u ostalom zakon nema niti prekršajnih odredbi. Bilo bi racionalno da se zakonom propišu koju dokumentaciju vlasnici odnosno suvlasnici zgrade moraju priložiti uz zahtjev kako bi oni mogli se pripremiti za podnošenje zahtjeva za obnovu čim zakon stupi na snagu i Vlada u propisanom roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona donese program mjera. Prema članku 36. Prijedloga zakona umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće vlasnik uništene obiteljske kuće može odabrati isplatu novčane pomoći za opravdane troškove, a iznos novčane pomoći određuje Fond za obnovu odlukom u skladu sa programom mjera. Kako je evidentno da je to upravni akt, trebalo je propisati pravni lijek protiv te odluke. Nije valjda da se građanima nudi novčana naknada po sistemu uzmi ili ostavi i nemaš pravo na žalbu? Dakle budući da je Fond pravna osoba s javnim ovlastima nužno ga je osnovati zakonom. Ako obnovu zgrada i isplatu novčane pomoći na temelju odluke ministarstva provodi Fond za obnovu zašto ne bi malo bilo racionalnije u okviru nadležnog ministarstva osnovali ustrojstvenu jedinicu primjerice Zavod za obnovu Grada Zagreba, za obnovu zgrada oštećenih potresom i u okviru toga ministarstva imamo dovoljno stručnih ljudi da obave taj posao, a uostalom što nas priječi da preraspodijelimo državne službenike iz drugih javnopravnih tijela i angažiramo i druge stručnjake. Zašto se moramo ponašati kao pijani milijarderi i to u ovakvoj situaciji gdje su nam državni proračun kao i proračun Grada Zagreba u debelom minusu? Zar ćemo staviti u isti koš tajkune i socijalno ugrožene građane koji kao vlasnici nekretnina odnosno suvlasnici moraju sufinancirati 20% obnove? Ne smije se desiti da socijalno ugroženi građani snose teret ove prirodne katastrofe za koju je debelo kriv i grad i država, koji su poticali obnovu samo fasada i krovova radi energetske obnove, a znali su da je Zagreb unutar seizmičke najaktivnije zone unutrašnjeg dijela Hrvatske. Zašto je mogao Dubrovnik i Ston biti obnovljen poslije potresa u potpunosti sredstvima države a Zagreb ne može? Osim toga ovaj prolom oblaka koji je ovih dana zahvatio Zagreb pokazao je svu trulež sustava odvodnje, osobito u Donjem gradu i obnova ne smije ići samo zgrada već i tog sustava odvodnje da ne bi bilo izvana fuj, a iznutra fuj kako to često biva u Gradu Zagrebu. I na kraju potrebna je kontrola utroška sredstava na nultu potenciju da ne bi bilo prsti u pekmezu.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Ja ću nastaviti u tonu kojim sam počeo na prošloj sjednici, a to je konstruktivni prijedlozi predlagaču. Ako me tko sasluša dobro, ako ne neka idu svojim putem. Danas se puno govorilo o socijalnoj državi, socijalnom pristupu, solidarnosti i pravednosti pa ću svezi s tim pokušati dati nekoliko prijedloga. Skrenuo bih pozornost na nekoliko činjenica koje bodu oči, a smatram da se preko njih ne smije prijeći. Bez promjene stavaka članaka zakona koji to reguliraju ili su izostavljeni zakon ne bi trebalo dati na drugo čitanje.

Postotna podjela financiranja između RH i Grada Zagreba odnosno županija i vlasti … je paušalna i nepravedna u odnosu na vlasnike građevina slabije ekonomske snage, bez druge nepokretne ili pokretne imovine ili takve lako utvrdive imovine bez stalnih izvora prihoda sa niskim plaćama ili mirovinama. Postotak sudjelovanja vlasnika bi trebao ovisiti o vlasnikovoj ekonomskoj snazi, što se vrlo jednostavno može utvrditi iz službenih evidencija Porezne uprave odnosno Upisnika registra nekretnina, pokretnina odnosno prava. Bogati bi svakako trebali sudjelovati sa više od 20% dok bi oni najsiromašniji trebali biti oslobođeni od sudjelovanja u financiranju, ako govorimo o socijalnoj državi. U čl. 7. s prethodnim u vezi je i neopravdano propisano avansno plaćanje vlasničkog udjela u financiranju 20% prije početka iz vođenja radova. Pretpostavljam da bi se avansno trebalo uplatiti dio sredstava, a konačno plaćanje bi trebalo uslijediti nakon završetka radova ili barem prema građevinskim pozicijama. Ne znam zašto se zaboravilo na Zagorce koji trenutno nemaju krov nad glavom, pa predlažem da se čl. 50. izmijeni i da se tu doda da izgradnju zgrada za privremeni smještaj vlasnika odnosno zaštićenih najmoprimaca koji imaju pravo na zamjenski smještaj kada u slučaju obnove njihov objekt nije podoban za stanovanje treba i osigurati na području Krapinsko-zagorske županije odnosno pogođenim najbližim gradovima u Zagrebačkoj županiji, a ne samo u Gradu Zagrebu.

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. I tijekom današnje rasprave, a i jučerašnje rasprave na Odboru za graditeljstvo na matičnom radnom tijelu nisam još čuo da je bilo primjedaba ili kritika na račun ovog zakona, koliko sam očekivao iz dosadašnjeg proteka vremena od kada se dogodio potres na području Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije što govori da je ipak kroz ovaj protek vremena i raspravom koja je vođena sa zainteresiranom javnošću na određeni način zakon dobro posložen i da daje odgovore na vrlo zahtjevna pitanja koja se pojavljuju prilikom činjenice da je potres zahvatio Grad Zagreb i da je na prostoru na kojem se dogodio oštećeno gotovo 25.000 objekata. Ono što iz ovog zakona se dade iščitati to je da se on oslanja na tri temeljne postavke. Prva je da je pristup obnovi zgrada koje su zahvaćene potresom temelji se na obnovi konstrukcije ili cjelovitom obnove zgrade, izgradnjom nove zgrade. Drugi bitan element ovog zakona jest program mjera koje donosi Vlada i koji će propisati i mjere i rokove i cjelokupni model same obnove oštećenih zgrada. I treći bitan element ovog zakona je osnivanje fonda za obnovu kojega će osnovati jasno RH i dvije županije zajedno s Gradom Zagrebom. Dakle, iz toga se dade iščitati da je zakon osmislio proceduru, način financiranja, upravljanja i provedbe cjelokupne obnove ovih objekata koji su oštećeni potresom.

Prvi i najvažniji, mehanička otpornost i stabilnost građevine i to ovaj zakon rješava. 6. temeljni zahtjev temeljem Zakona o gradnji odnosi se na energetsku zaštitu, odnosi se na zaštitu energije, a koji je u velikom dijelu određen uređenjem fasade. S obzirom da će konstrukcijski zahvat kojim će se obnoviti zgrada kako bi se ojačala njena mehanička otpornost i stabilnost u velikom dijelu zahvaćati samu fasadu zgrade, držim da bi bilo dobro, ako je moguće jasno to podrazumijeva opet i značajna nova financijska sredstva, ali kako idemo na tragu da nam taj novi objekt, preuređeni, obnovljeni doista budu lice ovoga grada, da bi u nekoj fazi samo programa mjera bilo dobro osmisliti poseban element, poseban model, poseban način kako ući u energetsku obnovu zgrada koje će biti konstrukcijski obnovljene temeljem ovog zakona. Ja znam da to podrazumijeva velike novce, dodatne novce, ali s obzirom da postoji već program na razini europskih fondova, bilo bi dobro da kada uđemo u konstrukcijsku obnovu zgrade ispunjavamo temeljni uvjet građevine, temeljni zahtjev za stabilnost građevine da uđemo i u ovoj dio koji se odnosi na njenu energetsku zaštitu. To je jedna stvar. I druga stvar koja je jučer na odboru bila navedena, a i danas u samoj raspravi, odnosi se na taj pristup koji bi trebao vrednovati socijalnu dimenziju vlasnika zgrada.

Hvala. Uvaženi zastupniče Bačić. Upravo tri glavna elementa koja ste istaknuli kao najvažnije odlike ovog zakona, predstavljaju tri elementa koja sam ja istaknula i prepoznala kao najveće izvore korupcijskih rizika koje iz predloženog zakona proizlaze i nadam se da će se do drugog čitanja te nepravilnosti i te opasnosti otkloniti. Prije svega, govorilo se o fondu kao o provedbenom tijelu, moram reći da ovog trena njegove ovlasti i zadaće, način kontrole rada ljudi koji će ga činiti nisu poznate, što govori o tome da će prije biti riječi o tome da će se tamo postavljati osobe na temelju nekakvih sinekura, a ne na temelju svojih stručnih kvalifikacija i onih zadaća koje bi taj fond trebao obavljati. Drugi veliki problem, možda i najvažnije taj što ste i sami dobro primijetili da će se obnova provoditi po programu i po mjerama koje će definirati Vlada, a o kojima ovog trenutka ne znamo ništa one su nam potpuna nepoznanica.

I treća stvar kada govorimo o financiranju, netransparentnost o kojoj se puno govorilo dovest će do toga da ćemo ponovno financirati imućne Poštovana kolegice. Niti jednim zakonom se ne može do kraja urediti problematika koju zakon obuhvaća i zbog toga postoje uredbe vladine, postoje podzakonski akti koje su u nadležnosti ministara. I kada govorite o ova dva temeljna dokumenta i kada govorimo o programu mjera koje donosi Vlada na prijedlog ministarstva uz prethodnu suglasnost i izradu jedinica područne samouprave odnosno Grada Zagreba i dviju županija, on treba riješiti ono što je presudno kad je u pitanju provedba ovog zakona. To je temeljni dokument koji će praktično predstavljati realizaciju ovog zakona. I druga stvar, što se tiče fonda za obnovu on se uređuje, njegovo ustrojstvo, način djelovanja, propis kako i na koji način će postupat fond uređuje se ugovorom kojega će potpisati osnivači, a zna se tko je osnivač iz ovog zakona.

Ovo što se događa u Gradu Zagrebu je posljedica vaše politike, koalicije koju imate s gospodinom Bandićem već dugi niz godina, ali ono što je sramotno je postupanje Hrvatske policije prema gospodinu Blagusu koji je zajedno sa skupinom građana intervenirao, otvorio Ustavu da voda ode prema Savi, spasio Zagreb jer niti Hrvatske vode, a niti nadležne službe Grada Zagreba se još uvijek ne mogu dogovoriti tko je odgovoran za to što ništa nisu poduzeli i kada su građani uzeli stvar u svoje ruke, kada su napravili on što su trebale napraviti institucije kako se ponaša hrvatska policija. Zašto niste reagirali na to? Što poduzima ministar policije i potpredsjednik Vlade? Građani me mole da reagiram i ovo je stvarno sramota.

Ja govorim o Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom, o čemu vi govorite to, vi najbolje znate a inače ja pretpostavljam da vi isto tako dobro znate da policija u ovoj državi treba biti neovisna, da ako o nekome ne treba ovisiti to smo nas 151 zastupnik u HS, pa bi bilo dobro da ste tu primjedbu, to pitanje, tu vašu dilemu zainteresiranost građana uputili tamo gdje to treba uputiti. Na nama je da kao predstavnici najvećeg zakonodavnog tijela u RH osiguravamo pretpostavke hrvatskoj policiji da može djelovati, da im budu svi materijalni uvjeti osigurani, a mi kao političari bi se trebali kaniti utjecaja na hrvatsku policiju.

Slijedeća replika je uvaženi zastupnik Nino Raspudić. Valja napomenuti da vrlo problematičan suvlasnik u zgradama pogođenim potresom u Zagrebu je i država. Navest ću jedan vrlo konkretan primjer kojeg su mi stanari te zgrade iznijeli. Stara, dakle zgrada u centru Zagreba, vlasništvo je dijelom države 50%, a ostatak je privatnih vlasnika. E sad, u potresu tu je nekada bila pekara u državnom vlasništvu i golemi dimnjak o kojem je trebala brinuti država, koji se urušio i teško oštetio krovište. Sva sredstva od pričuve su stanari dali da očiste krovište i stave nekakav najlon, u 5. mjesecu uputili zahtjev, niko ih ništa nije kontaktirao za obnovu od strane države kao suvlasnika, nemaju 51%, bez države ne mogu ništa. Poplava im je uništila dodatno stanove. Sad se postavlja pitanje hoće li iko ljudima nadoknadit štetu koja je prouzročena zbog nečinjenja države odnosno nebrige o državnoj imovini jer su vlasnici u ovom slučaju ovisni i o državi kao suvlasniku objekta.

Poštovani kolega Raspudić, slažem se s vama apsolutno tu, uopće nema dileme da, da svim vlasnicima kojima je dodatno nastala šteta ne samo potresom nego zbog nečinjenja da im treba nadoknaditi sve ono što su uložili kako bi sami prevenirali novu štetu. Mislim da u prijelaznim i završnim odredbama ovog zakona čak je to i navedeno da vlasnici koji su već sada izloženi određenim troškovima kako bi mogli normalno živjeti, barem približno u nekakvim normalnim uvjetima, da te račune priskrbe, da ih dostave i bit će samim time obeštećeni. Ali ponavljam da je to jedna od vrlo važnih odredaba za koju ćemo vjerojatno do drugog čitanja se odredit, to je taj socijalni pristup koji govori o položaju i tamo gdje nije etažirano i tamo gdje nisu definirani vlasnički odnosi. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Bačić, u pravu ste kad kažete da oporba danas nije uspjela pokazati sve ono što je pokazivala u predizborno vrijeme i nije uspjela iskazati neko veliko ovaj, velike zamjerke na ovaj zakon jer očito da laka rješenja za financiranje i sam proces obnove nije nešto što se može ponuditi samo kroz običnu kritiku ili opisivanje situacije što slušamo tokom cijelog dana. Jedna je teorija, a drugo je praksa i oni koji rade na terenu znaju koliki je to problem i s čime se Grad Zagreb susreo prije gotovo nešto više od 4 mjeseca. Mislim da je i ova vlada, ali i stranka HDZ pokazao na koji način treba pristupiti cijeloj ovoj priči bez obzira na sve ono što se događalo u predizbornoj kampanji. Jasno smo povukli one osnovne poteze od samog početka i prvog dana samog potresa, očistit Zagreb, omogućit promet, zbrinut najugroženije i ponuditi zakonsko rješenje. Jedno su dijela, a riječi, kažem, procjenjuju ljudi [[Upadica: Vrijeme]] i oni koji su na izborima rekli kome to daju. Kolega Borić, da ja sam rekao 3 temeljna stupa na kojima ovaj zakon počiva, ali na kraju nema ništa bez financija. Ako je šteta odnosno naknada, realizacija, provedba obnove negdje oko 42 milijarde kuna kako je to navedeno u zakonu, jasno da je, da će ulog države bit puno veći od 60% jer je u puno objekata država sama vlasnik, a to su najskuplji i najvrjedniji objekti koji su u državnom vlasništvu ili objekti javne namjene, tako da će otprilike puno više od 60% predviđenih ukupnih sredstava za obnovu morati osigurati država, to ćemo već vidjeti u ovom proračunu koji je pred nama, ali s obzirom na dugotrajnost obnove ovog cjelokupnog projekta potrebno je osigurati ta sredstva i u tom smislu nisam ni ja, slažem se s vama, čuo nekakve danas novosti s lijeve strane sabornice koje, koja bi pronašla i omogućila, predložila rješenja koja bi podrazumijevala lakše financijsko rješenje ovog, ovog kolača, da tako kažem.

Hvala lijepo. Kolega Bačiću, ova ugroza tj. ovaj strašan potres ti je stvorio znači 11 milijardi EUR-a štete na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije i Zagorsko-krapinske županije. I znam da centar Zagreba je u biti, taj potres je nažalost uz tu elementarnu nepogodu pokazao kolka je nebriga onih koji upravljaju sa 2/

Poštovani kolega Bulj, ja u ovom zakonu ne vidim i ne želim vidjeti brige zagrebačkog gradonačelnika, nego u ovom zakonu vidim prije svega veliki broj naših građana i u Zagrebu i u okolnim županijama kojima je ne njihovom krivicom uništena njihova imovina. I zbog toga što njihov gradonačelnik ili njihov župan ili njihov lokalni načelnik dobro ili loše vodi grad o tome će reći sud i njihovi sugrađani, a na nama je kao saborskim zastupnicima da neopterećeni tim i takvim lokalnim dužnosnicima učinimo sve, da napravimo zakon koji će tim ljudima pomoći. I to je naša obaveza, zato o ovom zakonu i govorimo, a o radu zagrebačkog gradonačelnika ili nekog drugog čelnika lokalne samouprave vrlo brzo će imati što reći hrvatski građani. Tad ćemo valjda cijeniti i ovaj zakon odnosno sve ono što je ta [[Upadica: Vrijeme.]] lokalna samouprava napravila da bi im olakšala život. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pri kraju 4 tjedna epidemije u Hrvatskoj imali smo potvrđeno 206 slučajeva od čega je na dan 21. ožujka 2020. bilo 49 novo dijagnosticiranih slučajeva. Kada smo mislili da se ništa gorega ne može dogoditi 22. ožujka u 6 i 24 ujutro nas koji živimo u Zagrebu zadesio je potres jačine 5,5 stupnjeva po Richteru i u naredna 24 sata još se dogodilo 57 manjih potresa.

Prema procjenama stručnjaka kada ide uz jednu elementarnu nepogodu druga bilo je očekivano da će broj novo dijagnosticiranih slučajeva Corona virusa biti veći, ni 6 tjedana nakon prvog slučaja Covida 19 u RH i 3 tjedna nakon potresa brojke su pokazivale da to nije utjecalo. Kolege iz Klinike za infektivne bolesti su skovale novi pojam Crovid 20, koji je zapravo kombinacija Covida-19 i potresa, nešto što je vrlo specifično i što je poslije bilo objavljivano i u određenim medicinskim časopisima. Nitko ne može osporiti da je javno zdravstveni odgovor hrvatskog zdravstvenog sustava koji ima svoje mane i vrline bio sjajan i ako pogledamo mjerilo broja umrlih na milion stanovnika, to je bilo u travnju, dakle 5 na milijun u ovome sa današnjim danom imamo 140 umrlih u RH od Covida 19. Brojke su i dalje dobre i čini mi se da ponekad svi smo skloni tome, fali nam riječi zahvale i ovom prilikom treba pohvaliti sve zdravstvene djelatnike i ostale djelatnike u zdravstvu koji su neumorno 24 sata radili da bi ishod bio takav. Pred nama je zakon, Prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, čini mi se da postoji konsenzus da će ovaj zakonski prijedlog u prvom čitanju biti prihvaćen, vjerujem da će i primjedbe odnosno sugestije iz oporbene strane biti prihvaćene one koje su racionalne i opravdane. Dakle, najveći problem je, već je puno puta spominjano osiguranje financijskih sredstava, bit će nužna kombinacija nacionalnih sredstava i međunarodnih izvora financiranja. Spominjani su i socijalni kriteriji, možemo ih staviti u kontekst dugih rasprava o porezu na nekretnine. Bojim se da bi bilo vrlo teško definirati koji su to socijalni kriteriji i bojim se da bi ovaj zakon teško ugledao svjetlo dana kad bi ugradili i tu varijablu u ovaj prijedlog zakona. Ono što bih još dakle htio na kraju spomenuti, dakle osim postizanja maksimalne aseizmičke razine moramo voditi brigu i o ranjivim skupinama našega društva, o osobama s invaliditetom. Na sastanku s osobama s invaliditetom predsjednik Vlade RH je čuo njihovo nastojanje i želju da čim prije se prihvati Zakon o pristupačnosti pa onda u tom kontekstu dakle treba voditi računa o ovom prijedlogu zakona i o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom. Tu prije svega mislim na zgrade javne namjene bilo da su u vlasništvu Grada Zagreba ili u vlasništvu RH jer i na taj način činimo društvo jednakih mogućnosti i vodimo brigu o najranjivijoj skupini našeg društva.

Kolega Ćeliću vi ste sa pravom još jednom istaknuli kako je naš javnozdravstveni sustav doista dobro i promptno reagirao u ovoj situaciji koja je bila u najmanju ruku ako možemo tako reći iznenađujuće i neobične jer su se dogodile dvije krize koje su istovremeno šokirale ne samo građane Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije nego i cijelu Hrvatsku. Još se sjećam onih scena rodilja ispred najvećeg hrvatskog rodilišta, bosonogih, uplakanih, nisu znale gdje su njihova djeca, a onda potom je slijedila ona scena naših navijačkih skupina koje su vrlo organizirano i promptno priskočile u pomoć. I ovo je prilika da se zahvali i našim hrabrim vatrogascima i Civilnoj zaštiti i medicinskom osoblju i hrvatskim vojnicima, ali i svim građanima pojedinačno koji su doista pokazali jedno veliko srce. Mi često puta zaboravljamo naše svijetle primjere, rekao bih uzore, jedan od njih je i dr. Andrija Štampar otac suvremenog javnog zdravstva. O zajmovima o kojima ćemo raspravljati ovoga tjedna o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Europe upravo se govori osim osiguravanja novčanih sredstava za obnovu porušenih zgrada i osnaživanju javnozdravstvenog sustava. Taj javnozdravstveni sustav je pokazao svoju kvalitetu, epidemiolozi koji su unutar sustava javnog zdravstva u RH su sjajno odradili svoj posao, ali to definitivno treba dalje osnaživati jer pitanje je narednih epidemija koje će zadesiti ne samo Hrvatsku nego i cijeli svijet.

Ono što želim naglasiti da moramo imati socijalnu dimenziju baš kod saniranja ovog potresa u Zagrebu, iz razloga što moramo imati taj socijalni kriterij po načelu baš solidarnosti ili što bi rekli kršćanskog milosrđa, ovisi o ideološkoj podjeli. Ali moramo imati taj kriterij iz jednostavnog razloga jer mi imamo jako puno starijih ljudi koji su prije bili nositelji stanarskog prava, koji na temelju toga su i za jeftin novac otkupili stan od velike kvadrature, ali isto tako nemaju za živjeti jer imaju mirovinu od 1.800 kuna. Da, slažem se da će biti polemike, da li imovinski ili dohodovni cenzus, na nama je u svakom slučaju da se pobrinemo da građani imaju krov nad glavom.

Naravno solidarnost bi trebalo biti ono što svakog čovjeka ravna u njegovom djelovanju, u njegovom angažmanu, ja sam samo htio problematizirat definiranje tih socijalnih kriterija i slažem se s vama da je bitno da svakoj Zagrepčanki i svakom Zagrepčaninu osiguravamo krov nad glavom i to je Vlada postigla, pitanje hitnog smještaja u studentski dom. Još u ovome trenutku unatoč svim mjerama koje su od strane Ministarstva državne imovine pa i Grada Zagreba, sva nastojanja koja su postignuta još nešto više od 350 naših sugrađanki i sugrađana je privremeno smješteno u studentskom domu i trebamo raditi da čim prije nađemo trajni smještaj za naše građane kako bi nesigurnost smanjili i postigli da oni imaju život koji je dostojan čovjeka.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici.

Prijedlog je glasio da se zakon zove, Zakon o obnovi građevina oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Smatrali su da obnovom trebaju biti obuhvaćeni objekti infrastrukture, velika je vjerojatnost da su infrastrukturne građevine oštećene u potresu budući da se iste u području užeg centra Grada Zagreba građane krajem 19. stoljeća, npr. vodovod je građen 1878., a kanalizacija od 1892. godine. U slučaju oštećenja može se ugroziti sigurnost građana i stabilnost zgrada i prometnica. Dakle ponavljam, struka je to još napomenula 14.6. Poplave koje su zadesile Grad Zagreb unazad par dana uveliko ovise o održavanju vodovoda i kanalizacije, ovise o količinskim oborinama, ali zadnja situacija upućuje da ispod zemlje nešto nije u redu. Smatram da su objekti infrastrukture trebali biti obuhvaćeni ovim zakonom s obzirom da u Gradu Zagrebu živi najveća koncentracija ljudi. Trebalo je poslušati prijedlog struke. Sada imamo situaciju da se pravi šteta na štetu. S obzirom da se osniva fond, uzimaju se zajmovi moglo se nekoliko stvari riješiti jednim potezom. Kada se ide u obnovu treba se sve obuhvatiti, a ne samo dio koji je vidljiv u suprotnom moglo bi to biti bacanje novaca i uzaludna obnova. Hvala. Imamo jednu repliku uvažena zastupnica Nikolić Romana. Pa zastupnice Grman sve ste lijepo tu naveli i potpuno je točno, samo bih još napomenula da unatoč tome što je struka i upozoravala vladajući su ostavili građane Grada Zagreba na cjedilu, mjesecima su čekali hitnu sanaciju od potresa, a još je i nedavna poplava razgolila ih do kraja. Jer da su barem krovišta zgrada sanirali sada ne bi građani koji žive u centru Zagreba nespremni doživjeli još i ovaj kišni potop. Zašto se čekalo toliko dugo? Ne znam, ali sigurno ovo nije sigurna država i solidarna država kako govore danas cijeli dan. Zahvaljujem. Kolegice Nikolić u potpunosti se slažem s vama. Još ljudima nije riješena šteta od potresa već ih je zahvatila šteta od poplave. Znači solidarnost je očito zaostala u sigurnoj Hrvatskoj, a građani su već ionako previše očajni i slušaju nas i pitaju se dokle tako. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, evo kolegica Martina je dobro istaknula problem koji se iščitava iz prijedloga zakona, a to je zapravo da se nije vodilo računa o komunalnoj infrastrukturi. Naime, ovakva situacija može nas dovesti da ćemo mi izgradi kuće koje zapravo nećemo imati priključiti na novu infrastrukturu. Ono što je vrlo bitno sagledavajući ovaj zakon je definirati ili kroz sporazume sa nositeljima, a tu mislim na regionalnu samoupravu odnosno županije ili sa lokalnim samoupravama da se planira i da se realizira u konačnici kroz financijski fond i obnova infrastrukture. Tu su vodovodni ogranci, tu je kanalizacija i zaista mislim da predlagač mora posebnu pažnju obratiti upravo na to. Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege puno toga je već rečeno do sada, ne bih htio ponavljati stvari koje su već izrečene, ali neke stvari jednostavno moram. I to ne samo kao zastupnik nego neko koga je isto zatekao potres ovdje, koga je zatekla, sve ono što proživljavaju zapravo građani Zagreba budući da imam stan u Zagrebu odnosno imam onaj koji mi je sabor dao na korištenje. Moram reći da je prilikom ne samo potresa, nego i poplave zapravo došlo do izražaja sva neslavna nespremnost našeg najvećeg grada za bilo kakvu prirodnu nepogodu. Možemo govoriti u čega se ulagalo, zašto se ulagalo, kako se ulagalo, ali ono što je činjenica u infrastrukturu, u osiguravanje zgrada posebice u Donjem gradu u centru, u Gornjem gradu se nije ulagalo. I to nije novi problem. Dakle i ja kao povjesničar vam mogu reći, a vjerujem i struka, dakle prije svega ona građevinska vam itekako može reći da je Zagreb trusno područje i da otprilike svakih 100 ili malo manje od 100 godina se desi neki veći potres. I to se i desilo, malo više od 100 godina je prošlo, ali nažalost zadesilo nas je ono što se desilo Zagrebu na prijelazu pretprošlog stoljeća. I bojim se da u najboljoj hrvatskoj maniri zapravo iz povijesti nismo naučili ništa, za to se spremali nismo, doduše grad ima onaj ured za nošenje sa prirodnim nepogodama i katastrofama, ali kako se već zove, ali jedino što je korisno od tog ureda, barem što sam ja vidio, su vam oni letci koje ste dobivali vi Zagrepčani to znate sa računima ili popis sigurnih područja u slučaju potresa što su uglavnom parkovi i prostori gdje nema viših zgrada. Međutim, vratimo se na ono što je bitno. Dakle, gledajući samo kao građanin onaj tko hoda ulicom. Kolegice i kolege mjesecima nakon potresa ulice Donjeg grada, Gornjeg grada i dalje su zatrpane šutom i dalje su pola blokirane i dalje svi oštećeni dimnjaci, zabati, krovovi i krovišta nisu sanirani. Neki su srušeni doduše zato što su morali biti i u pravilu na trošak stanara. A to vam nije baš tako jednostavno. I bilo je tu priče o bogatim stanarima Donjeg grada, centra, Gornjeg grada itd., no mogu vam reći iz vlastitog iskustva i razgovarajući s ljudima da nisu svi stanari Donjeg grada i Gornjeg grada bogataši. To su ljudi koji su svoju nekretninu naslijedili ili dobili na neki drugi način dakle, nasljedstvom, kupovinom davno prije, imaju stanarsko pravo itd., itd. To su uglavnom objekti u koje se nije ulagalo ne godinama, nego desetljećima, a opet je pitanje zašto. Naime, mnoge metropole europske mogu vam uzeti recimo za primjer Madrid i Gran Viu odnosno veliku cestu, glavnu cestu u Madridu, vam izgleda fantastično nakon 10 godina sustavnog ulaganja kroz Europske fondove u obnovu zgrada, u obnovu fasada itd. A prošetajte se Zagrebom, prošetajte se zelenim valom, prošetajte se Gornjim gradom i pogledajte u kakvom su stanju naše fasade. Ne krivnjom stanara kolegice i kolege, a reći ću vam i zašto. Kada vi na kući koja je sagrađena recimo '50.-tih, '60.-tih, '70.-tih godina, dakle koja ne podliježe zaštiti mijenjate fasadu to će vas izaći otprilike 200 do 500 kuna po m2. Ja sad karikiram brojke ali recimo da je to neka bolja fasada, ako već izolaciju imate itd., dakle, ako želite stvarno uložiti dobar novac i dobiti dobru fasadu. Znate li koliko košta kvadrat fasade recimo na Gornjem gradu nakon što konzervatori odrade svoje? 20.000 kuna po kvadratu, e to je bitna razlika kolegice i kolege, jer ja ne znam kolika bi primanja ti stanari trebali imati da fasade, samo krenimo od fasada, a kamoli nešto drugo, saniraju onako kako bi trebali, da to izgleda kako treba i bude u skladu sa konzervatorima i da oni to mogu isfinancirati. Naravno da nisu oni jedini, ali kažem vam da većina europskih metropola u to ulaže novce, daje, sufinancira jer je njima u interesu da im centar grada izgleda kako treba i naravno to koristi naravno i stanarima koji će obnoviti fasadu učiniti je energetski učinkovitom itd., itd.

Ima replika, uvažena zastupnica Mrak Taritaš. Uvaženi kolega Hajduković vi ste spomenuli u svom izlaganju jedan poseban ured koji Grad Zagreb ima, a koji druge jedinice odnosno drugi gradovi nemaju, a to su Ured za krizne situacije.

Ja sam sigurna da i oni koji su živjeli u tim zgradama to nisu ni čitali, niti gledali, niti bilo šta drugo. Ali ono što je karakteristika ovog potresa, a karakteristika i ove poplave je slijedeće da je gradonačelnik mrtav hladan za sve optužio građane. Građani Grada Zagreba jesu krivi, krivi su jer su njega birali za gradonačelnika, ali nisu krivi za niz drugih situacija, nisu krivi ni za to što imaju krizni ured koji odlično funkcionira kad je sve u redu, ali čim se nešto desi to ureda nema nigdje, a za nerad su mu krivi svi drugi [[Upadica: Vrijeme]] a ne on. Pa kolegice da, imate i na tramvajskim stanicama isto recimo sigurne zone u slučaju potresa itd., itd., ali činjenica je ovo što ste rekli. Što se tiče same sanacije i pripreme za katastrofe nije se napravilo ništa i hvala Bogu da se desilo ovako kako se desilo nedjeljom ujutro, rano ujutro, da nije bilo većih katastrofa i žrtava ne daj Bože, imali smo samo jednu. Ali ono što vam je isto problem recimo ja znam da je bio veliki pritisak na, na statičare, veliki pritisak na građevinsku struku općenito, ali zgrada u kojoj ja stanujem je u donjem gradu, srećom ni u jednom trenutku nije bila neuporabljiva, što su statičari i potvrdili, ali znate koliko im je trebalo da dođu? Ne daj Bože da je zgrada zaista bila oštećena, da se urušila, ti svi ljudi bi bili u zgradu. Koliko bi tu bilo daljnje tragedije? Grad na trusnom području kakav je Zagreb koji može očekivati potres, nije bio pripremljen. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Međutim, tada je kao pozajmicu obitelj Tedesci uzela taj novac i nikada nije vratila. Ja tražim ima 15.g. račun i sada su te obitelji najbogatije u državi. Novac koji je tada bio potrebniji od kruha za obranu od velikosrpske agresije nikad ne znam gdje je, ja koji sam dizao i kaznene prijave, govorio na Antikorupcijskom vijeću, govorio državnom odvjetniku, govorio u saboru, nikada narod Sinja i Cetinskog kraja Dalmacije nije doznao gdje je novac za nabavku naoružanja koji je proslijeđen za potres u Sinj i Cetinski kraj, nikada.

Pa kolega Bulj, ne mogu govoriti o konkretnom slučaju, ali ono što mogu reći je da apsolutno i u ovom slučaju treba imati kriterij pravednosti. A što to znači? Da RH kao socijalna država mora osigurati određenu pravednost pri raspodjeli novca koji je namijenila za obnovu. Recimo, je li pravedno da osoba koja posjeduje više nekretnina u Gradu Zagrebu snosi jednak trošak kao oni koji imaju stan koji im je, znači ili kuću koja im je jedina odnosno koji im je jedini objekt za stanovanje? Je li isto tako i ko mi to može objasniti dosada nisam čuo odgovore. Dakle, spominju se zamjenske kuće i spominju se sanacija kuća. Ko će to dobiti, po kojem kriteriju? Nažalost, opet smo ostavili bokove otvorene i opet sumnjam da će doći do puno, puno zlouporaba do gledanja rupa u zakonu i da nećemo zapravo postići ono što je bio cilj, a to je našim sugrađanima koji su zaista pogođeni potresom i koji ne mogu snositi sami trošak obnove da im pomognemo. Slijedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Pred nama je Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom u prvom čitanju. Kao što sam u ime kluba rekla tako i sad ću ponoviti, cijenimo to da ide u dva čitanja jer mislimo da je izuzetno važan zakon. Nijedan zakon ne možemo gledati na način da je on uklesan u kamen i da se ništa neće mijenjati. Čak štoviše i kroz odbore, a i kroz raspravu je nekoliko puta rečeno da sve one primjedbe koje dođu da će se razmotriti i gledati, ugraditi, ja se nadam da će biti tako. Mi u prvom čitanju nakon 4 mjeseca od potresa imamo zakon gdje su nam, imamo 3 nepoznanice. Prva nepoznanica nam je koliko je zapravo zgrada u Gradu Zagrebu, oni koji su oštećene javne namjene, koji su, koliko ih je višestambenih, koliko ih je obiteljskih, koliko ih je poslovnih, koliko ih je stambeno-poslovnih. Druga nepoznanica nam je koliko će to sve zajedno koštat. Jer ova 42 milijarde ili 43 milijarde je nešto što je napravljeno onako. I treća nepoznanica dal će to trajati 10, 15, 20, 30 ili 40.g. Prema tome, vrlo teško je i neke stvari u ovom zakonu i odrediti i napraviti. Prva stvar da imamo građane, jedne građane koji će dobiti zamjensku kuću, mogu je dobiti i na drugoj lokaciji ako im je ona na kojoj je klizište u određenoj kvadraturi, drugi građani koji umjesto kuće mogu dobiti novce i treći građani koji će po ovom prijedlogu zakona dobiti konstruktivnu obnovu zgrade, dakle, imamo 3 vrste, 3 vrste građana. Legitimno je pitanje dal je to dobro? Legitimno pitanje je zašto? Legitimno pitanje zašto smo se na to odlučili? Ali zakonodavac je se odlučio na takav način. Slijedeća stvar je osnivanje fonda. To je fond koji će biti osnovan ugovorom između države i grada. Što ako grad kaže meni taj fond ne treba? Tko će raditi u tom fondu? Zašto se nije odlučilo jednu upravu u okviru ministarstva jer iovako ionako odluke donosi ministarstvo? Zašto se nije odlučilo napraviti jednu upravu u okviru ministarstva koja će se baviti i donositi odluke i sve ove ostale stvari? Zašto se odlučilo napraviti fond? Dakle, ono što je jednom prilikom rečeno u odnosu kad se uspoređivao Zavod za obnovu Dubrovnika onda je rečeno da je to bilo loše iskustvo jer da ja sve što kažem bi rekla krivo, ali da jedan veliki postotak sredstava bio za rad zavoda. I ovako će jedan dio sredstava biti za rad fonda, tamo će raditi neki novi ljudi, neka nova zapošljavanja. Zašto? Da li nam to sad treba? Nisam sigurna da nam treba odnosno čak štoviše mislim drugačije. U zakonu postoje dvije odredbe koje su za mene izuzetno sporne. Jedna odredba vam je čl. 22. st. 2. koji govori o uklanjanju zgrada gdje se kaže da se „za uklanjanje zgrade gdje se ne može naći vlasnik ili je vlasnik nepoznat može ukloniti zgrada bez suglasnosti vlasnika“, to u jednom drugom zakonu ima, ali ima u odnosu na bespravnu gradnju. I u jednom drugom zakonu to ima kada je zgrada ruševna, kad se ne zna tko je vlasnik, kad je opasna za život, kada je opasna uopće za okolo onda se može srušiti i onda ta sredstva koja su uložena za rušenje ide na teret te zgrade. Ali ovo nije taj slučaj, ovo su zgrade koje su oštećene u potresu i s kojima mora biti nešto drugo.

Dakle pretpostavka i obnova će trajati 10, 15 godina, dakle to je pretpostavka koja je i sada će država graditi zgradu u koju će privremeno smjestiti neke ljude. Zašto? Zbog čega? čemu to? Pa kada je išao POS u Zagrebu je Grad Zagreb rekao da on uopće nema zemljišta na kojem bi mogao dati lokaciju za tu izgradnju. Dakle, to je sljedeći problem koji je u ovom zakonu i budući da mi je vrijeme isteklo, sve vezano uz više stambene zgrade treba proći ozbiljnu analizu jer tu ima niz, niz stvari što je u koliziji s nekim drugim zakonima i s nekom drugom pričom. Kolegice Mrak Taritaš mislim da ste postavili set dobrih pitanja, set pitanja na koja nemamo odgovor i ja bih barem zakon u ovom čitanju nazvao jednadžbom sa svim nepoznanicama. Znači jedina poznanica nam je novac odnosno iznos novca koji država želi utrošiti. Sve ostalo na koji način će se raspodjeljivati, kome, kako, kada o tome jako malo do ništa ne znamo. Nadajmo se kao što ste rekli da će zbog prijedlog do drugog čitanja biti bolje. Ali vremena nema kolegice jer mnogi su stanari morali posegnuti bilo u zalihe same zgrade, bilo na neki drugi način, bilo dići kredite da bi sanirali ono što se sanirati mora zabate, dimnjake, zidove koji su prijetili urušavanjem odnosno ugrozom javne sigurnosti. I na kraju što se privremenog smještaja tiče, mi govorimo o državi koja nije u stanju popisati svoju imovinu. Mi ne znamo koliko nekretnina država ima. Je li jeftinije obnavljati, je li jeftinije adaptirati ili je jeftinije graditi novo? U to ne bih ulazio.

Kolega Hajduković vi i ja živimo u istom bloku i gledamo na isto dvorište i imamo sreću da živimo u bloku koji je održavan, dakle to vidite iz dvorišnih fasada, naše dvorišne fasade su uređene jer smo ih uređivali sami, bez obzira koliko zgrada ima u tom bloku i mi smo održavali. A imali smo štetu, imali smo štetu od dimnjaka koji su se urušili, ne zato što nismo održavali nekretnine nego zato što jednostavno, mogla bih sada tu nešto malo gnjaviti i daviti, ima niz dimnjaka koji nisu bili u upotrebi, nisu bili u upotrebi i logično da su se urušili. Imate situaciju gdje je jedna zgrada napravila štetu na drugoj zgradi. Dakle nema tu jednostavnog rješenja i nema tu jednostavne priče. Ja moram biti poštena u svemu tome, nije lako napisati zakon kojim hoćete riješiti sve, ali je uvijek pogibeljno da ne riješite ništa. Uvažena kolegice Mrak Taritaš. Rekli ste u slučaju koji je predvidio ovaj zakon ukoliko je vlasnik nepoznat, mislim da tu ne treba izmišljati toplu vodu kada je ona već odavno izmišljena, pa čak je u Zakonu o obnovi Dubrovnika koji ste spominjali postoji institut staratelja. U ovome dijelu svi gradovi i općine na području RH imaju isti takav problem sa ruševnim zgradama kojima je vlasnik nepoznat ili se vlasnik ne brine o njima. Mislim da to uopće u ovome dijelu nije sporno. A što se tiče troškova zavoda ili fonda kako ste spomenuli, troškovi će biti bio zavod, bio fond. Mislim da u ovom dijelu fond koji je već uhodano rješenje u mnogim situacijama vezano za financiranje brojnih projekata na području čitave Hrvatske, a i s iskustvom europskih fondova, mislim da je u ovom trenutku najbolje rješenje i ono je kao takvo predviđeno ovim zakonom. Prva stvar, naravno da zgrade koje su napuštene, tu je bilo riječi i o zgradama koje su bile oštećene za vrijeme Domovinskog rata pa su vlasnici negdje drugdje gdje su ostala dva zida i da je zakon dao mogućnost da se oni uklanjaju. Dakle, ovdje nisu taj tip zgrada, to su zgrade, ja sam pitala na Odboru za prostorno na kojem ste bili i vi koliko zapravo mislimo da uopće imamo u Gradu Zagrebu koje će se morati rušiti. Znate koliko? 6 do 7. Dakle nisu to neke nepoznate zgrade i neka nepoznata priča, to vam je zapravo tema lihvarenja. Ja sam nakon mjesec dana od potresa čula sljedeće, kupit ćemo jeftine stanove, srušit ćemo kuće, imat ćemo parkiralište u centru grada, a danas … a propos toga ruši jedna zgrada da bi se proširilo parkiralište i kaže svaki dan ću im kasirati novce koliko trebam. Prema tome, to vam je to mešetarenje i lihvarenje i to ne smijemo dopustiti da bude u zakonu.

Evo u svojoj raspravi krenuti ću od nepobitne činjenice, a to je da je prijedlog ovog zakona u interesu RH i u javnom interesu. I upravo u tom kontekstu moram spomenuti transparentnost koja je danas ovdje ponavljana, rekla bih, u više navrata. Zašto je bitna transparentnost? Pa transparentnost je bitna kako bismo ovaj postupak mogli pratiti od početka, pa do kraja. Bitno je da se na transparentan način krene sa osnivanjem i radom stručnog Savjeta za obnovu. Bitno je tako i osnivanje Fonda za obnovu, a isto tako bitno je i na transparentan način pratiti obnavljanje oštećenih zgrada. Ono što je dobro u ovom prijedlogu zakona to je, rekla bih, u jednom dijelu njegova retroaktivna primjena jer zaista građani koji su morali učiniti nužne sanacije ne mogu dočekati zapravo povrat svojih uloženih sredstava jer to su sigurno rashodi koje njihovi kućni budžeti ne trpe. Također rekla bih da u kontekstu prijedloga ovog zakona je dužno staviti osvrt i posebnu pažnju na usklađenost ovog zakona sa zakonima koji reguliraju pitanje zaštite okoliša. Pa zašto je to nužno? Nužno je iz nekoliko razloga, a onaj bitan je svakako količina objekata koji se moraju obnoviti, a samim time i količina građevinskog otpada koji će tom obnovom nastati. Naime, svi mi koji obnašamo izvršnu vlast susreli smo se u svom radu sa odbačenim količinama kako komunalnog tako i građevinskog otpada u okoliš. Ukoliko ministarstvo odnosno provedbena tijela ne budu kontrolirali u postupku ugovaranja, da li će to biti kroz javni poziv ili će to ugovaranje ići direktno od strane naručitelja odnosno investitora, ukoliko ne budu kontrolirali gdje će takav otpad završiti naći ćemo se u situaciji da će okoliš biti onečišćen i da će lokalna odnosno regionalna samouprava morati ulagati opet sredstva građana kako bi se takve situacije sanirale, a određeni privatni interesi će tu profitirati. Također istaknula bih i uz komparaciju zapravo i usklađenost zakonske regulative sa onom koju regulira Ministarstvo kulture. Rekla bih da je dobro koliko sam iščitala da je došlo do izmjene zakonske regulative po pitanju ishodovanja suglasnosti Ministarstva kulture na radovima sanacije odnosno građevinskim radovima na kulturnim dobrom odnosno zaštićenom povijesnom cjelinom. To je dobro zato što građevinska operativa, koja svjedočimo ima sve manje, će moći dati svoje ponude, ali isto tako bilo bi loše da izostane ona kontrola koja treba ići od strane državnog inspektorata odnosno kontrole Ministarstva kulture tj. građevinskih inspekcija. Ne bismo željeli da nakon provedbe, provedbe obnove zgrada oštećenih u potresu dobijemo nešto što više ne odgovora onom svom originalnom obliku odnosno onome kako je to Ministarstvo kulture predvidjelo da treba biti. Također ono što moramo ponovno naglasiti je socijalna komponenta ovog zakona i nikako se ne mogu složiti da se onih 20% gdje je predviđeno da pokriva zapravo investitor odnosno naručitelj sanacije preuzme kućanstvo ili osoba koja to ne može platiti iz svojih vlastitih, svojih vlastitih socijalnih razloga. Zbog toga smatram da predlagač ima dovoljno vremena da razradi upravo ovaj dio financiranja i da tako jedan upotpunjen i poboljšan prijedlog uputi dalje na drugo čitanje.

Poštovana zastupnice Udović, ovaj zakon će omogućiti eskalaciju povrede Zakona o državnom gospodarenju otpadom. Imamo i zorne primjere kako se taj zakon već kršio na strateškom energetskom projektu LNG terminala gdje je izvođač odlagao otpadni beton u komadiće raja u Omišlju u more. Isto tako svjedočimo i gotovo svakodnevnim prigodama gdje se otpad od iskopa na nekim projektima odlaže odnosno odvozi ilegalno bez naknade jer izvođač jeftino bez troška se rješava otpada, a onaj tko ga prima melje taj otpad ponovno ilegalno i prodaje ga kao sirovinu, a melje ga tamo gdje ne smije. Toliko o zaštiti okoliša koja će u ovoj ogromnoj i dugotrajnoj obnovi biti potpuno zanemarena. Bojim se i nadam se da će se prihvatiti prijedlog da se zaštiti okoliši da veća pažnja u ovom zakonu.

Ja moram reći da zaista postoji velika opasnost od utjecaja nelegalno i neadekvatno zbrinutog otpada. Jednom takvom primjeru svjedočimo mi na području općine Viškovo gdje imamo potpuno ilegalno odbačen industrijski otpad popularnog naziva „Crna Jama Sovjak“ gdje evo već 2.g. zapravo čekamo da se izabere izvođač radova, a evo podsjećam da je općina Viškovo potpisala Ugovor o pravu građenja pred 2.g. Znači, 2.g. je potrebno da se provedu sanacijski radovi, da se provedu određeni postupci za koje je nadležno u konkretnom Ministarstvo graditeljstva kroz provedbu Fonda za zaštitu okoliša. To je ono što ne želimo i moramo utjecati sada i ugraditi sve one alate i mehanizme u prijedlog zakona.

Prije svega bih se pridružio onim kolegama koji su prije mene izrazili zahvalu svima onima koji su sudjelovali u procesu sanacije koji su u protekla 4 mjeseca i svih ovih dana, ne samo tijekom potresa nego i tijekom poplava bili sa našim i mojim sugrađanima. Kažem mojima, ja ne živim u Zagrebu, ali sam rođen u najvećem gradu pored Zagreba dakle Velikoj Gorici gdje sam trenutno i gradonačelnik i mi i Zagrepčani kažemo da nismo zajedno, a opet smo skupa. Potres s kojim smo suočeni, elementarna nepogoda koja je nepredvidljiva sa promjenama i posljedicama koje su ušle u svaku obitelj, svakog čovjeka sasvim sigurno je stvorio osobnu nesigurnost obiteljsku, poslovnu, javnu, možemo reći gotovo i egzistencijalnu napetost i takva situacija i taj potres zajedno iskušavaju povjerenje u javne institucije, funkciju grada, države, društva zapravo otvaraju mnoga pitanja. Ovo stanje mnogima je nepoznato za našega života, osim onog ratnog stanja, rezultiralo je prvo šokom, a na kraju pronalaženjem rješenja. Međutim, i ovaj prijedlog zakona i ova situacija u kojoj se sada svi nalazimo je kriza, ali to je kriza koju bi trebali prepoznati kao šansu.

Međutim ne samo za njega nego i za sva ostala okolna sela koja su iz Krapinsko-zagorske odnosno Zagrebačke županije naravno sa kojim sredstvima i na koji način i u kojem roku. Ono što nije ovdje rečeno, a što treba uzeti u obzir da je Zagreb već duže vremena u procesu metropolizacije da se on urbanistički i starom ili prestarom i novom izgradnjom, što legalnom, a što ilegalnom, a posebno interpelacijama proprilično zasitio i da se on šiti uglavnom prema istoku, zapadu ili najviše prema jugu gdje se nalazi moja turopoljska dolina odnosno ukupno prema Zagrebačkoj županiji. Kroz povijest to je bilo od Gornjeg grada, Donji grad pa onda je bilo do Save pa sada preko Save i sada se on kao što sam rekao širi ne samo prema Velikoj Gorici, Samoboru, Svetoj Nedelji, Ivaniću, Zaprešiću, Dugom Selu ili svim ostalim gradovima.

A drugi razlog što smo mi mlađi gradovi, gradovi koji su nastali tek prije 50-ak godina u svojoj intenzivnoj izgradnji i što su standardi njihove izgradnje bili posljedica novih standarda koji su nastali nakon Skopja, Banja Luke, Crne Gore ili drugih potresa koji su bili u bivšoj asocijaciji pa su se onda ti standardi primijenili kod izgradnje. Spominjem zbog toga da naglasim da posljedice potresa u Zagrebu ili svih ostalih događaja koji su se dogodili u našoj metropoli nisu koncentrirane samo na Grad Zagreb nego i na aglomeraciju oko Grada Zagreba koja sada broji negdje oko milijun i 200 tisuća ljudi, dakle to je gotovo jedna trećina Hrvatske. Zagreb nama čini kao što sam rekao ne samo metropolu, dakle to nije grad koji ima samo prometno čvorište, kulturno, povijesno, gospodarsko, akademsko, znanstveno, političko nego to je i naš dom s kojim se moram zaživjeti i ovaj prijedlog zakona koji je vrlo kvalitetan i stručan i donesen je u suradnji sa strukom i uređuje mnoge načine i postupke obnove, zbrinjavanja, nudi modele financiranja 60-20-20 nikada neće oni biti idealni, ali mislim da je on dobra osnova da u dva čitanja donesemo produktivan, pošten, socijalan i u provedbi transparentan dokument koji će pomoriti različite strukovne interese, dakle to je nešto o čemu također treba progovoriti, dakle lobije, poštujući prije svega prava građana da žive u svojim domovima, a javnim službama da funkcioniraju i da će u standarde novog vremena stvoriti nam novu metropolu za novu Hrvatsku. Zato bi na kraju naglasio da jedna riječ koja se danas prigodom prvog čitanja najčešće provlači da bi ona trebala biti i misao vodilja tijekom ovoga procesa donošenja vrlo bitnog zakona koji će imati i druge reperkusije, kao što sam rekao i socijalne, a to je solidarnost.

Kolegice i kolege. 22.3. kada smo se svi ujutro ranom zorom probudili vidjeli smo devastirajuće posljedice potresa, a i meni kao geofizičaru nekom tko je i kroz studij se obrazovao sjetio sam se predavanja gdje su nam profesori govorili kako je 99% vjerojatnost da će se Zagreb u sljedećih 100 godina pretrpiti potres jači od 6 po Richteru. Ono što smo vidjeli je 5,5 i mislim da su devastirajuće posljedice na preko 24.000 kuća i zgrada itekako bile velike. Vlada je kao što je i sam premijer sumirao, krenula je s investicijom od 141 milijun kuna, 41 milijun kuna bojlera, 100 milijuna kuna zabatnih zidova, isto tako i najamnina za zamjenske stanove. Šteta je procijenjena na 86 milijardi kuna i to je zajedno sa Svjetskom bankom procijenjena u sklopu prijave na Fond solidarnosti. Ono to su bile kritike za Fond solidarnosti je kasnite s prijavom, kasnite s prijavom, ali isto tako tu prijavu je kvalitetno trebalo odraditi kako bi se po priznatim metodologijama iza kojih je stala Svjetska banka mogla dobiti refundacija iz Bruxellesa. S obzirom da nam je priznato 500 milijuna EUR-a troškova od kojih 89 milijuna EUR-a stiže već početkom kolovoza, to dovoljno govori kolko smo kvalitetno i dobro odradili taj posao. Pored toga imamo i 200 milijuna EUR-a zajma Svjetske banke, a možda samo ponoviti za što će se moć koristit Europski fond solidarnosti, za 4 komponente, dakle za obnovu osnovne infrastrukture, ne znam ko je reko da se neće moć obnavljat, moći će se kroz Europski fond solidarnosti, dovođenje škola i bolnica, dakle školstva i zdravstvenog sustava u početno stanje, za trošak najma stanova i isto tako za osiguranje kulturnih dobara u smislu u vidu skela, te za troškove raščišćavanja područja Grada Zagreba. Pored toga imamo 200 milijuna EUR-a zajma Svjetske banke, isto za sustav zdravstva i školstva, kao i razvojna banka Vijeća Europe koja će se moći iskoristiti za privatne stanove. Dosta je danas rečeno o samom zakonu, recimo ono još nešto šta možemo napraviti što se tiče popratnih djelatnosti ovog zakona. Svjesni smo da zakon definira konstrukcijsku obnovu po principu 60:20:20 znajući da je konstrukcijska obnova otprilike 60 do 70% time pola pola država i oni koji su, koji stanuju u zgradama će preuzeti obnovu. Svjesni smo isto tako da treba doraditi socijalne kriterije i podržavamo tu međustranački dogovor u saboru. No isto tako za budućnost možemo i kroz Fond oporavka i kroz višegodišnji financijski okvir dobiti posebnu prioritetnu os koja će se bavit potresom, to su Talijani imali 5% kohezije su mogli dat na to, moguće je to ispregovarati najesen sa Europskom komisijom, nije se moglo ranije jer se moralo čekat da se sklopi višegodišnji financijski okvir. Fond za oporavak isto tako, a isto tako se može i kroz energetsku učinkovitost koja će se dodatno protupotresno ojačati.

Žao mi je da nema kolege Ostojića, on je govorio o projektima što se tiče ublažavanja kriza, tu je, mislim da je g. potpredsjednik Sanader poprilično dobro rekao što se tiče vatrogastva, što se tiče seizmologije, tu imamo 6 milijuna kuna za dokumentaciju za projekt od 120 milijuna kuna, a isto tako i očekujemo 2 milijuna EUR-a iz norveških fondova za istraživanje i razvoj.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo drage kolegice i kolege zastupnici, evo za početak, evo svi smo se ja mislim većinom ovdje složili, dakle mi smo solidarno društvo, reagiramo na nesreću naših kolega, susjeda, obitelji, automatski im želimo pomoć i tako treba i biti. Pri tome kad govorimo o dugotrajnoj obnovi treba imat na umu i naš ustav i članak ustava koji jamči, dakle pravo vlasništva, ali koji kaže isto tako da vlasništvo obvezuje, što znači kad imaš imovinu moraš se o njoj i brinuti. Zašto se ljudi nisu brinuli o svojoj nekretnini? Pa iz više različitih razloga. Možemo početi od toga da je i u staroj državi loše definirano pravo vlasništva, je li, dakle društveno vlasništvo svačije i ničije. Postojali su i u centru Zagreba i u centru drugih gradova restriktivni propisi u centru grada, dakle gdje skoro svaka kuća bude spomenik, pa imate ograničenja i često je nemoguće bilo što i ulagati. Ili na razini države nepostojanje i šeme osiguranja od potresa, dakle obaveze da ljudi uzimaju osiguranje od potresa. Dakle, zbog svih tih razloga teret ove obnove ne može samo pasti na privatne vlasnike nekretnina nego evo mora ga snositi u jednom dijelu i država i grad. Predložena šema ovdje 60:20:20 ili 80:20 ne može biti zapravo univerzalna i jedinstvena već bi trebalo napraviti je takvom da je specifična za pojedini slučaj i da uzima različite kriterije. Nije svaka obnova potpuno ista, dakle treba voditi računa o vrsti nekretnine, vlasništvu, je li održavana, nije li, je li bila osigurana, nije li, dakle jesu li vlasnici bili odgovorni ili ne, je li to jedina nekretnina ili jedna od mnogih itd., dakle puno različitih kriterija bi trebalo uzeti u obzir kad se određuje, dakle je li i o tome, dakle treba ovisiti koliko će se sredstava uložiti od strane države. U ovaj zakon bi ili možda u neke druge zakone trebalo zapravo razmišljati i o budućnosti. U budućnosti mislim na to potrebno je adresirat nedovoljno pokrivenost osiguranjem od potresa, dakle po uzoru na neke druge države i druge zemlje, u njima je osiguranje nekretnina od potresa obaveza, a premija se određuje prama razini rizika od potresa, prema stanju nekretnine. Potrebno je isto tako osnažiti investicije u mjere smanjenja potencijalnih šteta, npr. hipotekarni krediti koji su usmjereni na financiranje radova za smanjenje štete, smanjenje premije osiguranja nakon takvog ulaganja itd., a široka dostupnost osiguranja bi se mogla osigurat i kroz vaučere, a iznos tog vaučera bi ovisio o dohotku samog kućanstva. Dakle, različitim dobro osmišljenim modelima bi se vlasnici motivirali da svoje nekretnine obnavljaju, podižu razinu zaštite, a smanjuju premije osiguranja te na taj način minimiziraju rizike i za sebe i za državu. Za kraj, ovo jest zakon o obnovi Zagreba i okolice, no trebalo bi stvoriti svakako zakonski okvir za cijelu Hrvatsku, dakle okvir za ovo bi, zapravo trebao biti okvir za ispunjavanje svih temeljnih zahtjeva za građevine prema Zakonu o gradnji u skladu i s onom EU direktivom o energetskoj obnovi koja pokriva i zaštitu od požara i potresa. Isto tako, ne znam je li tko spomenuo, u ovom zakonu, na neki način uvodi se paralelan sustav izrade projektne dokumentacije nadzora, izvođenja, uporabne dozvole, spominjao se ovdje često Dubrovnik na primjeru obnove Dubrovnika. Vidimo da ovaj zakon koji je tada donesen, je li, prije 40 godina, on je još uvijek u upotrebi, dakle, nikako se ne bi trebalo dogoditi da ovaj zakon kojega sada ovdje donosimo i po njemu se, dakle, radi sljedećih 40 godina. Fond koji se ovdje uvodi kao neko posebno tijelo, posebna forma, moglo se možda iskoristiti i Fond za zaštitu okoliša jer tamo već postoje kapaciteti i ljudski i proceduralni da se ovakav jedan fond tamo zapravo realizira, a jedno, evo, pitanje, pitanje za kraj, u članku u kojem, evo, meni osobno nije jasno, u čl. 10. st. 2. kaže se da prostor povijesne urbane cjeline grada Zagreba izrađuje se Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba i njega izrađuje u st. 3., izrađuje ga Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba. Treba li, dakle da se krene s obnovom Gornjeg, Donjeg Grada, Kaptola, čekati posebno sa donošenjem tog programa?

Obnova Zagreba i okolice trajat će desetljećima i od presudne je važnosti da se obnova obavi kvalitetno. Važna je brzina u reakciji, ali ona ne smije uzrokovati brzopleta zakonodavna rješenja. Imajući na umu kompleksnost obnove, ovaj zakon bi mogao biti jedan od najvažnijih dokumenata ovog saziva Sabora stoga upozoravam, ne smijemo u žurbi postati proizvođači zakonskih rupa. Iz redova HDZ-a prije koju minutu je rečeno kako je oporba nije uspjela istaknuti veće primjedbe na ovaj zakon. To nije istina. Pa kolege iz HDZ-a, puno toga ste mogli čuti tijekom današnje rasprave i svojim komentarom, samo ste pokazali da vas ne zanimaju konstruktivni prijedlozi i rješenja, nadam se da tome neće biti tako do drugo čitanja. Nadalje, pohvalili ste se osiguranim sredstvima za financiranje pa k tome još i istaknuli, jedno je teorija, a drugo je praksa. Upravo vas tu čekamo. Jeste li sigurni da ste stvarno osigurali sva potrebna sredstva ili ste napravili račun bez računice? Naime, procjena štete od 11,5 milijardi eura napravljena je po metodologiji za hitnu prijavu šteta, no to nije konačna, a niti precizna cifra. O stanju financija u gradu Zagrebu nagađa se da je gradska blagajna prazna. Istaknut ću ono što su istaknuta strukovna udružena, a to je da se sama obnova mogla provesti i po postojećim zakonima, stoga je suština ovog zakona o kojem dana raspravljamo upravo u tom omjeru u kojem će država i grad sudjelovati u financiranju obnove. Konsenzus vladajućih i jednog dijela oporbe oko omjera sufinanciranja pomalo zabrinjava. Kao što zabrinjava i pozivanje na solidarnost jer je upravo pitanje solidarnosti već sada izazvalo prijepore u javnosti, a zakon poput ovog ne smije biti uzrok novih društvenih podjela i to ne smijemo dozvoliti. Svi modeli subvencije i pomoći koje smo do sada kao država u različitim područjima koristili, više su koristili i mučnim i utjecajnijim skupinama nego li sirotinji. Stoga ponovno ukazujem na 2 osnovna problema ovog zakona. Prvi je taj da solidarnost ne smije biti linearna bez uvažavanja i razrade socijalnih i ekonomskih kriterija, a drugi problem je to što ovaj zakon ima ugrađene ozbiljne korupcijske rizike. Netransparentnost o kojoj smo puno govorili je jedan od najvažnijih problema, ali svakako i to što se sva bitna pitanja planiraju definirati naknadnim aktima, od uloge Fonda za obnovu pa tako do zbrinjavanja građevinskog otpada. Sve navedeno više upućuje na zavaravanje građana nego li o nekom zakonodavnom rješenju koje bi bilo na tragu cjelovite obnove kakovog zaziva struka. Po tome vidim da je ponovno primijenjen već uobičajeni pristup pri izradi zakona, a taj je kako ćemo, lako ćemo. Zbog toga smo kao država upravo tu gdje smo sada. Na dnu. Do drugog čitanja dovoljno je vremena da se izradi zakon čijih se posljedica po okončanu obnove nećemo sramiti. Na to vas pozivam. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Damir Bakić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Ja bih procijenio da ovaj zakon zapravo ide u dobrom smjeru. Neke njegove odredbe uglavnom su na tragu naših ideja i naših nastojanja. Naravno, prostora za poboljšanja i posebno potreba za poboljšanja ima mnogo, o tome su već govorili moji kolege u svojim izlaganjima u ime kluba zastupnika. Ja bih ovog trenutka ukazao na još dvije konkretne stvari i dao 2 konkretna prijedloga. Prije svega, stručni savjet, to je ekspertno tijelo koje se sastoji od 15 stručnjaka različitih disciplina koje su eksplicitno pobrojane koje dolaze iz uglednih institucija koje su također, eksplicitno pobrojane. Ono što je zapravo vidljivo na prvi pogled je da netko ili nešto nedostaje. Ukratko, iz sasvim očitih razloga, mi predlažemo da se stručno tijelo proširi nekim od kolegica i kolega sa geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, konkretno s nekim od seizmologa. Druga stvar na koju želim ukazati je čl. 14. koji propisuje da ćemo naše zgrade obnavljati do određene protupotresne otpornosti, do određene razine protupotresne otpornosti, a te su razine opisane u dokumentu koji se zove „Tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za građevinske konstrukcije“ Uglavnom, tamo je tih razina, dakle razina protupotresne otpornosti pobrojano 4, ona 4-ta je najviša i tamo je pobrojano koje zgrade se obnavljaju do koje razine. Razumljivo, objekti od osobite važnosti za čitavu zajednicu poput npr. bolnica obnavljaju se do razine 4, objekti od šire društvene važnosti obnavljaju se do protupotresne otpornosti razine 3, npr. to su vrtići, škole, kina, kazališta itd. Ono gdje vidimo problem to je sa stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama koje se obnavljaju do razine 2 ili 3 u ovisnosti o tome jesu li više ili manje oštećene. Tu odredbu smatramo nelogičnom i zapravo nepravednom, dakle ne vidimo niti jedan racionalan razlog da se dvije stambene zgrade koje bi u principu trebale biti ravnopravno tretirane da se dakle, dvije stambene zgrade obnavljaju do dviju različiti razina otpornosti na potrese u ovisnosti isključivo o tome kolko su ovog trenutka bila eventualno bila oštećena. Međutim, još jedan problem sa tim tehničkim propisom, a to je način na koji su te razine protupotresne otpornosti opisane. One su opisane tzv. povratnim periodima, to je stručni termin, to je zapravo statistička kategorija, ti povratni periodi su eksplicitno navedeni kao 95.g., 225.g. i 475.g., a zapravo se dakle radi o statističkoj kategoriji iz koje u stvarnosti seizmolozi izvode ono što je statičarima, inženjerima, građevinarima bitno, a to je akceleracija gibanja tla prilikom potresa. Problem je sad u slijedećem, mi, RH, mi imamo vrlo precizno izražene seizmološke karte za povratni period od 95.g., što korespondira razini 2, imamo precizne karte za povratni period od 475.g., što korespondira razini 4 i mi nemamo precizne karte za, za povratni period od 225.g. Podaci za taj povratni period su vjerojatno izračunati nekom aproksimacijom, nekom interpolacijom i zapravo bi valjalo vidjeti kako je ta aproksimacija izvedena, tim više, tim prije je potrebno dakle u pomoć pozvati seizmologe. Moj prijedlog i zapravo prijedlog našeg kluba da se, dakle ovaj tehnički dokument preispita i po potrebi korigira, za to imamo dovoljno vremena u periodu do donošenja konačnog prijedloga ovog zakona.

Prvo ćemo, želim govoriti, slažem se sa svojim kolegom Bakićem da je ovaj zakon u dobrom smjeru i uvjeren sam da smo našom akcijom kada smo probdjeli noć zabrinuti, s pravom zabrinuti, ispred sabora inzistirajući tada da se u tom trenutku nastavi rad na zakonu ima li pravo. Međutim, evo svejedno, 4 mjeseca nakon potresa mi smo građanima, građankama dužni reći da im neće biti obnovljeni njihovi stanovi, a tamo gdje oni žive, velikim dijelom to je njihov svijet. Ljudi, pogotovo stariji ljudi, veliki je broj starijih ljudi u donjem gradu, siromašnih, a ne bogatih kako se stalno govori ili možda očekujete da gospođa od 84.g. mora ući u nekretninski biznis i da mora sa agencijama sada trgovati? Međutim, činjenica je i ono što želim o tome reći da u ovih 20% ako se ne dogovorimo, a to mi je drago da smo čuli od premijera da je voljan razgovarati, da je uvažio primjedbe mojih kolegica, o socijalnim kriterijima jer to je prevažno i to koji ćemo cenzus izabrati jer kod nas se imovinski cenzus ne priznaje samo dohodovni, a jako dobro znamo da najopasniji dečki u ovom gradu kada im dođete oni nemaju nikakve niti prihode, a kamoli imovinu jer ništa na njih ne piše i svih se bojimo, i vi se bojite, svi vi koji 30.g. ovdje radite. Znači, naše građanke i građani će morat platit, zadužit se ili ne znam kako ili na hipoteku stavit svoje stanove da bi im se popravila struktura zgrade, a ono što je strašno, a to je da 100.g. stare zgrade imaju takvu žbuku koja pada sama i kada je popadala po njima u užasu tog jutra, oni danas žive sa tim jezivim simbolima potpune nemoći, potpune nemoći i tu im nitko ne može pomoći. Evo za sada je tako. Druga stvar o kojoj svakako želim govoriti, a to je pitanje zbrinjavanja ljudi koji su potpuno stradali.

Žena je došla i rekla je zašto ja kao susjeda ne mogu primiti svoje susjede kod sebe, imam prostora i ne treba mi ne znam kakav novac, pa nešto mi dajte. Zašto o tome ništa ne piše ovdje? Zašto ne piše ni o ovome što sam prvo govorio? Nigdje ne piše da građani neće dobiti, jer zakon je tako napisan, a to je šteta jer puno stvari idu u dobrom smjeru. Znači omogućimo ljudima da pomognu svojim prijateljima, da pomognu svojim susjedima jer ima solidarnosti za razliku od ovih koji zagovaraju samo tržišni i profit kao jedinu stvar koja će Hrvate izvući iz pakla. Samo profit nekolicine. Neće. I sada na kraju, time ću završiti ne znam koliko još imam ovaj, 44 sekunde, a gdje to piše, e hvala naučit ću, a to je ono 34, to je to, gubim.

Nemate masku. Ispričavam se.

Ovdje sam govorio u saboru, svagdje, znači sada su to najbogatije obitelji u Hrvatskoj koje su na toj nesreći i rata i potresa se obogatile.

Gospodine zastupniče Bulj, ja vjerujem da se vi ne bojite, ja vjerujem. U dva navrata ste sa dečkima koji se boje, u dva navrata ste sa njima probali koalirati jer su vam oni ideološki bliži, ali vi ste osobno, ne znam za ove druge vaše dečke koliko su ovaj hrabri, vidio sam da je vaš kolega bježao pred strašno opasnim premijerom koji je poznat kao vispren ono i spretan, ali u svakom slučaju ne sumnjam da ste vi odvažni, vjerujem i da ste narodni tribun i mislim da puno stvari vrlo dobro govorite. Ja se s time slažem. Međutim, ljudi koji ovdje najveći dio vladaju 10-ljećima i dopustili su da se razvije tako maligna tvorevina ne samo u gradu nego i u državi i da zbog toga i da ništa ne može proći na drugostupanjskom sudu, a kamoli na visokom sudu [[Upadica: Vrijeme.]] to sve znate. Zastupnik Bulj, izvolite povreda Poslovnika.

Šta je povrijeđeno? Povrijedio je s tim da je govorio na moju repliku, a u biti nije odgovorio koga se bojim.

Slijedeća replika uvaženi zastupnik Hajduković. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Matula, pa slažem se apsolutno s vama je ovo zakašnjeli zakon, dakle bilo je … [[Upadica: Ne razumije se.]] kažem slažem se s vama da je ovo zakašnjeli zakon. Dakle, bilo je vremena i da je bilo volje već bi odavno taj zakon apsolvirali i prije raspuštanja prošlog saziva već bi ljudima koji su pogođeni potresom dali barem neku sigurnost da znaju na čemu su barem dijelom. E sad, dotakli ste se onoga što sam ja samo ovlaš spomenuo, a to je struktura vlasnika nekretnina u centru grada. Ja mogu govoriti iz perspektive Osijeka, a mogu to dijelom preslikati i na Zagreb. To su ili ljudi koji su dobili stanove nasljedstvom, stariji ljudi, nositelji stanarskog prava itd., itd., koji često stanuju u neuvjetima, trošnim kućama, dvorišnim stanovima, vlažnim stanovima itd., itd. Što će sada biti s njima jer apsolutno neki objekti, neke potleušice, neki privremeni objekti će biti [[Upadica: Vrijeme.]] za …/nerazumljivo/… to nam nije odgovoreno. Zahvaljujem na ovoj intervenciji uvaženom zastupniku. Ja ću biti po ovom pitanju vrlo kratak.

To je bila teška društvena katastrofa i vjerujem da je i u Osijeku tako. Uvaženi kolega Matula, slažem se s velikom većinom tog što ste rekli, posebno vezano za naše najstarije sugrađane i najugroženije, dapače, mislim da to svi znamo ljude kada se u staroj dobi iseli nekuda onda nažalost ne žive još dugo. Ali imamo zapravo za vas jedno pitanje jer ste spomenuli da se mi ovdje nekoga bojimo ili da se trebamo bojati, ja bih vas pitao, tko su ti ili što je to o čem se tu radi? Ja se nikoga ne bojim, tamo učim svoju djecu i ja mislim da nitko u ovoj zemlji nakon 1990. se nema razloga bojati. Gradimo institucije mukotrpno, one još uvijek nisu savršene, daleko od toga, ali mislim da smo na dobrom putu i da trebamo vjerovati u institucije i svi zajedno, posebno u ovom najvišem domu u Hrvatskoj i zajedno graditi, pa samo ako možete to reći. Ja mislim, stojim iza toga, nema razloga, ne u ovom domu nego nitko u Hrvatskoj strah od bilo koga ili bilo čega. Drago mi je da se ne bojite i vjerujem da ćete u tom smjeru nešto početi napokon svi zajedno iz HDZ-a i činiti. Ja ovo doživljavam naravno kao vašu predizbornu kampanju za Grad Zagreb jer vas se zove da ste vi kandidat u Gradu Zagrebu i morali su staviti novo lice, vi ste sposoban kao poduzetnik, iako sam čuo da je to veliki dio naslijeđeno, ali kažu da ste u tom smislu sposobni. … [[Upadica se ne razumije.]] Molim? … [[Upadica se ne razumije.]] a nije tako pišu mediji, ali dobro. U svakom slučaju ono što ćete morati i što je sigurno ova cijela operacija … to je kako objasnit da onaj cirkus koji smo gledali do prije nekoliko mjeseci ovdje sa žetončićima, sa tim užasnim imenom koje je vaš partner u Zagrebu radio i vi ste koalicijski partner i gledali ste kako kupuje skupštinske ljude, sve znate, a donijeli ste svi vi lex šerif radi Bandića. Poštovani potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici. Danas smo puno razgovarali oko toga što nedostaje u zakonu, na koji način ga treba popraviti, kako osigurati socijalnu osjetljivost unutar zakona, kako uvesti kriterije koji će omogućiti i onima koji nemaju sredstva niti za onih 20% sufinanciranja da ipak mogu obnoviti svoje stanove. Međutim, možda smo, ne bih htjela da se zaobiđe jedno od ključnih pitanja, a to je pitanje povjerenja u način na koji će se obnova provoditi i povjerenja građana u to da će se sredstva za obnovu koja ćemo svi izdvajati i koja će biti zaista velika da će se zaista trošiti na način u skladu sa ciljem i svrhom zakona, a ne onako kako jesmo navikli da se događa u Hrvatskoj, na nenamjenske načine i na način koji generira korupciju i pogodovanje. Znači svjesni smo činjenice da je Hrvatska po percepciji korupcije unutar svojih institucija prema svojim građanima na dnu ljestvice EU, svjesni smo da je povjerenje u Vladu ali i Sabor kao instituciju izuzetno nisko upravo zbog koruptivnih afera i HDZ-a, ali svakako zbog koruptivnih afera koje opterećuju Bandića odnosno Grad Zagreb. Ja ću reći, ja sam prije nekoliko godina radila na jednom istraživanju zajedno sa jednim institutom za istraživanje korupcije iz Mađarske gdje smo analizirali samo rizike javne nabave Grada Zagreba unutar pet godina. Rizici detektirani koruptivni rizici unutar javne nabave Grada Zagreba samo na osnovu nepostojanja kompeticije odnosno malog broja ljudi koji se javljaju na natječaj zato što znaju unaprijed da su natječaji namješteni je pokazao gubitak veći od 2 milijarde kuna na razini tih pet godina. Iz to razloga smatram da je ključno da unutar ovog zakona osiguramo neovisni nadzorni mehanizam koji će omogućavati i nadzor i to s neovisnim stručnjacima, ali isto tako i predstavnicima Sabora, da u realnom vremenu se mogu dobiti svi podaci o tome koliko je sredstava prikupljeno, koliko sredstava ide kada na koju vrstu javne nabave, na koji način se sredstva troše.

Isto tako smatramo da bi to tijelo, osim što mora biti neovisno, da to tijelo mora moći i pratiti i izvještavati i Sabor i javnost o koruptivnim rizicima koje imamo unutar sustava javnih nabava koje se koriste za obnovu. To je izuzetno važno jer nam pokazuje mogućnost ušteda koje bi imali kada bi te koruptivne rizike maknuli, između ostalog malog broja natjecatelja na pojedinačni natječaj. Ono što također želim reći jest da bi spriječili jačanje klijentelističke mreže koja već postoji, posebno unutar građevinskog lobija i velikih radova koji se rade u Hrvatskoj, da bi to spriječili, da bi to zaustavili važno je i kako ćemo pozicionirati i gdje ćemo pozicionirati, u koje tijelo ćemo pozicionirati mogućnost ugovaranja javne nabave. Oz tog razloga smo mi zahtijevali da to bude i predlažemo da to bude zavod kao stručno tijelo koje će upravljati cjelokupnim javnim nabavama i cjelokupnom obnovom jer što je pri tome važno? Važno je da ulaz u sustav javne nabave ne bude ljestvica previsoko postavljena, odnosno da nemamo opet 5, 6, 7 velikih firmi koje će preuzeti sve poslove, a onda podogovarat pod svojim uvjetima kooperante, nego da se otvori, posebno sustavom okvirnih sporazuma, da se otvori za velik broj aktera na tržištu jer će to umanjiti onda zapravo koruptivni rizik. Imat ćemo veći broj ponuda, imat ćemo niže cijene od onih koje odredimo kao maksimalne i učinit ćemo cjelokupnu obnovu efikasnijom, a vratit ćemo možda povjerenje ili barem dio povjerenja javnosti koji sada ne postoji. I mislim da velik broj prigovora koji dolaze zapravo oko cijelog sustava Zakona o obnovi i činjenice koliko će se sredstava odvojiti, dolazi zapravo iz nepovjerenja u HDZ i u Bandića da mogu, da se njima mogu dati toliki novci da njima upravljaju i da oni budu ti koji upravljaju obnovom.

Poštovana zastupnice Benčić, slažem se sa vama da je potrebno iskoristiti ovu priliku i uvesti veliku transparentnost odnosno puno veću transparentnost trošenja javnog novca nego li je to uvriježeno inače. Ovo je prilika da se inaugurira primjer koji je vladajuća većina najavila. O transparentnosti trošenja sredstava na lokalnom i županijskom odnosno regionalnom nivou. Pa gdje ćete bolji primjer nego kada se daje prilika potrošiti milijarde i milijarde, dakle višestruka veličina gradskog proračuna u samo jedan projekt obnove zgrada. Dakle, ovo je prilika da pokažemo, odnosno da vladajući pokažu koliko su ozbiljni u svojoj namjeri uvođenja transparentnosti u lokalne i regionalne jedinice. Hvala vam. Apsolutno se slažem da ovo mora biti jedan od primjera na kojima ćemo početi ponovno graditi povjerenje, ali je tu ključna uloga, ja bih rekla, parlamenta jer ne možemo se pouzdati u to da će i ova izvršna vlast, ali posebno, isto tako, izvršna vlast na razini grada Zagreba, a koji će biti osnivači fonda, da će ugraditi one mehanizme koje nisu ugradili zadnjih 30 godina u bilo koju vrstu procedura ili bilo koju vrstu upravljanja javnim poslovima ovakve vrste. Iz tog razloga, da, smatram da moramo to postaviti kao pravilo sada, ali da taj mehanizam mora biti neovisan jer ne možemo imati povjerenja u osnivače da će sami sebe nadzirati i izvještavati javnost o svemu što se događa unutar procesa obnove.

Zalažemo se jer imamo iznimno loših iskustava dosad u trošenju javnog novca, a ovo je parexellance javni novac, poreznih obveznika naše države i u svakom slučaju treba ugraditi takav institut nadzora, ali koji neće usporavati, koji neće usporavati dinamiku trošenja i same svrhe postojanja zakona jer još uvijek nam pred očima stoji, odzvanja negativni učinak obnove Gunje i ovih ukupno ovaj svih tih negativnih učinaka trošenja javnog novca. Poštovani, dakle, sustav kontrole i nadzora, kao i postavljanja sustava praćenja u realnom vremenu i sustava javnih nabava i ugovaranje načina potrošnje sredstava zaista ni na koji način ne usporava cjelokupnu proceduru, dapače, čini ju efikasnijom iz razloga što takvi kontrolni mehanizmi vam omogućuju da vam oni preduvjeti i onaj predproces ne bude toliko dugačak. Čak ako u samom procesu ugovaranja i nakon toga imate dobre kontrolne mehanizme. Zato smo upravo to i predložili, isto kao što smo predložili da to tijelo bude neovisno i izvještava Sabor, ali da, slažem se, procedure ne smiju biti preduge, ali moraju biti kontrolirane i moraju biti kontrolirane u realnom vremenu.

Kolegice Benčić, da procedura moraju biti zaista transparentne, moraju biti jasne, a ja bih samo htio postaviti pitanje, u tim procedurama trebalo bi zaista, ako se slažete, voditi računa s obzirom da se veliki dio ove obnove financira iz državnog proračuna, da svi sudionici pravnih osoba mogu imati istu priliku sa područja čitave Hrvatske. Mislim da je to ključno s obzirom na ovu poruku solidarnosti koju smo slali, zaista svi kroz rasprave, da zaista oni koji budu na natječajima prošli, ako budu u istoj prilici sa pravnim osobama iz Zagreba, dakle u istim kategorijama, da njihova natječajna dokumentacija bude egal, da se treba o tome isto voditi računa jer kako u toj solidarnosti smo svi isti, tako moramo biti kod izvođenja poslova. Pa mislim to da se to podrazumijeva, naravno i mislim, to je inače kod javne nabave, naravno da bi svi subjekti na tržištu trebali biti u istom položaju, ali ne samo to. Ja sam dodatno i tražila još dodatnu stvar, a to je da tzv. trošak ulaska na to tržište ne bude previsok. Pod trošak ne smatramo novce nego administrativni trošak i financijski i operativni kapaciteti koji se zahtijevaju od natjecatelja. Znači, po meni, oni ovaj puta mogu biti i niži u smislu da to mogu biti i vrlo male firme jer mi zapravo nemamo niti dovoljno na tržištu firmi koje će moći pokriti sav obim radova koje imamo. Zato je dobro da na početku zapravo idemo na stvaranje tzv. poolova, bazena, zapravo izvođača po pojedinim vrstama poslova, a onda po potrebi svakog pojedinačnog ugovaramo pod onim uvjetima koje smo tamo već zacrtali, koje predviđamo, a to je da bude određena maksimalna cijena i da je sve ispod toga … [[Govornik se ne razumije]] da je ispod toga natjecanje kako bi dobili nekakvu realnu cijenu pri čemu opet moram naglasit nije pitanje samo cijene i ne smije cijena biti jedini kriterij, kriteriji moraju biti oni socijalni kriteriji, a to je posebno odnos prema radnicima, pitanje isplate ugovorene plaće, pitanje obuhvaćenosti unutar sektora, kolektivnim ugovorom itd., znači da niži uvjeti, ali onda kada se ugovara se moraju postaviti određeni socijalni

Hvala vam potpredsjedniče sabora. Htio bi dat, dva aspekta bi htio se osvrnuti u ovom zakonu. Međutim, prije svega još jednom podsjetiti da nam definitivno trebaju informacije o svim zgradama, o tipologiji zgrada vezano za namjenu koje su oštećene jer nije meni svejedno da li ćemo mi obnoviti 500 poslovnih zgrada proračunskim novcima ili 100 ili 10, koliko višestambenih zgrada ćemo, koliko mješovitih, kakve će to probleme u imovinsko-pravnim odnosima i posebice vezano za založno pravo, kakve ćemo imati s obzirom na to kolko ima poslovno-stambenih zgrada, to isto tako nije svejedno. Tako da jako mi je teško isto raspravljat o ovom zakonu nemajući te informacije. Podsjetit ću, nakon potresa koji je oštetio Dubrovnik, nakon potresa koji je oštetio Ston imali smo 100% financiranje iz proračuna tadašnje još države i privatnih objekata i to na razini države, bivše države. Niko tada to nije sporio. Imali smo nakon poplave u Gunji isto tako 100% financiranje i niko tada to nije sporio. Ovdje imamo participaciju od privatnih vlasnika od 20%, znači da je u tom smislu zato što je velika, doista velika šteta, zato što će trebati, samo državni dio će bit 50 milijardi kuna, znači samo za, država će morat 50 milijardi kuna ili kroz fondove ili kroz kredite ili iz proračuna osigurati i iz te perspektive se traži onda takva participacija. Međutim, ono što smo više puta istakli jeste ta participacija ne može biti jednaka za sve, ne može biti jednaka za, za poslovne subjekte u odnosu na siromašne i socijalno ugrožene skupine građana koji teško da će moći tih 20% namiriti i ne smije se dogoditi da dođemo u kvaku 22, a kvaka 22 je da 20% ljudi trebaju sufinancirati i da za to moraju prodat svoju jedinu imovinu koju imaju jer prihoda nemaju, a da ne mogu to zbog hipoteke odnosno založnog prava koje im je dala država. Shvaćate? Znači, u tom, u toj situaciji to je kvaka 22 i iz te perspektive mislim da trebamo razmišljati o socijalnim kriterijima. Druga stvar o kojoj bih htio nešto jest ovaj zavod odnosno fond. Rekao sam već da je zavod očito za obnovu Zagreba bio u nekoj verziji prijedloga zakona jer se nalazi u obrazloženju jednog članka. Znači, ja kao netko tko aspirira i na vlast u Gradu Zagrebu unatoč tome znajući ne samo kakvo će bit stanje u najmanju ruku slijedećih 9 mjeseci, smatram, pa makar to bilo na neki način se čini i smanjenje ovlasti možda naše buduće vlasti u Zagrebu, smatram da nije dobro da Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba izrađuje plan cjelovite obnove tj. program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba mimo, znači ovih ostalih institucija koje su predviđene ovim zakonom, znači fond koji onda nije samo financijsko tijelo nego i operativno, mimo onda Ministarstva graditeljstva koje je strateška institucija u ovom zakonskom okviru i mimo stručnog savjeta. Znači, meni se čini da je bolje i dalje rješenje da imamo jedan Zavod za obnovu Zagreba koje su suosnivači i Zagreb i država, a ne da prebacimo neke posebne nadležnosti na Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba kad je riječ o povijesnoj jezgri. Meni je jasno da taj Zavod za prostorno uređenje Zagreba ne bio vodio operativne aspekte obnove, međutim i samo planiranje te obnove za povijesnu jezgru Zagreba čini mi se da bi moglo doći do tih tenzija između Zagreba i države i siguran sam da će zapravo doć do tih tenzija u slijedećih 9 mjeseci, ali nadam se da, ali mislim da je to loše institucionalno rješenje da ne dođe do takvih tenzija i nakon 9 mjeseci odnosno u slijedećem 10-godišnjem razdoblju jer pišemo zakon ne za ljude koji su sada na vlasti ovdje ili ondje nego pišemo zakon ne znajući tko će biti gdje na vlasti slijedećih 10-15.g. Znači radimo institucionalni okvir bez obzira na trenutno stanje stvari i bez obzira na trenutno stanje stvari i dalje mislim da bi jedan zavod bio bolje rješenje po uzoru na Dubrovnik i jasno mi je koji su bili problemi vezani za Zavod za obnovu Dubrovnika, znam i da tamo nije to sve išlo glatko, ali opet mi se čini to bolje rješenje nego što je ovo koje je sada predloženo. Iz te perspektiva nadam se da još uvijek do drugog čitanja možemo otvorit te neke teme, nadam se da ovaj socijalni kriterij koji su više puta vladajući rekli da žele razmotriti će doista razmotriti, nadam se da će založno pravo se isto tako razmotriti kako da se razriješi, nadam se da će se razmotriti pitanje osiguranja kako da se razriješi, tako da se ne penalizira one koji su ipak plaćali osiguranje. Znači, to su još neke stvari koje se daju riješiti u drugom čitanju i nadam se da će to doista tako i biti.

Kolega Tomaševiću, vi ste već i iznijeli primjedbe kroz javno savjetovanje i dio vaših primjedbi je usvojen, što samo pokazuje da je ovdje riječ o jednom nadstranačkom zakonu odnosno da je intencija i Vlade RH i svih koji brinu o ovoj temi da se donese zakon koji će uvažiti što više dobrih i konstruktivnih prijedloga i mislim da je to izuzetno važno jer se svi možemo složit da želimo i transparentan i provodiv zakon i zakon koji će voditi, vodit se načelom solidarnosti, a vi ste posebno ovdje spomenuli i socijalne kriterije, pa bih volila čut s vaše strane na što ste točno mislili, kako ste razradili te socijalne kriterije i što bi bio vaš prijedlog, a u smislu poboljšanja ovog sadašnjeg zakona u prvom čitanju? Pa spominjani su, kolege su spominjali imovinski cenzus, ali znamo da to u Hrvatskoj će biti dosta teško provedivo. Za to nismo mi odgovorni koji tek sad ulazimo u politiku, ja bih volio da imamo popis imovine puno ažurnije nego što imamo sada, ali bojim se da to nećemo moći tako lako riješiti u sljedeća dva mjeseca. A s druge strane dohodovni kriterij je nešto što možemo primijeniti i teško će ga biti primijeniti iz perspektive različitih razreda i tereta koje bi ovih 20% sufinanciranja po tim razredima dohotka razrezali, ali s druge strane možemo možda barem reći ovo što sam rekao da je problem založnog prava, ta kvaka 22, kako da izbjegnemo situaciju da ljudi koji ne mogu doći do tih 20%, osim da prodaju svoju nekretninu, a ne mogu prodati svoju nekretninu jer im je zabilježba.

Znači o svemu možemo govoriti, možemo govoriti o transparentnosti, možemo govoriti o institucionalnom okviru vezanom uz ovaj zakon, možemo govoriti o sredstvima odakle ona dolaze, kolika su, u kojem omjeru će se što financirati, no zakon o obnovi Zagreba trebao bi imati jednu temeljnu zadaću, a to je da osigura socijalnu osjetljivost pri sufinanciranju porušenih zgrada. Zato je problematično u ovom prijedlogu zakona da onima kojima i onako ide dobro se omogućava u potpunosti financiranje konstrukcijske obnove, dok se onim ljudima koji su siromašni od njih očekuje da svoj jedini stan koji imaju ili svoju jedinu kuću koju imaju financiraju u iznosu od 20%, znači 20% od cifre koju neko nema. Pogotovo uzmemo li u obzir da živimo u zemlji u kojoj je 53% ljudi koji žive u kućanstvima ne može izdvojiti za neplanirane izdatke, znači ti ljudi pretpostavljamo da neće moći niti obnavljati svoj stan ili svoju kuću.

Znači s jedne strane imamo situaciju da ćemo obnavljati neki TEdeschiima neke zabatne zidove, s druge strane imamo siromašne koji će svoj stan ili kuću morati prodati ili će im na tu kuću ili stan biti stavljeno založno pravo hipoteka. To je jedna temeljno nepravedna, socijalno neosjetljiva mjera koja se po nama mora promijeniti. Znači ono to je naš prijedlog je da se uvede, kao što je rekao kolega imovinski cenzus će biti problematičan za što nismo mi krivi, ali naš je prijedlog makar da se uvede dohodovni cenzus i to da bude vezano uz prvu nekretninu koju neko ima da se omogući, da se u potpunosti ljudima koji po tom socijalnom kriteriju koji ne mogu financirati obnovu svoje jedine nekretnine omogući da ih se toga oslobodi. Na odborima smo postavili pitanje državnom tajniku vezano uz založno pravo, dobili smo vrlo nejasan odgovor da li će oni koji su u nemogućnosti financirati svoju obnovu imati založno pravo ili će cijela zgrada u kojoj se nalazi nekoliko stanova, ako dvoje ljudi ne mogu sufinancirati tu obnovu da li će cijela ta zgrada imati založno pravo ili hipoteku, nismo dobili neki konkretan odgovor. Dakle, takva situacija isto mislimo da bi se trebala razriješiti. Ono na što ćemo mi staviti naglasak je svakako taj dohodovni cenzus u našem zahtjevu, a Radnička fronta će se zalagati da se točno definira koji su to poslovni subjekti koji će dobiti potpore i na koji način. Dakle, ne želimo da se dovedemo u situaciju da se tajkunima obnavlja poslovna zgrada jer se tamo obavlja gospodarska djelatnost, dok siromašni nemaju mogućnost popraviti i to se odnosi na konstrukcijsku obnovu, ne na obnovu zidova, parketa itd., znači konstrukcijsku obnovu zgrade nemaju mogućnost da se osiguraju. Znači ono što će nama biti cilj i na što ćemo mi staviti naglasak je svakako i taj st 5. čl. 3. koji smatramo nedorečenim i koji otvara mogućnost da različitim tajkunima se pomaže, pogotovo uzmemo li u obzir mjere Vlade koja je prije samo par mjeseci počela sa pomoćima i tu pomoć uplaćivala kladionicama koje su prošle godine imali preko stotine tisuća kuna dobiti, koje su usporile svoju gospodarsku djelatnost. Evo želim i ja nešto reći o Prijedlogu zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Mislim da su sve današnje rasprave bile dobre, bez obzira na neka neslaganja oko onoga što ovaj zakon nudi, a bile su i političke i drago mi je da nismo završili u '45.-toj godini kako su neki htjeli i da je ipak prevladao ovaj važniji dio koji građani očekuju od nas da razgovaramo o onome što njih tišti i što njih boli. Jer 22.3. dan je očito koji će se pamtiti, jer samo Zagreb koji je jedna od metropola u EU doživio je nešto što nisu, što se nije dogodilo ni samom Zagrebu preko 140 godina, ali i mnogima u Europi i ne da Bog da se ikada dogodi bilo kome, ali desilo se i jednostavno je bila potrebna reakcija kao i nakon svake nesreće. Znamo kako je to kada imamo požarište, sanaciju toga, kako je to kada imamo poplavu, sanaciju toga, sa potresima velikih iskustava nema ali mislimo da je i taj dan reakcija bila najbolja moguća i da su oni koji su trebali reagirati, reagirali. Hvala i hrvatskoj vojsci, vatrogascima, policiji, svim građanima, svima onima koji su pomagali da se taj dan što prije, ajmo reći privede kraju u smislu da svi mogu sigurno prenoćiti i da ta priča može krenuti dalje. Mnogi koji danas ovdje govore što je trebalo i kako je trebalo možda u tom trenutku nije bilo na tim mjestima, možda se brinulo o nekim drugim stvarima, ali činjenica je da se ne treba obezvrjeđivati napore države, grada i svih onih koji tu moraju snositi vlastitu aktivnost. Jer kad se dogodi ovako nešto i strada 24.000 zgrada to je nešto što se ne može riješiti u jedan ili dva dana. Kada padne na 1.000 dimnjaka koji oštete 100-tine automobila i sve ostalo što mogu oštetiti konstrukcije, ploče, krovove itd., ni to se ne može riješiti u par dana. Kada se desi i zatvori promet čitavog centra jasno je da ni to nije bilo moguće riješiti u par dana iako neki misle možda da je pogledom to lako riješiti u jedan dan, u dva dana i to je ona razlika u priči što može teorija, a što može i zna praksa. Vidimo iz ovog zakona da je 18.000 zgrada danas barem djelomično uporabljivo i da se u njima može uz određene sanacije živjeti. Da je problem nekih 6.300 zgrada koje su neuporabljive kroz nekoliko kategorija i oko 1.000 takvih u prostoru županija Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj. I to košta 42 milijarde. Mnogi su zamjerali vrijeme u kojem je zakon donesen, da je prekasno, da nije donesen odmah nakon mjesec dana, da nije napravljeno ništa, da Vlada jednostavno ostavila ljude na cjedilu, da Grad Zagreb nije napravio ništa, međutim ima i onih drugih koji misle drugačije. Ja sam jedan od tih, ne živim u ovom gradu, ali sam dosta dugo u njemu, živim na otoku i mislim da oni koji su trebali su reagirali najbolje što su znali i što su mogli. Svi mi znamo kad se nešto desi biti pametni nakon svega međutim u tom trenutku nema puno onih koji znaju što treba. Mislim da je prava reakcija bila i predsjednika države i Vlade i gradonačelnika i hrvatske vojske da se najprije grad počisti, da se omogući normalno funkcioniranje barem dijelova grada, da se može krenuti sa osnovnim aktivnostima i pomalo sa sanacijom. I zato mi je žao što mnogi ovdje govore o građevinskoj operativi na način da su to ljudi lešinari, manipulatori, oni koji će iskoristiti situaciju. Mnogi misle da je to tako jednostavno i da se sve riješi u jedan dan ili klikom prstima, ne ide to tako gospodo i taj sustav itekako treba svima nama u budućnosti jer govori se ovdje o 42 milijarde, to nisu male vrijednosti, to su dvije autoceste u cjelini u Hrvatskoj i to nije priča koja će riješiti u godinu dana. Ne postoji građevinska operativa koja to može riješiti u godinu dana. Nažalost kratko je vrijeme da mogu govoriti opširnije o tome, ali činjenica je da su neki poslali krive poruke i da danas je odgovornost na svima nama. Mnogi kažu nećemo glasati za ovaj zakon, ne, postoji većina koja će ga izglasati i hodogram na koji način će se rješavati pitanje potresa i sanacije potresa u Zagrebu i Zagrebačkim županijama. Prva je uvaženi zastupnik Milošević. Hvala potpredsjedniče. Kolega Borić, slažem se sa svime što ste rekli, želio bih samo još jedanput naglasiti ovo pitanje špekulanata i špekulacija. Ja vjerujem da je dovoljno i pameti i vremena da iznađemo do konačnog prijedloga zakona kako ćemo spriječiti da špekulanti ljudima za sitne novce otimaju nekretnine. Evo, mislim da nam je to svima zadaća. Hvala lijepo. Kolega Milošević mi smo imali iskustvo poplava, čujemo od njih ovaj, a na neki način kritike na sve ovo znajući što se događalo u onakvoj brzini i način na koji su radi i što se nakon toga desilo. I sad slušamo pouku na koji način to trebaju raditi neki drugi, ne gledajući što su oni radili. Sigurno da ćemo biti puno bolji i da ovaj zakon ne rješava ni jednu zgradu u dijelu sad ćemo je evo dati toj i toj firmi i sad će taj neki građevinar nju sanirati u svim njezinim dijelovima i to košta toliko i toliko. Postoje procedure, postoje zakoni, postoje natječaji, postoje odgovorne osobe i postoje sada i institucije koje se osnivaju s ovim zakonom. Tako da je jasno na koji način će to funkcionirati, a oni kažem koji misle da je to sve jednostavno pokazat će vrijeme da ne znaju o čemu opće se tu radi. Evo pa kolega Boriću imamo dvoje Borića ovaj puta, jako mi je žao da u svom govoru kako god imamo malu minutažu iskoristili ste ga na neki način i reciklirali tj. prepričali nam događaje kojih smo svi bili svjesni i negdje ne znam gdje ste izvukli zaključak da će netko glasati i protiv ovakvoga zakona, mislim da to nitko nije iz opozicije rekao na taj način, ali ono što smo tražili od vas nismo čuli ništa osim doslovno nekoga polu literarnoga teksta, niste ništa govorili o onome što bi trebao biti sadržaj ovog zakona, govorili ste da to sve unutra piše pa nisam sigurna da su ti svi mehanizmi koje smo tražili oko transparentnosti ili vremena i hodograma obnove, bojim se da sam očekivala da ćete imati malo više sadržaja u svom govoru.

Hvala. Kolegice ja nisam imao literarni uradak, slušao sam jednog gospodina koji ga je imao i mislim da se mi u tome razlikujemo. Govorio sam o faktima i onome što ja mislim, s obzirom da se dnevno susrećemo sa svakim problemom na lokalnoj razini, da nije tako jednostavno upravljati sa određenim situacijama kao što se to mnogima čini i kao što je to ovdje izgovoreno. Čuli smo danas brojne kritike i jednostavno je moje uvjerenje, da mnogi očito kad kritiziraju, nisu spremni podržati ovakav prijedlog zakona, ako jesu, postavlja se pitanje i smisla takvih onda kritika, a ne izdvojiti ono što je bilo dobro ili se desilo dobro. Tako da, bit će još ovdje puno rasprava oko ovoga, neću danas previše, kažem, ali, jasno je pokazano i na izborima, HDZ je pobijedio u 5 zagrebačke jedinice, da je narod prepoznao one koji znaju i mogu raditi na korist njih, bez obzira na sve one koji su ih uvjeravali u sasvim [[Upadica: Vrijeme.]] suprotno. Nema ga, gubi pravo. Neću previše dužiti, zapravo, želio bih izraziti zadovoljstvo svojom percepcijom ove rasprave koja je bila konstruktivna, idemo, po mom mišljenju, apsolutno već prilično kvalitetan prijedlog predlagača smo imali pred sobom, a ovo što smo imali čuti u ovih 20-tak, 50-tak rasprava samo unaprjeđuje i molim predlagača da svoje te pametne prijedloge uvaži, oni ne koštaju, oni ne, čuli smo ni ne poskupljuju ni ne odužuju, ali osiguravaju transparentnost, osiguravaju socijalnu osjetljivost jer iz epicentra iz kojeg dolazim u Markuševcu ovog trenutka imamo gradilište barem 12 kuća obiteljskih koje su gotovo, sve imaju crveno i koje naši marljivi, odgovorni, ne bogati ljudi nego odgovorni obiteljski ljudi dižu kredite ili se snalaze bilo kako i sami to obnavljaju. Minimalni zahvati na svakoj toj kući gore gdje živimo, a takvih je više od 4 tisuće su srušeni dimnjaci, to vam je red veličine, da vam ga netko popravi, svaki od nas i ja osobno sam imao minimalnu štetu, 14 tisuća kuna, samo za betoniranje balkona i skidanje 2 dimnjaka. I sad to za mene socijalno i ekonomski nije takav problem, ali za mnoge i mnoge i mnoge je 2 tisuće kuna izdataka velik problem i ovaj zakon mora i o tome voditi računa da takvim ljudima koji su već uložili svoje, ako su imali ušteđevine, pitanje je da li su imali, ali ako su ušli u minus, oni to moraju vratiti. Tako da sve podržavamo i naravno, nemojte zaboraviti da ljudi žele ići u svoje crkve, u sakralne objekte, pomoliti se, dan prije je Covid donio do toga da su se crkve zatvorile, poslije toga se katedrala srušila, oprosti nam Bože, idemo popraviti stanje.

Poštovani g. potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege.

Mislim da je to sigurno pokazatelj da i u buduće trebamo raditi više na što većoj zastupljenosti žena u svim državnim tijelima, uključujući i HS. Naš politički i administrativni sustav, dakle, ne samo politika, struka, čitavo društvo nalazi se pred svojevrsnim testom koje će obuhvatiti razdoblje od 2, možda i 3 mandata ovog Sabora i slažem se s onima koji su rekli da je ovo jedan od zakona, od važnijih zakona, možda jedan od važnijih zakona koji će HS donijeti u ovom mandatu, iako se praktički nalazimo u prvom tjednu njegovog zasjedanja. O kvaliteti i provedbi zakona kojeg ćemo donijeti raspravljat će se dakle i kad nas više ne bude u ovim klupama i zato je dobro da je rasprava široka, sveobuhvatna, pozivi na transparentnost jasno artikulirani, a oprez velik i pri donošenju odluka, a to je pokazala i rasprava, zastupnici su pokazali da vode računa o svim predvidivim situacijama koje bi se mogle pojaviti pri provedbi ovog zakona i da žele izbjeći ili na najmanju moguću mjeru svesti sve pretpostavljene probleme koji se mogu javiti u idućim godinama. To je dobro zato što je Hrvatska i bez naših grešaka plodno tlo za izazivanje nezadovoljstva, a mislim da je glavni cilj ovog zakona da ljudi na koje se taj zakon odnosi na kraju ove priče budu zadovoljni s onim što je hrvatska država, HS, lokalne jedinice učinile, da bi pokazale da nisu sami u ovim ekstremnim i iznimnim situacijama. Neću se ponavljati, želim samo istaknuti dvije stvari za koje nisam, možda sam propustio, primijetio da su spomenute, prvo, mislim da je obnova Zagreba odnosno Zagreba i okolice od potresa prilika da se zakonom, ovim zakonom o kojem raspravljamo, omogući obnova javnog prostora u skladu sa tendencijama zelenog razvoja, što podrazumijeva između ostalog i otvaranje dvorišnih blokova i sličnih intervencija, pa bi trebalo razmotriti rješenja koja bi to potaknula i koja bi to omogućila. I drugo, kod obnove obiteljskih kuća, prije svega kod onih koje su predviđene za rušenje, mislim da treba voditi računa da je smisao ovog zakona da ljudima omoguće, vlasnicima omoguće nastavak njihovog dosadašnjeg načina života. To znači da obnovljene kuće ne mogu ličiti na APN stanove, da one moraju biti prilagođene tom području i da bi trebalo razmisliti u ovom zakonu da se omogući cjelovito projektiranje kuća uključujući za prigradska naselja i naselja izvan Zagreba karakteristične gospodarske pomoćne objekte s time da bi se obnovom financirao samo funkcionalni dio vrijednosti koji je predviđen inače u ovom zakonu. I na kraju bi završio jer smo čuli usporedbu puno je tih strahova, složili smo se više-manje da treba voditi računa o različitim pozicijama ljudi koji su pogođeni ovom situacijom, ali ne stoji ona usporedba o tome da ćemo mi nečiji Stojadin ovim zakonom pretvoriti u Mercedes. Ovdje se radi o tome da će na kraju ovog procesa svatko biti u, intencija je, u približno istoj situaciji kao prije potresa. To je smisao, a mi ne pretvaramo, dakle Stojadin u Mercedes nego Stojadinu stavljamo nove gume, bolje amortizere, ABS, da u sličnim [[Upadica: Vrijeme]] ekstremnim situacijama ne bi ponovo doživio udes. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolete zastupnice. Evo vi ste doli u ovoj sabornici kapitalci, a mi smo gore ne vidimo se i ne čujemo se, pa evo priliku da i mi nešto, nešto kažemo. Evo, uvažavajući sve rasprave koje su bile dosad nekako me zabrinjava taj defetizam u raspravama odnosno sumnjam da ćemo uspjeti iz ove elementarne nepogode izići kao pobjednici. Mi Hrvati kad smo složan narod onda možemo pobijediti svaki izazov i vjerujemo da ćemo to napraviti sad. Mi smo nedavno imali Domovinski rat gdje je 5. armija Europe bila naš protivnik i mi smo uspjeli izići kao pobjednici i stvoriti neovisnu državu Hrvatsku. Tako ćemo i sad sve ove oštećene i porušene domove koji su mjesto stanovanja napraviti još boljim da naši ljudi mogu, mogu uživati i u svom domu i u svojoj slobodi. Ono što bih htio reći još je da bi ovaj zakon trebao biti nadstranački i da ja neću biti sretan ako se usvoji sa 76 glasova. Dakle, molim vladu ako je ikako moguće da se uvaže svi kvalitetni i dobri prijedlozi bilo koje stranke i da takav zakon dođe u drugo čitanje odnosno da usvojimo upravo takav zakon gdje će biti sve ono dobro što su ovi misleći umni ljudi danas ovdje izgovorili.

Tako da mislim da bi i oni mogli dati određene prijedloge ne samo što se tiče obnove nego i smjera razvoja Grada Zagreba i cijele, cijele RH. I za kraj, mislim da bi bilo isto tako dobro obnovu povjeriti hrvatskim poduzetnicima i obrtnicima jer jednostavno na takav način možemo čuvati radna mjesta, a isto tako naši su poduzetnici i obrtnici kvalitetni i dobri ljudi da će napraviti izvrsne, izvrsne stvari.

Na početku prije svega izražavam suosjećanje sa svima onima koji su u strašnom potresu koji je zahvatio Zagreb u ožujku ove godine ostali bez krova nad glavom, a potres je uz korona pandemiju sasvim sigurno bitno utjecao na građane Grada Zagreba, ali i Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji su nekako izgubili onaj osjećaj bazične sigurnosti koja nam je svima potrebna da bi nesmetano mogli funkcionirati. U toj teškoj situaciji još jednom je došlo do izražaja i solidarnost naših sugrađana, te promptna reakcija svih žurnih službi od naših vatrogasaca, HV-a, civilne zaštite, medicinskog osoblja, mnogobrojnih pojedinaca, udruga, navijačkih skupina koje su stvarno prionule u pomoć svim stradalima i onima koji su u tom trenutku bili najranjiviji. Svi se sjećamo potresnih scena sa srušenim fasadama, toranj katedrale koji pada, oštećenim automobilima, bosonogim i uplakanim rodiljama u Petrovoj bolnici koje nisu znale jesu li njihova djeca dobro. Uz koronu koja je već sama po sebi kod građana izazvala strah i šok, dogodio se i potres koji je izazvao gubitak krova nad glavom, ali i tla pod nogama i to nije bio jedan potres jer u 24 dana Zagreb je u stvari potreslo 1000 potresa, 19 000 zgrada je uništeno, 27 ljudi je ozlijeđeno, a jedna mlada osoba je nažalost izgubila život. I nakon pregleda gotovo 25 000 zgrada procijenjena šteta popela se na vrtoglavih 86 milijardi kuna koje neće biti tako jednostavno osigurati jer uz ona bespovratna sredstva iz EU i zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj bit će sasvim sigurno potrebno i angažirati vlastita sredstva. Obnova će trajati godina i teško je sada i procijeniti koliko dugo, no ono što se svi možemo složiti da ta obnova mora biti temeljita i stručna i zbog toga je logično da je dizajniran ovako jedan poseban zakon jer je riječ o posebnoj situaciji. Dobro je da je Vlada prihvatila gotovo 100-tinjak primjedbi stručnih udruženja i pojedinaca i što je najavila otvorenost i za konstruktivne prijedloge koji su izneseni i u ovoj raspravi i koji će također stići i od drugih organizacija. Ovaj zakon mora biti pravičan, mora biti provediv, mora biti transparentan, on mora uvažavati načelo solidarnosti i slažem se da treba uzeti u obzir socijalne kriterije. Zato je važno da se glas svih čuje, posebice glas onih koji su stradali u potresu jer oni sasvim sigurno mogu dobro skrenuti pažnju upravo na važne elemente kako bi dobili dobar zakon koji može pružiti adekvatan odgovor na ovu novonastalu situaciju. Također je važno voditi računa kako razno razni špekulanti i lovci u mutnom ne bi profitirali na nesreći ljudi koji su teško stradali u potresu. Kuće, zgrada, sakralne, kulturne objekte trebamo obnoviti u skladu sa svim standardima, transparentno, poštujući načela zelene gradnje i to trebamo raditi zajedno i odgovorno. Ja ću ovaj zakon podržati u prvom čitanju i vjerujem da ćemo kroz raspravu koja još slijedi i do drugog čitanja dobiti kvalitetan prijedlog koji će doista pomoći svim našim sugrađanima koji su teško stradali u potresu, ali i svim onim institucijama da doista ponovo dobe one objekte u kojima su voljeli stanovati, u kojima su voljeli obitavati, u kojima su voljeli prakticirati svoju vjeru, u kojima su voljeli slušati koncerte jer to je naša obaveza, obaveza svih nas.

Činjenica je danas tijekom rasprave manje puta istaknuto da je upravo država jedna od rijetkih koja je došla i organizirala i prikupljanje i pomoć svim tim ljudima koji se nalaze u Studentskom centru, koji se nalaze i u Markuševcu, u crkvi u Vugrovcu, organizirali su se ko mobilni timovi i pomagalo ljudi da ispune zahtjeve i ostvare pravo na najam stanova što je dosta velika pomoć bila u ovom cijelom sustavu. Hvala lijepo zastupniče Katičić na ovoj nadopuni i u stvari bi htjela ovim putem i vama i vašem timu zahvaliti na promptnoj reakciji jer ste kao državni tajnik i osobno bili angažirani na neposrednoj pomoći ljudima koji su teško stradali tijekom ovog potresa i mislim da je na tom primjeru kako se u vrlo kratkom vremenu uspjelo organizirati državne institucije da odgovore na pravi način bilo vidljivo da mi itekako imamo kapaciteta u našoj državnoj upravi i da uz jasnu političku volju i jasne odrednice možemo biti učinkoviti i možemo odgovoriti na zahtjeve naših građana i pomoći im na pravi i najbolji mogući način. Kolegice i kolege puno toga je već rečeno i iz ove rasprave je razvidno da barem u prvom čitanju bit će jedna šira potpora ovom prijedlogu zakona. Isto tako mislim da treba se pozdravit otvorenost Vlade da prihvati prijedloge koji će doći iz ovih saborskih klupa bez obzira da li je to od strane pripadnika vladajuće većine ili oporbe. Ovaj prijedlog po mom mišljenju doista jest i uravnotežen i realan, prijedlog koji je izrađen po načelima pravičnosti, ravnopravnosti, to sam i jutros govorio, dakle između građana i Grada Zagreba, ali npr. i Zagrebačke županije naravno i Krapinsko-zagorske po načelu solidarnosti, ali i s druge strane isto tako i osobne odgovornosti. U našoj javnosti, a dijelom to je i reflektirano u ovoj saborskoj raspravi mogli smo uočiti dvije pozicije na ekstremima ove rasprave. S jedne strane s ljevice ako hoćete socijaldemokratske ili čak socijalističke ona koja naglašava ulogu države. Dakle, tu se problematiziralo tih 20% koji bi trebao i pojedinac vlasnik investirati u obnovi zgrade, to je postalo u mnogim raspravama djelom sporno s argumentima koje smo čuli s te strane. S druge pak ili na drugom ekstremu jedna liberalna ili neoliberalna pozicija, dakle s drugog ekstrema ekonomskih pa i političkih ideologija koji naglašava da država uopće ne bi trebala ulagati u obnovi privatnih nekretnina već da su građani ti koji su morali brinuti o svojoj imovini, osigurati je i ako se i treba obnoviti onda to bi trebali napraviti vlastitim sredstvima. Prijedlog Vlade predstavlja jednu sredinu, kao što i kršćanska demokracija i jest između socijalizma i liberalne demokracije odnosno i liberalizma pardon, dakle nije ni jedno ni drugo nego zastupa socijalno tržišno gospodarstvo, dakle tržišne principe, ali isto tako i socijalni princip kako to tržište ne bi se okrenulo protiv društva i kako bi se zaštitilo pogotovo one koji su u potrebi. Dakle, s jedne strane se naglašava princip solidarnosti, ali s druge strane i osobne odgovornosti i u tom kontekstu i ovaj prijedlog da centralna država financira 60%, regionalna samouprava, dakle regionalna država 20, a pojedinac drugih preostalih 20%, gdje je tu prostor još za razmatranje u pripremi konačnog prijedloga, mislim da je i u implementaciji načela pravičnosti, dosta je toga rečeno oko socijalnih kriterija i čini mi se da je iz rasprave razvidno kako je postignut određeni konsenzus ili barem da u većoj mjeri većina ovoga doma prihvaća taj koncept. Da li će to biti kroz imovinske kriterije ili dohodovne, u svakom slučaju kriterije da bi oni koji financijski su u boljoj mogućnosti možda će i financirati u obnovi svoje nekretnine i više od 20%, a oni pak koji nisu u takvim mogućnostima to će biti, to će biti nešto manje, možda onda u ukupnoj masi ono što će ostati građanima bit će 20%, pa će na kraju opet taj omjer biti 60:20:20. No, u svakom slučaju kažem ovo je prijedlog koji mi se čini da jest uravnotežen jer ne prihvaća nijedan od ovih ekstremnih pozicija u rješavanju u ulozi koje se daje državi odnosno pojedincima u obnovi već pokušava naći jedan balans u svemu tome i stoga vjerujem da će dobiti već u petak na ovom prvom čitanju jednu širu potporu ovog visokog doma, a nadam se da sa konačnim prijedlogom zakona koji će ukomponirati niz prijedloga koji su danas izneseni u ovoj raspravi, da će isto tako imati i neki širi konsenzus za konačnu verziju zakona. Hvala vam.

Ispričavam se, zastupnica Peović. Dobro, a zamjena identiteta. Odgovorila bi samo na tezu da je riječ o socijalističkom ekstremu tražiti da se financira i 20% onima koji to ne mogu sami sebi priuštiti. Ako je ekstremno da se takav socijalni kriterij uvodi kao neki normativ onda smo u problemima. Znači, to svakako ne može biti ekstremno. Ono što je kriterij, dakle je da ljudi koji jednostavno ne mogu financirati svoju nekretninu im se dozvoli da, da znači ostanu u svojoj kući. Ono što jest ekstremno, a to se inače u teoriji naziva ekstremnim centrom, vi ste se lijepo smjestili, imamo desni ekstrem, lijevi, ali [[Upadica: Vrijeme]] a to se naziva ekstremnim centrom je da se smatra normalnim da se ti ljudi izbace iz kuće jer nemaju novaca za vlastitu obnovu. Poštovana kolegice Peović, dakle ja sam govorio o javnoj raspravi, dijelom i o raspravi u ovom saboru gdje u toj lepezi ideoloških pozicija imate naravno s jedne strane poziciju koja je na jednom ekstremu, s druge na onoj koja je na drugoj i opisao sam kakve su te pozicije. Ukoliko se vi ne želite identificirati ili odričete se socijalizma, pa ja bi vas mogao samo u tome ohrabriti kada gledam iz svojih osobnih pozicija.

Dobro, meni je iz vaše ovaj izlaganja izgledalo koda se vi odričete tržišnih principa jer inače ne znam kako bi čl. 41. mogli opravdati budući da čl. 41. nadam se, a koji vi podržavate ovaj prijedlog zakona, regulira čak da se odredi najviše cijene vezano za obnovu, znači nema tu tržišta, znači bit će određeno kako bi se izbjeglo ovo divljanje na tržištu trenutno i što se tiče cijene rada i što se tiče materijala i što se tiče projektne dokumentacije i mi to u potpunosti podržavamo jer niko ne bi smio bit potres profiter, isto košto ne bi trebao bit ratni profiter ili korona profiter i zato je vlada i donijela uredbu oko reguliranja cijena. A što se tiče ekstremnih pozicija da je netko na ljevici zagovarao 100% financiranje, ja ne znam tko. Budući da u ovoj javnoj raspravi, u ovim svim komentarima koje ste dobili, možete vidjeti komentar platforme Možemo koji je bio, kao što sam rekao, 50% država, 35% lokalna samouprava, 15% privatni vlasnici.

Hvala vam. Poštovani kolega, ako je pitanje da li ja podržavam neoliberalne recepte, ne, kao kršćanski demokrat sam za socijalno tržišno gospodarstvo. Prema tome, da bazično imati jednu, jednu tržišnu ekonomiju, ali država ima pravo intervenirat, regulirati da bi zaštitila neke društvene vrijednosti i opće dobro. Dakle, to je ako hoćete sukus kršćanske demokracije i ja se identificiram s takvom doktrinom. A što ste rekli oko osobne odgovornosti meni je drago, čini mi se da bez obzira dal će to biti 0,5%, ali mislim da naličje, dakle lice i naličje su solidarnost i osobna odgovornost. S jedne strane ako ćemo svi napraviti napor da izađemo u susret s onima koji doista su doživjeli jednu katastrofu, s druge strane je osobna odgovornost i tom društvu nešto vratit i participirat, pa makar bilo minimalno, mislim da taj element [[Upadica: Vrijeme]] osobne odgovornosti isto tako je važan. Uvaženi potpredsjedniče sabora, uvaženi zastupniče Stier. Zahvaljujem na ovom, cijeloj ovoj filozofskom objašnjenju spektra funkcioniranja tržišta. Recimo, ja nisam dobio takav dojam za vrijeme današnjih rasprava nego je više bilo debatirano da jednostavno ovaj koncept koji je predložen od strane vladajućih nije održiv. Prije svega iz razloga što 60% sredstava koje bi trebala financirati država, dakle, država je osigurala 7,5%, dakle 6,6 milijardi kuna od 50. Dokazali smo sa vrlo jasnim podacima, obveznicama grada Zagreba dakle da lokalna samouprava to neće moći financirati, a vidjeli ste i izlaganja da pojedinci što opterećeni ovrhama, što opterećeni katastrofama, jednostavno neće moći to financirati. Dakle, pitanje je neodrživosti financiranja tog modela.

Hvala vam kolega, mislim da iz vašeg pitanja upravo se vidi ta razlika od onih koji upravo zbog toga što se boje da država ne bi mogla ili ne bi se moglo pronaći jedno državno financiranje, žele propitati da li država treba ulaziti i prihvaćati takve obaveze i onih koji bi željeli još dodatne obaveze. U tom pogledu, čini mi se da ovaj prijedlog zakona koje još može u drugom čitanju imati naravno, određene dorade, ali da je tražio i da je postigao određeni balans. Država vjerujem da uvijek će pronaći, pogotovo kada ima jedan dobar rejting, kada ima jednu odgovornu fiskalnu politiku, kada ima jednu jaku ili što jaču poziciju i u Europi, što se pokazalo i na sjednici EU vijeća i o odluci o kojoj ćemo sutra raspravljati u ovom Saboru od ovih 22 milijarde. Mislim da ima mogućnosti da može prihvatiti ove obaveze koje se predlažu u ovom prijedlogu zakona.

Mislim da ste vi dobro detektirali da je ovdje riječ o zakonu koji je ustvari jedna zlatna sredina između različitih stajališta koje smo danas imali prilike čuti i da je to jedno optimalno rješenje. Naravno da u kršćanskoj demokraciji, osim solidarnosti koja je izuzetno važna i na kojoj se i temelji ovaj zakon, treba spomenuti i ljudsko dostojanstvo koje je ustvari u korijenima i kršćanske demokracije i moderne Europe, ali i moderne Hrvatske. Ljudi koji su teško stradali u potresu nisu stradali svojom krivnjom, to je elementarna nepogoda koja se dogodila, a koja je bitno utjecala na status njihovog ljudskog dostojanstva i na nama je kao kršćanskim demokratima da i za to ponudimo rješenje i pomognemo im. U pravu ste, u središtu kršćanske demokracije, demokršćanske doktrine jest dignitet svake ljudske osobe i taj dignitet mora biti iznad bilo kakvog tržišnog principa. Tržišna ekonomija jest ta koja omogućava da se na najbolji mogući način ponekad i ostvari taj dignitet i napredak društva, ali postoje situacije kada država mora regulirati, kada mora intervenirati da bi zaštitila upravo dignitet svake ljudske osobe, pogotovo onih koji su u najvećoj potrebi i u tom kontekstu čini mi se da ide i ovaj prijedlog zakona. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Pero Ćosić. Uvaženi predstavniče predlagatelja, kolegice i kolege. Odmah na počeku želim se zahvaliti svim službama, kao i građanima, volonterima na angažmanu u saniraju posljedica potresa u Zagrebu i okolici, a posebice svim građanima na njihovoj odgovornosti koju su pokazali u iznimno teškim situaciji u kojoj su se našli i pored tih svih ograničavajućih epidemioloških uvjeta i kojih su se morali pridržavati. O razmjerima tog nesretnog događaja najbolje govore štete nastale na brojnim objektima, od ustanova do obiteljskih kuća, a kolika je to šteta možda najbolje govori činjenica da 11,57 milijardi eura veći iznos od onoga što cijela Hrvatska je mogla povući iz EU fondova tijekom ovog 7-godišnjeg mandatnog razdoblja. Budući da je obnova, da će obnova biti financijski izrazito zahtjevna, Vlada RH, ministarstva aktivno traže sredstva za takvu kompleksnu obnovu. Prema predloženom zakonu, sredstva za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višenamjenskih zgrada, osigurat će RH u državnom proračunu u visini od 60%, a grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija u visini od 20, po 20% u svojim proračunima, naravno, za one objekte koji se nalaze na njihovom području te vlasnici, odnosno suvlasnici nekretnina u visini od po 20%. smatram da je iznimno važno istaknuti taj financijski dio obnove Zagreba i okolice od potresa, bilo da se on financira, bilo da se financiranje osigurava preko otplate zajma ili iz državnog proračuna ili iz proračuna EU, većinski dio sredstava financirat će upravo građani RH. Saborski zastupnici su izabrani predstavnici tih građana i naša je odgovornost izglasati zakon koji će jamčiti da se novac poreznih, da će novac poreznih obveznika biti potrošen transparentno, uložen u sigurnost života, investiran za budućnost. Zato moramo dobro promisliti što je vizija budućnosti naše metropole i kako se, kako da se svim građanima RH te uložene milijarde u budućnosti vrate. Dogodilo se iznimno nesretan događaj, a štetu moramo sanirati i o tome stvarno nema rasprave, no tolike milijarde nipošto se ne smiju utrošiti samo za vraćanje na staro. Moramo razmišljati o modernoj infrastrukturi, o kvalitetnom načinu obnove, poštivati pravila struke i u konačnici, preokrenuti krizu u priliku. Zagreb nije prvi grad koji se obnavlja nakon potresa, a pogotovo nije prvi grad koji će ili bi trebao proći urbanu obnovu. Neke spoznaje postoje, na temelju njih možemo isplanirati buduće procese i promijene. Ovo nam je prilika odraditi posao kako treba u drugom čitanju donijeti dobar zakon, postići konsenzus i stvoriti dodanu vrijednost za grad jer sama obnova trajat će duže od naših saborskih mandata, rezultat ostavljamo sljedećim generacijama i nadam se da će se oni jednoga dana time ponositi, ponositi se gradom i onim što smo svi zajedno učinili za Zagreb. Ovo posebice ističem jer prema propisima RH nije odgovorna za štetu koja nastane zbog prirodnih nepogoda i ovaj prijedlog zakona kreće od osnove solidarnosti i zaštite javnog interesa i svojevrsna je pomoć vlasnicima oštećenih i uništenih zgrada u njihovoj obnovi odnosno u njihovom stambenom zbrinjavanju. U duhu te solidarnosti pozvao bi da se vodi računa, da se taj veliki investicijski posao na obnovi izvodi u velikom dijelu materijalima domaće industrije te da radove izvode tvrtke koje zapošljavaju naše ljude, zapošljavaju građane koji pune taj proračun i koji plaćaju tu obnovu. I za kraj, ovaj razorni potres osvijestio nam je važnost poštivanja građevinskih propisa, znali smo da je Zagreb na trusnom području, o tome su nas često upozoravali, ali očigledno nismo oko toga dovoljno poduzimali i evo povijest se ponovila i Zagreb je imao jedan veliki potres 1880. godine kada je u snažnom podrhtavanju oštećeno skoro svaka zgrada u gradu. Nadam se da ćemo obnovom i izgradnjom potresno sigurnih ili sigurnijih zgrada zaštititi građane od sličnih nepogoda u budućnosti pronaći pravi balans obnove centra metropolo, kako turističke budućnosti tako i zaštite kulturne baštine uz održiv život njegovih stanovnika kao i planiranje sadržaja koje želimo u gradu, bilo da se radi o znanstvenim, obrazovnim, poslovnim ili drugim djelatnostima. Evo sada je upravo trenutak da osmislimo i izgradimo Zagreb kao europsku metropolu u 2030. godine. Replika, uvaženi zastupnik Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Ćosić sve ste lijepo rekli o ovom zakonu koji je u prvom čitanju, no zaboravili ste naglasiti da je provedeno savjetovanje sa javnošću u kojem su sudjelovali niz udruženja cehovskih inženjera, arhitekata, građevinara, zavoda, statističara i svih onih pojedinaca koji su doprinijeli izradi ovog zakona njih 389 primjedaba je bilo u javnom savjetovanju od čega je stotinjak ili djelomično prihvaćeno ili prihvaćeno ili se primilo na znanje iz čega su se izvukle bitne pouke kako bi zakon bio što kvalitetniji, što bolji, konstruktivniji i operativniji u primjeni. Vjerujem da sva ova rasprava koja se provodi danas u prvom čitanju će doprinijeti da u drugom čitanju zakon bude konkretan, jasan, nedvosmislen i da će doprinijeti poboljšanju sadašnjega teksta kako bi građani Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije kao i Zagrebačke županije bili satisficirani u ovoj teškoj katastrofi koja im se dogodila. Đakić na ovom pitanju. Naravno da je predlagač odnosno Vlada bila da kažem susretljiva prema svim onim pitanjima koja su važna da bi se ova nepogoda otklonila na primjeren način kako bi se pomoglo svim stanovnicima grada pa i onima naravno najugroženijima. Ono što se danas otvorilo, a to je otvorila se rasprava o jednoj kompleksnoj obnovi grada i ja mislim da bi na tom pitanju trebalo nešto poraditi jel Zagreb iz ovoga mora izić s jednim novom vizurom, sa jednim novim sadržajima, a ne da to bude samo možda konstruktivna obnova obiteljskih kuća i ustanova. Naravno svi oni koji se žele na tome zadržati da se zadrže, ali da je jednim urbanističkim rješenjima dozvoli i jedna kompletnija i kompleksnija obnova grada, to je moje mišljenje.

Vi ste se u svojoj raspravi dotaknuli jedne teme, a tema je građevinski materijal. Dakle, iz nekih stvari kada vam se desi neprilika trebate stvoriti priliku. Jedna od prilika koje mogu biti, može biti industrija građevinskog materijala koja bi trebala bila mogućnost da se razvija, čak štoviše bila bi mogućnost da to bude i ona sa zelenim certifikatom odnosno da sve ono što bude iz rušenja bude nekakav novi građevinski proizvod. Mi to u prijedlogu ovog zakona ne vidimo, mi to u prijedlogu ovoga zakona nemamo. Bilo bi dobro kao što je premijer rekao, kao što je ministar rekao da će se slušati teme i rasprave saborskih zastupnika, ako baš ne slušate oporbu možda je dobro da se sluša vas, vladajuće pa da onda bude jedna od odredbi obveza ugradnje određenog materijala koji ima zeleni certifikat odnosno da ovo bude iz neprilike prilika nova industrija građevinskog materijala. Hvala lijepo na replici. Svake velike investicije su prilika za industriju, prilika za one koji sudjeluju u tome za graditeljstvo i sve ostalo i osobno kada govorim o velikim investicijama u željeznici uvijek naglasim da je to prilika za industriju koja je vezana uz željeznicu bilo da se radi o sigurnosnim uređajima, vagonima, svemu onome što se radi na željezni, tako ovaj dio je jedna obnova koja je izvjesna koja ide, koja ima dosta novaca, znači 11 milijardi eura i naravno da je dobro da se tim zakonom naprave, a neću reći skrivene potpore, ali kao tako nešto što rade sve zemlje da se pomogne i domaćoj industriji, a naravno da se ta industrija mora pripremiti za to i da se koriste ti materijali koliko je god to moguće. To stvarno trebamo napraviti, to je dobro jel svi se kunemo na zelenu i plavu magistralu kako treba povezati, a ništa na tom ne radimo, ovo je prilika za građevinsku industriju i [[Upadica: Vrijeme.]] graditeljstvo u Hrvatskoj. Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Dario Zurovec. Poštovanje svim zastupnicama i zastupnicima, poštovani predsjedniče za početak htio bih reći da je danas tu bila jedna fina mogu reći koliko sam čuo i konstruktivna rasprava, čuli smo sve argumente, iskreno nisam nikada mislio da će nas zvati ekstremom ali nije problem. Što se nas tiče unutar Stranke Fokus i mene kao pojedina ovdje tu u saboru smatram da prvenstveno ovakav model nije pravedan i nije solidaran. Zbog čega to smatramo? Smatramo zbog toga što kada vi nekome prisilno uzmete određenu sumu novaca iz njegovog džepa da bi vi prisilno financirali nečiju nekretninu to jednostavno nije u redu. Evo jedan živi primjer, jednom sam prijatelju pomagao, čovjek je imao azbest na krovu, došao sam, pomogao sam mu oko novaca i naravno skinuli smo taj azbest s krova. To se zove solidarnost, kada vi svojim primjerom naravno to prikažete. No, isto tako moram reći da će i ovakav jedan način obnove dugoročno jako, jako puno koštati. No, da ne bi bilo da sada ja samo pametujem i da ja sada pričam kako nešto ne valja, kako to može drugačije, ok, svi imamo svoje argumente, imamo svoje pozicije, mogu reći čak i da se u nekim stavovima slažem evo sa gospođom Benčić, mislim da sam dobro rekao prezime. Što se tiče baš te javne nabave, tu ima jako puno toga mogao bi pričati barem satima oko toga i di bi se trebalo to modernizirati i napraviti cijeli taj postupak puno transparentnijim. No, recimo tu su jedna od dva modela koja smatramo da bi bili pa poprilično dobri. Jedan model bi bio da mi praktički preko HABOR-a izdamo ljudima kredite bez kamata, gdje je tu država solidarna, država znači sufinancira tu kamatu tj. kamata je nula. U takovom modelu postojeća nekretnina vam služi kao kolateral, a obnovom bi se sigurno podigla vrijednost nekretnine iznad troškova obnove. Solidarnost je naravno kao što sam rekao da građani RH na sebe preuzimaju financiranje troška kamate i da se omogući rok otplate do 30 godina sa 2 počeka po 6 mjeseci. Također, treba naravno vidjeti da li za to postoji i potrebe. Drugi model, bi bio recimo osnivanje jednog nekretninskog dioničkog društva u koje bi građani mogli unijeti svoje nekretnine i dobiti udio proporcionalan kvadraturi nekretnine. Zbog čega kvadraturi nekretnine, pa isto zbog jednog vida solidarnosti. Takvo društvo bi se moglo zadužiti za obnovu povoljnih ili komercijalnim kreditom ili čak izdavanjem obveznica s obzirom da bi imali veliku imovinu s kojom bi mogli garantirati otplatu. Također, ako se ide na izdavanje obveznice iste bi se mogle ponuditi i građanima koji bi mogli naravno i dobrovoljno pokazati solidarnost ulaganje u obveznice ukoliko odaberu pa čak i ponekad imate i po negativnim kamatnim stopama, a kasnije ima isto mogućnost i oprostiti taj dug ukoliko naravno to žele. Takvom društvu također bi trebalo dati i dozvoliti podizanje dodatnih katova na tim objektima. Zbog čega? Onda te katove mogu prodat, mogu naravno nešto i zaraditi i na taj način si umanjiti sami dug i naravno svim građanima koji su suvlasnici svog društva. Naravno, u oba ta modela jedan na koji je potencijalno rizičniji ali se da zaraditi i drugi koji je manje rizičan ali se sufinancira kamata naravno odlučuju sami vlasnici. I na koncu ono što je prava poruka koja se treba prenijeti našim građanima, ne možemo jednostavno favorizirati neodgovornost. Znači, ako je moja nekretnina ja sam odgovoran za tako nešto. No, s druge strane vidim da je tu bilo puno svađa joj vi ste protiv obnove Grada Zagreba, ne, mi smo protiv neodgovornosti, a s druge strane tu ima jako puno i propusta i u Zakonu o gradnji čak i u jednom zakonu kojim se definiraju i konzervatorske smjernice koje bi ipak mogle biti i malo fleksibilnije pogotovo ako vaš stan nije spomenik prve kategorije, a vi bi ga trebali sanirati, to bi se ipak trebalo dopustiti. Što se tiče naravno državnih nekretnina, javnih nekretnina njih neka obnavlja država, dapače to nema nitko ništa protiv, to su javni objekti, neka se u njih i ulaže, ali privatno vlasništvo je na koncu privatno vlasništvo i trebalo bi ipak na njega imati privatnu odgovornost.

Poštovani zastupniče Zurovec drago mi je da se slažete oko pitanja kontrole javnih nabava, ali moram reći da se u ovom velikom drugom dijelu sa vama ne slažem iz razloga što vaš pristup je pristup koji bi sve nas koji živimo u području oštećenim potresom ostavljao na milost i nemilost tko možda ima novaca pa želi dati da si pomognemo obnoviti naše stanove ili nema milosti pa će ih kupiti za jeftinu cijenu. Želim vam reći gospodine Zurovec da ja živim u području pogođenom potresom i da su moji susjedi i vodoinstalateri i proizvođači piva i arhitekti i Anita koja radi na Rebru i susjed Ivek koji radi na liftovima, mi smo različiti ljudi, različitog ekonomskog i obrazovnog statusa i tako želimo i da ostane. Prema vašoj viziji bi [[Upadica: Vrijeme.]] 90% nas bi moralo napustiti svoje domove jer ne bi imali dovoljno milostivih koji bi nam dali da obnovimo domove. Pa evo ja živim u kući u kojoj su i majstori, u kojoj su građevinari, u kojoj nisu građevinari, moj pokojni djed je bio vodoinstalater i mi smo uvijek ulagali naravno u naš dom da bude maksimalno siguran i da bude maksimalno čvrst. Ja razumijem naravno i vašu poziciju i da ste vi možda zabrinuti, no mislim da u ovom dijelu možda ste propustili dio koji sam rekao oko HABOR-ovog kredita. Znači država tu sufinancira dio kamate, znači vi posudite novac tako reći besplatno i vi obnavljate svoju nekretninu. Razumijete što pričam. Znači u tom pogledu ja gledam. Ja ne očekujem da se vi samnom složite oko svega i to je meni u potpunosti jasno, no mislim da je vrijeme da se naučimo brinuti o vlastitoj imovini, a s druge strane ako mi uzimamo iz nečijeg tuđeg džepa da bi dali nekome drugome prisilno to mi također nije u redu.

Evo sad smo ovako slikovito vidjeli što znači jedan pravi, znači ekstrem. Ja vas moram pitati što, na koji način biste vi umirovljenici koja skuplja boce da bi skrpala kraj s krajem omogućili da uzme HBOR-ov kredit, to bi bilo dosta zanimljivo vidjet. Na koji način biste vi riješili socijalne probleme koji nisu dovoljno poduzetni da imaju mogućnosti da imaju svoj stan? Znači, ako se oni sa svojim sposobnostima nisu izborili za vlastitu egzistenciju u vašoj viziji svijeta bi oni bili ostavljeni na milost i nemilost bez stana. To je pravi, dakle ekstremni centar, ono o čemu sam prije govorila. Znači, filantropija ne može, druga stvar, znači filantropija ne može biti rješenje socijalne osjetljivosti. Definicija solidarnosti koju ste dali ne može biti definicija solidarnosti [[Upadica: Vrijeme]] solidarnost mora biti društveno uvjetovana. Pa dobro, ajmo se složiti da se ne slažemo. Što se tiče ovog dijela možda tu nisam bio precizan. Znači HBOR-ov kredit se može dat svakome. Što se tiče solidarnosti, evo ja osobno uplaćujem i prema Crvenom križu i prema SOS selu, ja nikoga ne silim da to radi umjesto mene, niti hoću da mi država to propisuje. Znači ja to uplaćujem zato što ja osjećam da toj djeci treba pomoć, ja to uplaćujem zato što vidim koliko djelatnici Crvenog križa rade. Evo pozivam sve ovdje tu, odvojite dio svoje plaće, pa uplatite naravno prema tim institucijama ili prema nekome kome treba pomoć. Eto to je znači moje mišljenje, to je moj stav. Ja razumijem da se vi sa mnom ne slažete, no dobro, to je vaš stav.

Uvažene kolegice i kolege. Prije nešto više od 4 mjeseca, glavni grad, srce glavnog grada jedne države je ranjeno.

Iz toga je velika odgovornost na nama koji sjedimo u ovom Saboru i u ovom Domu. Ono što smo očekivali 4 mjeseca se radio zakon, pričalo se o tome da će zakon bit o cjelovitoj obnovi, mi smo očekivali zaista da to bude zakon o cjelovitoj obnovi. Da taj zakon govori i o urbanoj obnovi, urbanoj sanaciji, urbanoj transformaciji centra grada Zagreba, na način da se jedna velika neprilika pretvori u jednu priliku. Da rezultata potresa i obnove iza potresa bude unaprjeđenje centra grada Zagreba vodeći računa o urbanom identitetu, vodeći računa o konzervatorskim smjernicama, vodeći računa o prostornim elementima, ali dati jedan novi izričaj i jedno novo lice i sliku centra grada Zagreba koje treba biti zaista jedna europska metropola, ne samo za ovo stoljeće nego za i budućnost. Ovaj zakon nije koncipiran na taj način. Ovaj zakon je koncipiran na način da mi idemo u konstrukcijsku obnovu, dakle obnovit ćemo konstrukciju, negdje ćemo je poboljšati gdje je to moguće, a tamo gdje nije moguće, nećemo ju poboljšati. Ovaj zakon, osim toga nije direktno provediv, ovaj zakon će se provoditi na temelju programa mjera koji će donijeti Vlada i gdje ovaj Sabor neće imati niti jednu jedinu ingerenciju da znamo što će u tom programu mjera biti. U ovaj zakon u prvo čitanje ušli smo s 3 nepoznanice. Prva nepoznanica, koliko zaista zgrada u gradu Zagrebu, ovaj put govorim o gradu Zagrebu jer se za područje ove dvije županije zna koliko ih je javne namjene, koliko ih je višestambene namjene, koliko su stambeno poslove, koliko su javne namjene, a koliko je obiteljskih kuća. Druga nepoznanica koliko to zapravo košta. Mi to u ovom času ne znamo, ovo su sve procjene, znat ćemo kad se napravi detaljna analiza i vidi o čemu je riječ i treća nepoznanica koliko će to trajati. Jedan od zastupnika je rekao to će sigurno trajati više od zasjedanja ovog Sabora. Trajat će to puno više i mi ne znamo koliko će trajati. I tu ide ona opasnost. Ako se iz Centra isele njegovi stanovnici, ako se to prenamjeni u nekakvu drugu priču, kad grad izgubi svoje stanovnike i kad centar grada izgubi svoje stanovnike, izgubio je svoju dušu. Odgovornost na svima nama je da ne dopustimo i da ne bude naša odgovornost da smo u ovom sazivu omogućili da glavni grad jedne zemlje izgubi svoju dušu, to će biti odgovornost svih nas. Mi kao klub u prvom čitanju nećemo podržati ovaj zakon. Mi nekako očekujemo da sve ono što smo govorili i na što smo ukazivali da zaista g. Plenković i ministar Horvat budu od riječi, ali ne na način da opet kažu da je oporba konstruktivna samo kad njima odgovara nego da budu objektivni u ovoj ocjeni. Prvi element je da iz programa mjera neke stvari propišete zakonom, a ne ostavite u programu mjera, drugi element, financiranje, o kojem smo toliko govorili da se predloži nekoliko modela i nekoliko načina jer kao što ja imam 5 prstiju na jednoj ruci, imate i vi. Koju ćete odgovor dati čovjeku koji je održavao svoju nekretninu i koji ima zgradu koja je održavana, a susjedna nekretnina, susjedni mu je dimnjak pao na njegovu nekretninu i uništio. Dakle, svaki slučaj je za sebe i trebamo dati nekoliko modela i nekoliko scenarija. Ali, ono o čemu isto tako bez velikih napora možete napraviti zaista, propisati jasnu proceduru kad je riječ o višestambenim zgradama jer ovo što je u zakonu propisano, nije dobro. I postoji jedan, dakle, možda jedan vrlo vrlo mala stvar, ali ne vidim razloga i tu bi se pokazala dobra volja. Zamislite da imate jednu odredbu kojom kažete da javna nabava mora se napraviti kao zelena javna nabava i na taj način bi pokazali što mislimo o klimatskim promjenama, što mislimo o prostoru u kojem živimo. Ali ne smijemo dopustiti [[Upadica: Vrijeme.]] da centar grada Zagreba izgubi svoju dušu. Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a uvažena zastupnica Vesna Nađ.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Danas smo raspravljali o Prijedlogu Zakona o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije u prvom čitanju. Mi smo kao Klub SDP-a nastojali konstruktivnim prijedlozima poboljšati ovaj prijedlog zakona, ukazivati na nedostatke odnosno manjkavosti u zakonu i davati prijedloge za poboljšanje. Nismo htjeli tijekom rasprave pokazivati političke mišiće nit biti patetični. Htjeli smo da predlagatelj našim prijedlozima da, ima mogućnost da poboljša prijedlog zakona. Ukazivali smo na to da nije dobro da se provedbenim propisima odnosno podazakonskim aktima reguliraju toliko problema u samom zakonu, kao što je taj program mjera nego da se zakonu da mogućnost da građani znaju kako će se zakon provoditi, a ne da to resorni ministar odnosno Vlada svojim aktima regulira. Zakon ne stimulira dovoljno cjelovitu obnovu, a morao bi iz prostornih, ekonomskih i društvenih razloga i dalje se ne vidi vizija budućeg identiteta Grada Zagreba. Ukazivali smo na to da nedostaje socijalni kriterij u sufinanciranju 20% obnove od strane građana, pa smo predlagali da to bude i dohodovni cenzus i imovinski cenzus, zapravo imamo već nekih takvih nastojanja i kod socijalnih naknada pa ne moramo otkrivati toplu vodu kod takvih socijalnih kriterija. Također smo ukazivali da je neodređena odredba o Fondu za obnovu, zapravo Fond za obnovu se ne može osnovati ugovorom, smatrali smo da je to nezakonito i da se treba ili u okviru resornog ministarstva osnovati zavod za stručne poslove ili zavod kao posebna pravna osoba sa javnim ovlastima. Također smo ukazivali da su odredbe o hipoteci odnosno založnom pravu jedna jednadžba sa vrlo mnogo nepoznanica, osobito ako se radi o nekretnini koja je već opterećena hipotekom.

Evo toliko od kluba SDP-a. Hvala.

Uvažene kolegice i kolege. Zaključno želim naglasiti i ponoviti još jednom da je ovo pred nama danas zaista jedan vrlo kompleksan, sveobuhvatan zakon i mislim da posebno s obzirom na okolnosti u kojima se donosi nakon Domovinskog rata vjerojatno najkompleksniji, najsveobuhvatniji i da mu nije smisao forma, skupljanje političkih poena nego suština i zaista nastoji rješavati trajno, trajno rješavati probleme naših sugrađana i njihovih obitelji nakon potresa. Složit ćemo se također da bi i za najbogatije u Europi i za najrazvijenije ono što se zbivalo u Hrvatskoj proteklih mjeseci bilo ogroman, ogroman izazov ne samo financijski nego i svaki drugi, ali vjerujem da svi zajedno ćemo iz te neprilike ostvariti da to bude prilika i za Zagreb i to ne samo za centar Zagreba. Mislim da treba naglasiti da kada govorimo upravo o toj viziji daljnjeg razvoja grada što na neki način ova nesreća jest na neki način u srednjem roku ujedno i prilika, trebamo govoriti o cijelom Gradu Zagrebu i o svim rubnim područjima Zagreba, ne samo o samom centru i u krajnjoj liniji prilika za cijelu Hrvatsku u smislu gospodarskog oporavka i obnove. Ponovit ću i barem iz mog stanovišta tri ključne točke ako želimo da to bude brzo, uspješno i kvalitetno napravljeno, a to je prvo, vrlo, vrlo učinkovita i potpuno transparentna gradska uprava, drugo je snažno partnerstvo sa Vladom RH i treće je partnerstvo pošteno, iskreno, transparentno sa našim posebno srednjim i malim poduzetnicima i obrtnicima zagrebačkim, ali i iz cijele Hrvatske. I na samom kraju želim reći da zapravo možda i nisam očekivao ovako kvalitetnu, konstruktivnu i zaista na rubu konsenzusa raspravu, to mi je jako drago, zaista baš jako, jako drago i potvrda da svima nama u ovoj sabornici, sjedili lijevo, ovdje u sredini ili desno u fokusu svih nas su naši sugrađani, njihove obitelji i svi oni koji su nastradali. I nije bilo samo govora danas o potresu nego i o mnogim drugim nedaćama koje su nas snašle u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj. Najčešće mislim da su danas upotrebljavane bile riječi solidarnost i socijalna osjetljivost i to je dobro. Ja na kraju vas sve želim pozvati da podržimo ovaj prijedlog zakona, a vas koji odlučite ne podržati da svakako i u pismenom obliku pošaljete prijedloge za ovo drugo čitanje. Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka uvaženi zastupnik Tomislav Tomašević.

Pa evo meni isto tako moram priznati, da se nadovežem na kolegu Miloševića da mi je isto tako drago da smo čini se imali dosta konstruktivnu raspravu i čini mi se da ima dosta veliko slaganje, što me malo čak iznenadilo. Dosta je stvari koje su spomenute jučer recimo na odboru matičnom za prostorno uređenje, danas vidim kao pozicije skoro svih klubova i oko socijalnih kriterija i oko rješavanja zalužnog prava, oko osiguranja, oko toga da nam treba lex specialis. Naravno, ima nekoliko zastupnika koji se ne slažu s time, nekoliko zastupnika koji smatraju da uopće ne bi trebali iz proračuna financirati obnovu privatnih objekata oštećenih u potresu, ali uglavnom postoji veliko slaganje ipak i na desnici i na ljevici i u centru da idemo u nekom dobrom smjeru. E sad, hoćemo li skroz doći do super smjera, to ćemo vidjeti u drugom čitanju. Ja bi rekao i dalje da ovaj financijski model 60-20-20 je više-manje na tragu onoga što je bio naš politički stav u predizbornoj kampanji, a i tada smo govorili o ovih 15% u našem slučaju sada 20% privatne participacije da bi trebala biti prema socijalnim kriterijima, to je bio naš stav u predizbornoj kampanji, to je naš stav i danas i iz te perspektive mislimo da treba razmotriti predlagač da se makne ovih 20% participacije za socijalno ugrožene skupine, a to će onda riješiti i ovaj problem o kojem smo govorili vezan donekle za založno pravo jer ćemo izbjeći ovu situaciju da najsiromašniji ljudi, a to je kao jedan od tih argumenata da oni imaju vrijednu imovinu u Donjem gradu pa je mogu prodati.

Tako da pitanje socijalne pravednosti oko ovih 20% rješava donekle i problem založnog prava. S druge strane ono što trebamo izbjeći i tu se slažem s kolegama jest nakon apartmanizacije u Donjem gradu koja je uznapredovala u centru grada nakon gentrifikacije koja je isto tako uznapredovala ne treba još potres tome doprinijeti na način da ljudi moraju prodavati svoju imovinu i svoje stanove koje će kupiti onda vlasnici apartmana koje će staviti na Airbnb pa ćemo onda imati još manje ljudi koji žive u centru, a to nije dobro čak niti iz perspektive turizma a kamoli iz perspektive socijalne pravednosti, života grada, dinamičnosti itd. Tako da u tom smislu treba gledati kako da izbjegnemo, kako da imamo situaciju da svi oni koji su živjeli i u centru grada prije potresa nakon ove obnove isto tako tamo žive, a ne da se moraju iseliti jer si ne mogu priuštiti obnovu. Isto tako rekao sam već, založno pravo da to treba regulirati bolje, ne može biti založno pravo iz naše perspektive na cijeloj zgradi, to će dovesti do brojnih problema između suvlasnika zgrada jer će teško razriješiti i prodaju onda pojedinačnih udjela u vlasništvu odnosno stanova ako je hipoteka na cijeloj zgradi. S druge strane, osiguranja, to isto tako smo govorili da bez obzira što ne možemo očekivati da su svi ljudi trebali osigurati imovinu od potresa jer to nisu napravili, jer to nisu napravili ni javne institucije ne bi trebali niti penalizirati one koji ipak jesu. I tu isto tako nadamo se da će doći do poboljšanja u drugoj verziji zakona. Nezavisni nadzor transparentnost javnih nabave o tome je kolegica isto tako govorila iz naše kluba i vidim da je to isto tako nešto su drugi zastupnici ponovili, tako da i tu se nadam da imamo konsenzus neki. Zavod za obnovu Zagreba, mi i dalje mislimo da je to bolji institucionalni okvir od fonda plus Zavod za prostorno uređenje Zagreba koji bi se bavio programiranjem obnove povijesne jezgre Grada Zagreba. Kolega je isto spominjao nešto nije vezano direktno u zakon, al to je tehnički propis, meni je i dalje nelogično razina 2 i razina 3 u tehničkom propisu vezano za višestambene zgrade da o tome da li će imati 2 razinu ili 3 razinu otpornosti na potres, da je jedini kriterij o tome koji ovisi je koliko su bile te zgrade oštećene u potresu. To mi se čini apsurdno i volio bi da o tome isto tako vidimo dal se i taj dio može možda izmijeniti ili koji su razlozi uopće za takav tehnički propis koji je izmijenjen tjedan dana prije izbora. Isto tako se nadam da ćemo imati sinergiju oko energetske učinkovitosti jer će to biti jeftinije, al to ćemo vidjeti u programu mjera tako da nemamo samo obnovu Grada Zagreba i vraćanje u prvobitno stanje [[Upadica: Vrijeme.]] nego razvoj zeleni jednog novog Grada Zagreba za 21. tajnik Željko Uhlir.

Danas nakon ove prve rasprave o Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i dvije županije mogu reći da stvarno ovoga možemo svi zajedno biti zadovoljni, osjećati jedno zadovoljstvo u konstruktivnoj raspravi, u dobrom načinu raspravljanja, dobrohodnom načinu da se poboljša, da se doprinese ovom zakonskom rješenju koje je stvarno jedinstveno u našoj državi. I ono što ovaj zakon karakterizira to je količina štete i količina financijskih sredstava koje će biti utrošene što će napregnuti maksimalno našu državu jer cca 25.000 zgrada koje su pretrpjele različite, različite ovoga jačine, intenzitete oštećenja, od toga 1.300 neuporabljivih na preliminarnim pregledima, privremeno neuporabljivih 4.800 odnosno 4.900 skoro i onih sa uporabljivom karakteristikom 18.790. To je ogromna brojka koja stavlja velike izazove za cijelu državu sa svakog mogućeg aspekta. Ako pogledamo i kapacitet naše građevinske operative odnosno svih sudionika u gradnji od projektanata, izvođača radova, nadzornih inženjera, sve to su ogromni kapaciteti koje oni moraju pokriti svojim stručnim radom. Posebno zato što su to specifični radovi sanacije nakon potresa zgrada koje su građene i zidane građe 100 godišnjaka koje nikada nisu bili projektirani niti izvođeni da bi izdržale takva dinamička opterećenja do građana koji su bili u tim zgradama u vrijeme potresa i doživjeli šok utjecaja prirode na ono što čovjek stvara. Složenost zakona koje to sve treba obuhvatiti i normativno regulirati jest urodio tome da je trebalo prilično vremena da se dođe do ove faze sada do prvog čitanja zbog različitih pogleda uopće na način rješavanja situacije u kojoj se glavni grad zatekao sa dvije županije susjedne. I sa količinom toga što bi takav jedan poseban zakon trebao sve urediti, vidjeli smo danas da se traži još detaljnije, još bolje, s još više podataka. Dakle, nije moguće napraviti idealni zakon, pogotovo u ovakvoj situaciji kada se očekuje ipak i brzina djelovanja. Dakle, ovaj zakon uređuje raspodjelu sredstava, programe mjera, kao nužan alat da započnemo s ovim procesom jer ako ćemo sve razrađivati do beskonačnosti, dok i zadnji ovdje u Saboru neće biti zadovoljan, onda nećemo nikad skrenuti s obnovom. Osnivat ćemo fond. Dakle, fond, preraspodjela sredstava, vidjeli ste kako je zakon izgledao u javnoj raspravi, kako izgleda sada kada je pred vama. Ima nekih novosti, već smo iz javne rasprave usvojili i nema nikakve prepreke, ono što je danas bilo rečeno ovdje od najistaknutijih predstavnika Vlade, od predsjednika Vlade, od ministara, da se ne prihvati sve što je konstruktivno i danas rečeno i ono što je bilo u javnoj raspravi. Jer, konačni cilj je našim građanima riješiti ovu situaciju, pomoći gradu Zagrebu i njegovim građanima i u susjednim županijama i iz tog razloga ovaj zakon će još doživjeti promjene do drugog čitanja, što je danas bilo posebno apostrofirano, npr. doraditi pitanja srodnika, razreda socijalnih kriterija, razrade detalja u vezi založnih prava, a to su uglavnom one stvari koje su nastale u javnoj raspravi. Dakle, veliki dio zakona koji je bio i predstavljen u javnoj raspravi, nije bio ovdje problematiziran u toj mjeri da bi se vidjelo da nešto s njime strukturalno nije u redu. Dakle, Vlada je bila svjesna toga da ovaj zakon će potrajati i njegovo donošenje će potrajati upravo zbog te složenosti iz svih aspekata i zato jesu sve aktivnosti paralelno rađenje, dakle Vlada nije sjedila i čekala dok se zakon donese, dok se izbrusi zadnji članak, nego paralelno su se provodile aktivnosti, osiguranja sredstava, pregovori sa Svjetskom bankom, ugovori sa Svjetskom bankom, osiguranje dodatnih povoljnih zajmova za obnovu zgrada javne namjene, priprema za Fond solidarnosti, koliko god se pritiskalo Vladu da ne radi dovoljno brzo, ali svejedno je to odrađeno paralelno, sve sa istim resursima, dakle nisu neki novi ljudi od nekuda raditi te sve poslove. To su isti resursi sve radili cijelo vrijeme. Aplicirano je, dobili smo već naznake koliko sredstava će nam biti iz Fonda za solidarnost izdvojeno, i u nastavku će se također, raditi i na osiguranju dodatnih sredstava i na pomoć našim građanima u drugim oblicima koji ne trebaju pisati o ovom zakonu. Tako su i one dvije odluke Vlade prije ove saborske rasprave, jedna za pomoć u zamjeni kondenzacijskih bojlera, a druga u pomoći za hitne i nužne radove na osiguranju, pridržanju zaštite i otklanjanja opasnih elemenata u zgrada. Dakle, značaj ovoga zakona, osim za sigurnost građana, vezan je, između ostaloga i ne treba to zaboraviti i za izgled našega glavnoga grada. Mnoge europske države su, i njeni, njezini, njihovi gradovi kao jedinice lokalne samouprave su znatna sredstva ulagali da bi njihovi glavni gradovi izgledali što bolje, da bi bili interesantniji za turiste, da bi ih privlačili sa svojim posebnostima, pa tako i naš grad, ne samo da treba obnoviti ove zgrade zbog građana koji u njima žive i onih koji se pored njih zatiču, nego i zbog toga da naš grad izgleda interesantno i zanimljivo za građane cijeloga svijeta. Dakle, ima nekoliko faktora koji se postižu ovim projektom obnove grada Zagreba i susjednih županija. Nadalje, utjecaj na sektor graditeljstva kao gospodarske grane, jer govorimo o projektu čija financijska težina odgovara izgradnji kompletnih autocesta nakon osamostaljenja države ili približno 18 Peljeških mostova. Naše gospodarstvo može kroz ovaj projekt pokrenuti svoj New Deal i pri tome trebamo paziti da se ne ponove greške od ranije, a prvenstveno ovdje mislim na kontinuitet za graditeljstvo, dakle, ne bi bilo dobro da se nakon završetka ovog velikog projekta naše graditeljstvo ostavi na vjetrometini tržišta i da sve ono što će operativa naša ojačati kroz ove poslove, da onda naglo prestane i završi, kao što se desilo sa autocestama. Na kraju ovog prvog čitanja, smatram da možemo nas, koliko nas ovdje ima, zajedno zaključiti da se uz nekoliko elemenata koji će nakon ove rasprave biti dodatno razrađeni, predloženi zakon predstavlja rješenje za obnovu grada nakon potresa koji se desio, ali i za unaprjeđenje stanja u stanovanju i gospodarstvu te da naši građani mogu imati povjerenje u institucije Vlade i Sabora da će poduzeti sve što mogu kako bi im osigurali temeljno pitanje zaštite zdravlja i života.

Pa uvaženi gospodine Uhlir, ovdje se ne radi samo o obnovi zgrada ovdje se radi o obnovi duha, duha grada, glavnog grada, a onda možemo to preslikati na cijelu državu u kojoj je klonio duhom. Ali odgovornost je na svima nama uključujući tu i nas saborske zastupnike i vas u izvršnoj vlasti da mu ne dozvolimo da kloni duhom i da mu damo predispoziciju da se iz toga izdigne kao feniks još bolji, još veći, još ljepši, tim više što ste rekli ovo treba biti privlačan grad ne samo za nas tu nego za sve turiste, a tu mislim da je jasno što trebamo činiti. I na kraju, ja se nadam da će drugo čitanje iznjedriti čitav niz drugih i kvalitetnijih rješenja u kojima ćemo onda moći isto tako konstruktivno raspravljati i eventualno ulagati amandmane. Spomenuli ste ogromne brojke koje zahtijevaju ogromne kapacitete i ogroman izazov. U svemu ovome slažem se s vama upravo ono što ste rekli da smo ovo nakon onog saziva Sabora po prvi puta vidjeli pravu raspravu, konstruktivnu raspravu i dobronamjernu raspravu u kojoj su svi govornici željeli pomoći ovome zakonu. To su upravo ove vaše zadnje riječi koje ste rekli uz taj ogroman izazov ovo je ogromna prilika, ali ujedno i zamašnjak ne samo dobiti obnovljeni Zagreb i okolicu nego i sve ove silne milijarde kuna uložiti u građevinsku operativu, u ogroman broj različitih obrta u sve ono što će polučiti da ta sva sredstva uložena u obnovu Zagreba završe u rukama gospodarstvenika koji će moći ta sredstva oplemeniti.

Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvaženi gospodine Uhlir. Imam dva zapravo pitanja za vas, ne morate mi danas odgovoriti, ali još bi htio jednom ukazati na važnost financiranja. Vi ste i sam završili građevinski fakultet, a vidio sam sada u vašem životopisu da ste završili ekonomiju, magisterij pa me čisto interesira da li ste stvarno svjesni činjenice da je ovaj projekt u ovom prijedlogu zakona kojeg vi dajete financijski neodrživ iz razloga što je država osigurala 7,5% sredstava, Zagreb je nelikvidan, a hrvatski građani to ne mogu financirat?

Hvala vam lijepa na kraju današnje rasprave na ovim pitanjima. Vrlo rado ću odgovoriti. Između ostalog i u našoj raspravi danas se često puta miješala su se dva podatka iz ovog uvodnog dijela zakona. 11 milijardi odnosno 80 milijardi kuna su ukupne štete, a 42 milijarde su troškovi predviđeni ovim zakonom, znači malo drugačija slika je. I kada se još on raspodijeli i kada se još uzmu u obzir strani izvori sredstava i participacija građana i participacija svih drugih, padamo i dolazimo do realnije slike razmazane kroz godine. To je jedno. Dakle, na pola, ne 80 nego 40, tih 40 opet cijepamo, privlačimo sredstva i radit ćemo da osiguramo nova. Što se tiče instituta, bilo bi dobro da Hrvatska država ima svoj institut koji bi bio garant za sva laboratorijska ispitivanja i istraživanja u graditeljstvu, ali ovom prilikom to nije namjera. Dakle, seizmički certifikat bit će napravljen na razini inženjerskog posla. S ovim smo u potpunosti iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu.